Kolege, nastavljamo dalje s radom. 164. amandman, zastupnica Katarina Peović. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su sredstva za programsko financiranje javnih visokih učilišta planirana u dostatnom iznosu. Izračunata su na bazi Odluke Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH od akademske godine 2020./'21. Iz tog iznosa koji je predviđen za programsko financiranje visokih učilišta, izdvojeno je i na posebnoj poziciji u ovom prijedlogu proračuna osigurano financiranje umjetničke djelatnosti, odnosno njihove vanjske suradnje, kao i financiranje znanstvenih časopisa, također, na posebnoj poziciji. Iz tog razloga izgleda kao da je iznos smanjen, a on zapravo nije smanjen nego je na razini plana koji je bio 2020. g.

Znači već su u startu za oko 60 milijuna kuna manja od onih predviđenih Odlukom Vlade o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH. Onaj prvotni iznos od 228 milijuna kuna je potrebno dodatno uvećati kako bi se u konačnici postiglo oslobođenje od participacije svih studenata na javnim učilištima. To je naš, to je moj prijedlog. S obzirom da se dakle pored Vatikanskih ugovora kojima se detektirani iznos izvlači svake godine iz proračuna, nebrojenih iznosa za duhovne obnove, raznih proračunskih stavki, odlučili još dati za progonjene kršćane, valjda zato jer smo u razdoblju ranih kršćana progonjenih ekumenskih sekti, moj je prijedlog da se potpora vjerskim zajednicama smanji kako bi se dalo znanosti. Taj iznos sigurno nije dostatan, a potpore vjerskim zajednicama su više nego dostatne, prvo i prije svega zato da bi se omogućilo besplatno obrazovanje i javno dostupno obrazovanje svima. Ako netko misli da je to previše, onda je u problemima, ajmo reći sa nekom razmjerne strane proračuna. U svakom slučaju, ovi su dakle, ovaj je prijedlog, kao i niz drugih odbijen. Očekujemo da će nam se kršćanskom ono, ekumenskom praksom vjerojatno znanost iz STEM područja i humanistička područja pojačati, a u svakom slučaju, ja se nadam da ste vi u pravu. Već smo nekoliko puta imali ovaj amandman, kolegica je evo, nedavno došla pa ću ponoviti sve ono što smo ukratko govorili o tome, a zapravo se radi o izvoru financiranja lutrijskih sredstva koja neovisno o tome koji je iznos je ovdje planiran se mogu ostvariti do iznosa koji se ostvari višeg ili manjeg. Ono što je važno za naglasiti da je u odnosu na razdoblje kad je projekt pomoćnika u nastavi krenuo, broj istih se povećao za više nego 4 puta. Pored toga, osiguran je poseban 5-godišnji ugovor za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od nešto više od 362 milijuna kuna i isto tako, provodi se financiranje iz drugih izvora, primarno osnivača odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave. Puno prijepora je bilo i o samom statusu pomoćnika, ali on je definiran zakonom i o njemu se mora govoriti u okvirima tog zakona. Znači za pomoćnike u nastavi su mnogi tražili da se povećaju sredstva, no ono što je temeljni problem s pomoćnicima u nastavi, nisu samo visina sredstava, nego uopće činjenica da su to ljudi koji su prekarno zaposleni. Znači oni su zaposleni na nesigurnim ugovorima o radu. A oni se bave, jednom, i štite, jednu od najranjivijih skupina u našim školama i u našem obrazovnom sustavu i oni nikako ne bi trebali biti izvan sustava, oni bi trebali biti dio sustava. Ali kako u Hrvatskoj, je li, smo na samo vrhu ljestvice prekarnih ugovora u Europi, tako se to i reflektira na područje znanosti. Samo u prošloj godini, podsjetit ću, da je 90% ugovora potpisano 2018., pardon, je 90% ugovora potpisano na određeno vrijeme, među njima su, najviše, naravno, mladih ljudi, a među njima su i ti upravo pomoćnici u nastavi. Znači inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju je izuzetno važna, a i važno je da naši pomoćnici u nastavi budu stalno zaposleni. Znači zaposleni na ugovorima na neodređeno vrijeme i njihova egzistencija i egzistencija djece koju štite i s kojima se bave je povezana i svakako biste trebali, osim što tako, da tako kažem, mehanički odbijate svima taj isti amandman, jer su svi s pravom, mnogi su s pravom prihvatili tu činjenicu da to nije dobro da pomoćnici u nastavi dobivaju i mali iznos, ali i da su izvan samog sustava, trebali biste razmisliti ne bismo li trebali imati neku određenu sigurnost koja je rezervirana za ljude koji se bave poslom koji je izuzetno važan, i nije samo važan iz perspektive njihove osobne egzistencije jer su u tim prekarnim ugovorima o radu, nego je važan i za inkluziju djece u školama. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim se sufinanciraju programi za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina te obvezni program predškole.

Hrvatska je na dnu EU po broju djece koja pohađaju vrtić, čak 40% djece nemaju mogućnosti da iđu u dječji vrtić, nemaju jednaku životnu šansu uvaženi državni tajniče. Stvaraju se razlike u sustavu i prije samog obaveznog obrazovanja osnovnoškolskoga, a to utječe na društvenu i socijalnu nejednakost.

Zbog toga šta imamo sve manji broj djece kako u vrtiću, tako i u osnovnoj školi. Stoga tražim da, kako su ciljevi zadani 2000.g. u Barceloni, Hrvatska ne ispunja nikakve obaveze, zato sam dao ovaj amandman jer dijete od 3. do 6.g. ako nije u mogućnosti da ide u dječji vrtić ono ima manju šansu nego koje dijete koje je omogućeno. A na djeci [[Upadica: Vrijeme]] da vi lomite svoje politike to je više nego sramotno. Amandman se ne prihvaća. Već smo više puta naveli da sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama osnivači, znači sve županije i 34 grada kao nositelji … [[Govornik se ne razumije]] financiranja su zaduženi za kapitalne aktivnosti odnosno izgradnju osnovnih škola i srednjih škola i pripadajućih sportskih dvorana. Ono što je iznimka u zakonu, iznimka je kada se radi o objektima u kojima je ugrožena sigurnost djece i samih zaposlenika, primjerice razrušena, narušena statika, došlo do nekakve veće štete, u takvim situacijama se uključuje Ministarstvo znanosti i u ovom trenutku ima samo 3 takva projekta koji se financiraju s ove pozicije na koju ste vi predložili amandman.

To vam je istina. Evo iza vas sidi čovjek koji je bio župan, on je upoznat s time, ali više se on bavi stranačkim kadroviranjem i kao župan i sada kao potpredsjednik sabora nego rješavanjem problema, Ante Sanader, da djeca igraju u čizmama u dvorani u Sinju. I to iz godine u godinu vam ponavljam kako ovdje, tako i u županiji, županiji kao osnivaču. I nikoga nije briga što prokišnjaje ta dvorana, što se raspada ta dvorana, šta ta dvorana krov probijeni još od Domovinskoga rata, nitko ne poduzima nikakve mjere. Pa gdje će igrat? Oće igrati negdje na ledini i na ulici? Dal ste to omogućili toj zaboravljenoj zagori, zaboravljenim krajevima? Jeste, Sinju ste zaboravili. Zaboravili ste. Gdje su? Nema ih. Ante Sanader je tu slučajno jel je potpredsjednik sabora inače i on najrađe ne bi bio jel je ovo istina i ovo su činjenice, školska dvorana srednje škole prokišnjaje, kišobran kad pada kiša, nije smiješno, nego je tužno da se vi opravdajete kroz nekakve tu administrativne odgovore, paušalne koje nemaju veze sa stvarnošću. Pa živite li vi u realnom svitu?

Znate li uvažene kolegice i kolege iz oporbe da ovo

Amandman se ne prihvaća s istim obrazloženjem uz kratku dopunu kad govorimo o ugrozi sigurnosti samih učenika i zaposlenika škole onda se misli na ugroze u smislu statike, misli se na nekakve elementarne nepogode, al ako negdje malo procurijeva ili više krov, pa valjda jedan grad koji ima status grada ima takve fiskalne kapacitete da može sanirat … [[Govornik se ne razumije]] krova i ove pozicije ovdje nisu iznimke predviđene za takve slučajeve nego samo u onim slučajevima kada ovlašteni sudski vještak temeljem svog nalaza napravi rješenje u kojem će kazati da zapravo je ugrožena sigurnost samih učenika odnosno zaposlenika.

Amandman se ne prihvaća iz razloga što u ovom prijedlogu državnog proračuna na poziciji K733051 planirana su sredstva za realizaciju projekta izgradnje OŠ „Milana Amruša“ u Slavonskom Brodu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa školom i njenim osnivačem, to je grad Slavonski Brod, radi na završnoj pripremi projektne dokumentacije koju očekujemo od grada, al nismo još sve detalje dobili, kao i pripadajuće troškovnike, a koji će biti onda podloga za pokretanje postupka javne nabave.

Dakle, 2019.g. očito je sasvim normalno funkcionirala sa iznosom od 38 milijuna kuna, za 2021. vlada je za Stručnu službu za nacionalne manjine predvidjela više od 50 milijuna kuna. Zašto? Tim sredstvima se očito kupuje koalicijski partner ove vlade, a financiranjem izgradnje osnovne škole za djecu s poteškoćama u razvoju umjesto obilatog financiranja Savjeta za nacionalne manjine omogućili bi dostojanstveno školovanje svoj djeci, dakle djeci svih nacionalnosti koja imaju posebne potrebe. Molim glasovanje o ovom amandmanu.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji utvrđuju da u proračunu osnivača ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja tj. u proračunima jedinica lokalne i područne regionalne samouprave osiguravaju sredstva za financiranje izgradnje i opremanje predškolskih ustanova, a ne u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Poštovani državni tajniče, dakle maloprije ste rekli kolegici i kolegi valjda postoji u gradu odakle dolaze fiskalne mogućnosti da bi to mogao pokrit sam grad. Dakle, ovaj amandman, ja ne znam jeste li vi uopće toga svjesni jel prije svega ja nisam, u biti sam evo na kraju ovog dana postao svjestan da više nikad neću napisat nijedan amandman jer to očito nema smisla. Dakle, to je trošenje i vremena i papira itd., itd. Na kraju krajeva za razliku od tog papira dignimo ljudima koji tu rade plaće. Međutim, jeste li svjesni da postoje jedinice lokalne uprave i samouprave koje nisu u mogućnosti samostalno niti blizu izgraditi određeni objekat ovakvog tipa? S druge strane, ja ne znam jeste li vi svjesni da konkretno evo Imotska krajina ili još konkretnije Runović zapravo odbijanjem ovog amandmana onako surovo čisto slovo papira zapravo dovodite u pitanje tezu da da li dijete u Runovićima vrijedi jednako kao u bilo kojoj urbanoj sredini koja je fiskalni, u fiskalnome smislu pno jača od samih Runovića? Da li s druge strane razmišljate o tom da li kuna jednog roditelja iz Runovića vrijedi jednako kao i kuna nekog drugog? Da li razmišljate o tom da nitko od nas ne bira u kojem dijelu i u kojem kraju će se roditi? A da li na kraju krajeva kao onaj koji je u ovom resornom ministarstvu, vodite računa o tom da svatko od nas ima pravo na mirno odrastanje, jednako kvalitetno odrastanje, odrastanje u skladu s onim na što se vi često puta pozivate, to je standard, to je državni pedagoški standard?

Znači ovaj amandman se ne prihvaća. Obrazloženje kao i za prethodni s tim da bi to malo dodatno elaborirao, maloprije su se spominjali isto podaci koji nisu baš pouzdani. Znači, naš obuhvat djece trenutno sa predškolskim odgojem od 4 do 6 je na razini 81%, od 0 do 6 72%, te brojke su se iz godine u godinu značajno povećavaju. I ono što je isto tako za bitno za napomenut je da iz mjere 741 Fonda za ruralni razvoj se financira adaptacija, dogradnja i izgradnja novih vrtića koja je u tijeku u zadnjih godinu dvije dana u iznosu od cca. 500 milijuna kuna. Hvala predsjedavajući. Evo igrom slučaja ja sam bio ravnatelj osnovne škole 6.g., a paralelno s tim obnašam funkciju, izvršnu funkciju načelnika koji konzumira mjeru 741. Hoćete da vam rečem što mislim o toj mjeri? Mi nismo u stanju sukladno fiskalnim mogućnosti isfinancirati. Dakle, 50% sredstava na objekat koji košta cca. 9 milijuna kuna 50% sredstava dobijem odma, ostalih 50% trebamo dat sami. Na koji način? Na koji način? Daj mi objasnite kako ću iz kućnog budžeta ako imam primanja na razini godine dana 5 milijuna kuna, kako ću dat od tih 5 milijuna kuna 4 milijuna kuna da bi isfinancirao vrtić?

Za nju je istina nadležan osnivač, ali se ona nalazi u prostorima škole. U prostorima osnovne škole. Ono što je još meni važnije od cijele ove priče, je li itko ikad se zapitao što je na kraju krajeva sa kapacitetima za djecu jasličke dobi? Niko nikada. I sad ovdje ste odgovorili da postoji mogućnost mjere 741, maloprije ste ovaj prethodni moj zahtjev svrstali u kategoriju nekakvog papira, dakle nejasno mi je koja je onda uloga svih vas ako pričamo o predškolskom odgoju? Oćete se pozvat na šturi Zakon o predškolskom odgoju koji je doživio kozmetičke izmjene, ne znam ni ja kada ili na nešto treće? Amandman se ne prihvaća iz razloga što je Vlada RH kao odgovoran nositelj ukupne ekonomske politike ujedno je kao odgovoran poslodavac svih javnih i državnih službi u razdoblju od 2016. do 2020.g. osigurala povećanje plaća javnih službenika u visini, pa nekima čak i preko 20% Možda samo brojke radi, to povećanje na godišnjoj razini trenutno iznosi preko 5 milijardi kuna.

Prihvatili? Odbili? Ovaj amandman sam dao za financiranje, znači toplih obroka za svu djecu u osnovnim školama u najugroženijim područjima RH, to je na područjima Like, Gorskog kotara, Slavonije i Baranje, Dalmatinske zagore, Zagore, u nerazvijenim brdsko-planinskim područjima, ovaj iznos nešto više od 5,5 milijuna kuna bi omogućio da naša djeca u tim krajevima imaju jedan obrok. Vaše obrazloženje nema veze s mojim amandmanom, vi ste to ko da ste progutali kasetu, onu staru kasetu koja se mećala u kasetofon i ponavljate uvijek istu priču, istu zijadu, isti verš, ako znate ako ste ikad imali susret s Grdelinima i tako ponavljate, naučilo vas napameti, stavilo vam kravatu, dovelo vas ovdje. A kužite vi o čemu mi pričamo ovdje uopće kao narodni zastupnici?

Evo barem to ću napraviti. Pa vi ne date za jedan obrok djeci da i tako unapredi našu poljoprivredu lokalnu, da se tu suradnja postigne da naša djeca imaju u siromašnim krajevima za obrok. Pa ko će vam ostat tu živjet dragi moji.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa školom i osnivačem radi na završnoj pripremi projektne dokumentaciju, očekujemo od Grada Slavonskog Broda da nam ju dostavi u najkraćem mogućem roku, a nakon toga će se pokrenuti postupak nabave. Očigledno kod tog projekta nešto s tom projektnom dokumentacijom sporo ide jel mi ova sredstva planiramo već dvije godine ili čak nešto više u državnom proračunu, a nikako da se pokrene.

Evo moram iskazati iskreno i duboko žaljenje zbog odbijanja ovog iznimno važnog amandmana za velik broj djece u Brodsko-posavskoj županiji, tim više jer ste u prijedlogu proračuna u dijelu obrazovanja najviše sredstava skidali upravo sa stavki koje se tiču djece s teškoćama u razvoju, a prihvaćanjem ovog amandmana mogli ste bar malo ublažiti dojam bešćutnosti prema ovoj skupini. OŠ Milan Ambruš u Slavonskom Brodu jedina je škola za djecu sa posebnim potrebama na području cijele županije Brodsko-posavske koja doslovno moli za pomoć u izgradnji adekvatnog prostora za rehabilitaciju i obrazovanje već godinama. Zašto se pomoć ovoj djeci konstantno zaobilazi ili e nude nedovoljna sredstva pa o sada u ovom prijedlogu proračuna za iduću godinu s projekcijama za naredne dvije, dakle još tri godine neizvjesnosti i nedovoljnosti. Podsjećam da je Grad Slavonski Brod financirao izradu projektne dokumentacije za ovaj projekt, osigurao zemljište za izgradnju te ishodio građevinsku dozvolu za školsku zgradu površine 4.500 m2 koja je predviđena za rad za oko 250 učenika. Ta djeca trenutno borave u neadekvatnom prostoru i čekaju na vas iz godine u godinu. Uvjeravam vas da postoji opravdana potreba za sufinanciranje ovog projekta od strane države, stoga tražim glasanje o amandmanu i apeliram na sve zastupnike da sredstva predložena amandmanom prihvate te da se planirana sredstva ne oduzimaju najosjetljivijoj skupini djece koja zaista zaslužuju konačno ostvarenje nužnih uvjeta za psihosocijalnu rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje jer sramotno je da ćemo vjerojatno već sutra raspravljati o projektu Slavonija gdje se spominju milijuni i milijarde dok je po vama nemoguće osigurati sredstva za odgojno obrazovnu ustanovu za našu djecu u Slavoniji. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je predloženo u suprotnosti s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kojim nije predviđena mogućnost osiguranja sredstava za izgradnju srednjoškolskih objekata i pripadajućih sportskih dvorana nego je to u nadležnosti osnivača koji sukladno svojim planovima i mogućnostima isto rad. A Središnji državni proračun Ministarstva znanosti to može raditi samo u situacijama koje sam maloprije obrazlagao, sigurnost učenika i samih nastavnika. Čak i ova pozicija na koje je predloženo povećanje sredstava nije namijenjena za te aktivnosti, s ove pozicije se financiraju rashodi za zaposlene sustava srednjih škola. Ništa drugo nisam ni očekivao, svaki ste amandman odbacili. Dakle ovdje sam tražio za Grad Ploče gradnju škole, taj amandman smo dali i prošle godine odbili ste ga, kažete da bi to trebao riješiti osnivač, a osnivač je također na amandman koji su dali naši vijećnici u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odbacio taj projekt. Znači Grad Ploče je sa Dubrovačko-neretvanskom županijom zaključilo sporazum o suradnji na realizaciji projekta, to je bilo 2007. godine, vlasnik zemljišta je Grad Ploče i evo od 2007. ništa s gradnjom škole. Navedenim projektom planiraju se izgraditi novi prostori za srednju strukovnu školu s pripadajućom sportskom dvoranom, oformiti novi funkcionalno jedinstveni srednjoškolski kompleks i Grad Ploče se odrekao znači osigurao je građevinsko zemljište, odrekao se plaćanja komunalnog doprinosa, preuzeo obvezu osiguranja kompletne infrastrukture do objekta, a od potpisivanja ovog ugovora kojeg sam spomenuo prošlo je 13 godina. Ništa se nije napravilo i evo izgleda da će ponovno srednjoškolci u Dolini Neretve u Pločama ostati bez adekvatnog smještaja. Dakle, zahtijevam evo ne znam kome bi se obratio, nema niti jednog zastupnika HDZ-a, mogu pozvati evo potpredsjednika sabora Sanadera da im prenese da podrže ovaj amandman. Posebno one koji dolaze iz Dubrovačko-neretvanske županije gospodin Bačić je izabran sad za predsjednika pa evo neka nešto napravi za tu županiju. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su sredstva za rad javnih veleučilišta i visokih škola planiraju u glavi 06 sveučilišta i veleučilišta u RH na zajedničkoj poziciji A621148 redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola. Poštovani gospodine tajniče ja ću vas informirati da je Veleučilište Hrvatsko zagorje, Krapina jedino veleučilište u Zagorju koje ima sjedište u Zagorju i od velikog je značaja za Krapinu kao grad i našu županiju. Prvi je problem što smo dobili informaciju od dekana da je dostavio ministarstvu podatke o potrebama za rad za slijedeću godinu u iznosu od 5 miliona 900 tisuća kuna, a u na toj zajedničkoj stavci koju ste vi maloprije spomenuli je ukupno rezervirano 3,5 miliona kuna. Ukoliko se to ne odobri, ta sredstva imat ćemo veliki problem u, na tom veleučilištu zato što je trenutno u tijeku akreditacija i Agencija za znanost i visokoškolsko obrazovanje traži da nastavu održava se na način, da se nastavu održava na način da barem 30% nastave održavaju nastavnici koji su zaposleni na veleučilištu. Međutim, trenutno je na veleučilištu zaposleno svega 5,2 nastavnika koji rade u nastavi što nije dovoljno i sada se trenutno radi na tome da se zaposli još jedan nastavnik koji je zapravo će biti financiran iz vlastitih sredstava, ali nema dovoljno novaca da se to pokrije u cijelosti. To znači da će veleučilište dobiti lošu ocjenu, a dobit će lošu ocjenu zbog toga što ministarstvo nema novaca da se zaposle drugi ljudi. A drugi dio novaca koji nedostaje znate i sami to je stari dug i ukoliko nastavnici tuže veleučilište za taj stari dug bit će naplaćene i kamate, troškovi suda i sve ostalo.

Amandman s ne prihvaća iz razloga što se amandmanom što se prijedlog odnosi na poziciju vlastitih i namjenskih prihoda redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever koja je kao i ova lutrijska sredstva mogu planirati u neograničenom iznosu, a izvršavati do visine sredstava koja će se prihodovati. Poštovani državni tajniče ja vas apsolutno mogu shvatiti iz birokratske razine, ali ono što bih vam želio skrenuti pažnju, a ja sam siguran da vi to znate da je prije svega Sveučilište Sjever nastalo ulaganjima grada Koprivnice i grada Varaždina i da je to jedno od rijetkih hrvatskih javnih sveučilišta koje je primarno nastalo na financiranju lokalne zajednice. Ja mogu prihvatiti proračunske planove Vlade RH da se nekad negdje ulaže više, nekad negdje manje, ali ono što je činjenica ovog osmog javnog sveučilišta u RH sa sjedištem u Koprivnici je da unatoč ulaganjima koja su bila u 10-tinama miliona kuna iz gradskog proračuna grada Koprivnice i dan danas nisu ispravljene nepravde koje imamo, a to je da dobivamo daleko najmanje sredstava i po broju studenata i da imamo daleko najmanji okvir da bismo mogli zapošljavati nove ljude bez obzira na uspješnost koju Sveučilište Sjever dobiva i pokazuje kad dođe vrijeme prijemnih ispita. S druge strane ovaj projekt ili ova stavka zašto smo u nju krenuli je iz razloga što prije 3 godine je odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja znanstveno inovacijski centar skinut, nije dobio potreban broj bodova, pokrenut je Upravni sud, upravni spor na Upravnom sudu, Upravni sud je presudio da je Sveučilište Sjever bilo u pravu, Ministarstvo regionalnoga razvoja reklo da oni s time nemaju dalje više nikakvih problema jer su spremni poštivati volju suda i nakon toga je sve spušteno na Ministarstvo znanosti i obrazovanja gdje se opet pravimo da taj slučaj i taj sud nije postojao. Mogu vas razumjeti, ponavljam s birokratske strane, sa strane vođenja proračuna, ali mislim da je Sveučilište Sjever zaslužilo značajnija ulaganja i iz državnog proračuna u svoje redovne djelatnosti jer ako je glavnu zgradu napravio grad, ako je menzu napravilo sveučilište iz vlastitih sredstava, ako se pokreće izgradnja laboratorija za potrebe prehrambeno-biotehološkog fakulteta iz vlastitih sredstava tad bi država bar trebala ispoštivati presude. Amandman se ne prihvaća su predložena sredstva dovoljna na provedbu aktivnosti u 2021. godini posebno obzirom na činjenicu da se s iste aktivnosti i financiraju odlasci darovitih učenika na međunarodne olimpijade, svjetska prvenstva i da smo već tijekom ove godine zapravo imali situaciju da smo u rebalansu ta sredstva morala, morali smanjiti jel se mnoge aktivnosti su se odgodile i nisu se događale obzirom na ovu Covid situaciju što je očekivati i u prvom dijelu sljedeće godine. Ukoliko bude nekakvih promjena mi ćemo promptno tome i reagirati, ali sredstva su predložena kao i na početku prošle godine na bazi punog iznosa očekujući da će se situacija normalizirati. Ne znam jeste li upratili koliko je puno zastupnika sličan amandman dalo [[Upadica: 6, 7.]] možda se iz toga može izvući zaključak koliko puno zastupnika smatra da je ovo nešto bitno, a vama je svima odgovor isti. Ne znam jel vam već malo postao smiješan. Nije poticanje darovitosti nije financiranje međunarodnih natjecanja, olimpijada. Rad s darovitim učenicima ono što prethodi tome. Poticanje darovitosti je trenutno više splet sretnih okolnosti nego nekakav sustavni rad. Prečesto se čuje priča i od djece i od studenata koji su postizali te uspjehe kako taj svoj uspjeh duguju iznimnom neobaveznom radu svojih mentora kao i potpori svoje obitelji, a sam obrazovni sustav nije učinkovit u poticanju darovitosti. Previše djece prođe nezamijećeno, neprepoznato zato što nemaju svi mentore koji će ih prepoznati i s njima raditi i ne dolaze svi iz obitelji koji imaju resurse da ih podupiru. U školama ne postoji program za darovite iako ga zakon garantira, ne postoje sustavni koncepti obogaćivanja sadržaja, nema sustave edukacije nastavnika i profesora za prepoznavanje darovite djece i rad s njima. Iako su darovita djeca po hrvatskom zakonu, također, djeca s posebnim potrebama jednako kao i djeca s teškoćama u razvoju, samo s druge strane spektra, ne tretira ih se jednako. Za djecu s teškoćama u razvoju postoji barem prepoznat koncept toga da im trebaju asistenti u nastavi, što ovi nemaju, iako i njima treba pomoć jer galopiraju daleko dalje od sadržaja koji njihovi vršnjaci prate. Među tom djecom se nalaze neki novi Tesle, Ružičke, Đikići, itd., umjesto da se u njih investira i da se podupre tu djecu koja su najsposobnija, da nas jednog dana poguraju u pozitivnom razvojnom smjeru, mi to odbijamo. Tražim da se o ovome glasa, želim vidjeti točno, da svi ostali vide koji zastupnici i zastupnice će odbiti ulagati u hrvatsku budućnost. Amandman se ne prihvaća i to iz razloga što pored sredstava koja su predložena u državnom proračunu na ovoj poziciji koja su čisti, čista proračunska sredstva, ministarstvo je dodatno osiguralo sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od više od 321 milijun kuna kroz period od 5 godina u okviru kojeg se dodjeljuje 10 tisuća stipendija socioekonomskih te 3400 STEM stipendija, što je u odnosu na ono razdoblje prije nego što je ovaj projekt ugovoren, broj stipendija je gotovo utrostručen. Nema ga, moramo o tome glasovati. Pa idemo na 180. amandman zastupnice Katarine Peović. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje na aktivnosti obilježavanja spomendana bleiburške tragedije i Križnog puta planirana su sredstva temeljem Odluke Predsjedništva Sabora ... [[Govornik se ne razumije.]] od 4. veljače 2006. g. Namijenjena su za organizaciju manifestacije obilježavanja spomendana bleiburške tragedije uz pretpostavku da epidemiološka situacija bude povoljna.

U preambuli Ustava Hrvatske se temelj hrvatske državnosti u razdoblju II. svj. rada izražava odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske 1943. g. dakle u Ustavu je jasno izraženo da se hrvatska državnost izražava u narodnooslobodilačkom pokretu te da je narodnooslobodilačka vojska – hrvatska vojska. U bleiburškoj komemoraciji se ustaše neispravno tituliraju kao hrvatska vojska, oni su prema Ustavu neprijateljska vojska. Legitimno je komemoriranje svakog ratnog zločina, no ne na način na koji se neprijateljska vojska komemorira kao žrtva. Na okupljanju na Bleiburškom polju otvoreno se štuje zločinačka ustaška paradržava te pokreti i ideja koju su Hrvatsku teško kompromitirali, a za sobom ostavili krvavi trag. Ustaše su bili provoditelji fašizma i nacizma koji su ubijali po nacionalnom, vjerskom i rasnom ključu, valjda je to potrebno ovdje izgovoriti naglas. To je uostalom prepoznao i Parlament Austrije kada je nedavno gotovo jednoglasno usvojio Rezoluciju o trajnoj zabrani komemorativno-političkih okupljanja na Bleiburgu, a koje je rezultat nadstranačke inicijative bez presedana u austrijskoj politici. Trenutno se čeka očitovanje ministarstva unutarnjih poslova Austrije i vlade kako bi ova Rezolucija postala obvezujuća. Očito je da bi ovakve daljnje komemoracije naštetile međunarodnom ugledu Hrvatske te ih stoga država ne treba financirati. Izgleda da je ovdje potrebno držati neke povijesne lekcije, pa ću ja samo još napomenuti za kraj, da je vojska koja je došla do Bleiburga nije bila hrvatska vojska već skup pripadnika više kvislinških vojski koje nakon službene kapitulacije 3. Reicha i NDK, NDH, odbijaju spustiti oružje i nastavljaju proboje, borbe probijanja do Austrije pri kojima pogibaju pripadnici antifašističke [[Upadica: Hvala lijepa.]] vojske i civila.

Poslovnika jer govori o Bleiburgu i žrtvama Bleiburga da su tamo bili samo vojnici, ustaše, međutim, tamo je bilo i civila i vojnika koji su ubijani bez suđenja, klani, klali, klalo ih se, bacalo ih se u jame bez suđenja, što smatram da prema žrtvi bilo kojoj ne smijemo imati u Saboru takav odnos jer žrtva je žrtva.

Ja bih molio da sad ne krenemo opet se vraćati na povijesne stvari, sa netočnim navodima o povredi Poslovnika. Bez obzira slagali se mi sa kolegicom Peović ili ne, ja se osobno ne slažem, naravno, odmah ću to jasno reći, ali ona je, može govoriti ono što smatra da je ispravno, prema tome, ovaj, nije povrijeđen Poslovnik po meni. Ja vas molim da ne počnemo sad tu igru jer ću početi kažnjavati. ... [[Upadica se ne čuje.]] nemate pravo, ako smatrate da je povrijeđen Poslovnik, imate pravo. Znači povrijeđen je Poslovnik, čl. 238. zato što se omalovažava zastupnica tvrdeći da je ona rekla nešto što nije rekla. Znači, niste slušali što sam rekla i ako se slažete s tim da je potrebno komemorirati fašističku vojsku i pripadnike fašističkih postrojbi, onda možete reći da se sa mnom ne slažete, Miro, ja mislim da to ne mislite ni sami, tako da mislim da niste razumjeli, ali u tome ste i povrijedili Poslovnik jer vrijeđate zastupnicu. Dobro, vi znate da to nije bila povreda Poslovnika i ovaj ja vam dajem opomenu što sam unaprijed najavio i sad ću svaki puta davati opomene, više neću imati toleranciju apsolutno za takve ovaj diskusije. Kolega Bulj prvi put vam nisam dao opomenu, nemojte da vam sad moram dati opomenu, molim vas, može, dogovoreno. Sad prelazimo na Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, poštovana državna tajnica Majda Burić. Prvi odnosno 181. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Poštovane zastupnice i zastupnici, dakle ovaj amandman se ne prihvaća budući da su planirana sredstva na aktivnosti unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji dostatna za planirane aktivnosti u 2021. godini te se osim na navedenoj aktivnosti sredstva za zaštitu žrtava nasilja planiraju i u okviru aktivnosti operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali i to na poziciji prioriteta 2 i 5. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice kada smo danas počeli s prijedlozima amandmana jedan amandman broj 11 bio upravo također nije vezan bio uz vaše ministarstvo vezan uz dakle sredstva za zaštitu žena protiv nasilja, osiguravanje njihovih, njihovog stambenog zbrinjavanja od smiješnih 350.000 kuna i dakako i taj amandman, mislila sam da nema razloga da bude odbijen, kao što i ovdje vaš odgovor je da su sredstva dostatna. Kad bih vam izračunala i ona obećanja koja je predsjednik Vlade sam dao vezano uz implementaciju Istambulske konvencije za koju su ključna sigurna mjesta za žene tj. za skloništa, a od svih naših županija u 6 mi u ovom trenutku nemamo skloništa. I ako vi mislite da su sredstva koje ste predvidjeli, a to su sredstva od 2 milijun 145 tisuća dovoljna za 6 skloništa bez obzira na u drugim nišama koje predlažete da imaju onda je to doista nedostatno. Nadam se na sreću nakon 2 godine dolazi Grevio svi oni koji, protivnici Istambulske konvencije koji su govorili o pustim milijunima koji će milijardu dapače se davati za zaštitu žena protiv nasilja pa evo sada će znati koliko u Hrvatskoj vrijede žene, koliko vrijedi njihova sigurnost da su osigurana tako malena sredstva i dakako naravno tražit ćemo glasanje. Amandman se ne prihvaća, naime programom Vlade RH do kraja mandata omogućit će se ostvarivanje prava na doplatak za djecu i to bez podnošenja zahtjeva i udvostručit će se doplatak za djecu. U skladu s time resorno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike započelo je s aktivnostima koji idu ka tome cilju, međutim preuranjeno je u prijedlogu Državnoga proračuna RH za '21. godinu i projekcijama za '22. i '23. povećati svotu za materijalno pravnu zaštitu.

Znači prenijeli smo u amandman ono što ste obećavali što se tiče dječjih doplataka. Naravno da se more povećati obuhvat djece koja primaju znači dječji doplatak, a naravno da se mogu povećati dječji doplatci i u ciljanim skupinama poglavito u siromašnim obiteljima i obiteljima sa manjim cenzusima koji imaju u obitelji. Međutim, državna tajnice ovo je sve vaš igrokaz, ovo je naučeno napamet štivo koje ponavljate iz godine u godinu. Pred praznom sabornicom gdje nemamo niti jednoga saborskoga zastupnika iz većine što je sramotno, je zaista, ako čuje i predsjedavajući trebalo bi prekinuti ovu sjednicu, ovu maglu i ovu farsu, ovo amandmane jel je zaista glupo da, čak ste i HTV-u naredili da ne prenose ovu sjednicu tako da ne čuju ni narod što zastupnici koje su birali, što predlažu, što je minimum demokracije i u državama kao što je Sjeverni Vijetnam ili Kina ili ne znam gdje gdje su još totalitarni režimi. Stoga još jednom bi zamolio da podržite ovaj proračun, ovaj prijedlog o povećanju dječjega doplatka, povećanju poglavito ciljanim skupinama, siromašnim obiteljima jer te obitelji odlaze. Mi, vi ste svjedoci ovdje državna tajnica, a i svi mi evo samo u cetinskom kraju je manje 2 razreda osnovnoškolaca tj. prvašića od 440 prošle godine ove godine 400 djece, što znači da nemamo dobar sustav demografski. Imamo 2/3 Hrvatske prazne što znači da vi ne poduzimate određene mjere ni korake.

Ovdje smo tražili da se u državnom proračunu za 2021. izdvoji 40 miliona kuna za obnavljanje i opremu domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi za SOS dječje selo Lekenik i Vrbina Sisak, znači dodatna ulaganja u građevinskim objektima i proširenje. I to ste odbili. Nadao sam se da ćete barem ovaj amandman prihvatiti. Naša organizacija MOST-a u Sisačko-moslavačkoj županiji niz amandmana je uputila ovdje na proračun, niti jedan nije prihvaćen, a znamo koliko je teško stanje u Sisačko-moslavačkoj županiji, al evo nažalost ovaj sve odbijate. Dakle, molio bi vas da prenesete zastupnicima HDZ-a da podrže barem kod glasovanja o amandmanima nešto od ovih prijedloga. Ne može bit da od 150 naših amandmana, da od 300 amandmana oporbe niti jedan amandman nije dobar i da ga ne želite prihvatiti. Dakle, a ovo je posebno jedna sramotna scena, ljudi mi šalju poruke ne mogu vjerovati da niti jednog zastupnika od 76 zastupnika vladajuće većine nema u sabornici dok se raspravlja o najvažnijem dokumentu o proračunu i o amandmanima na proračun RH. 184. amandman MOST-a zastupnika, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća, a obrazloženje jest istovjetno kao i za prethodni amandman. Dakle, ovdje je pitanje Dubrovnika, tražili smo znači i otvorili smo pitanje smještaja osoba starije životne dobi u Dubrovniku koja je na vrlo niskoj razini. Preko 30.g. uza sav taj silni proračun gradski, županijski kojim upravljate, upravljate gradom Dubrovnikom kao HDZ, upravljate Dubrovačko-neretvanskom županijom, upravljate državom, preko 30.g. nije zabilježena investicija u izgradnju novog doma. Dom na Medarevu je planiran u GUP-u grada Dubrovnika, izrađeno idejno rješenje, te je građevinska dozvola u procesu ishođenja, vrijednost investicije oko 130 milijuna kuna, amandmanom tražimo 50 milijuna kuna iz državnog proračuna, a ostatak bi se financirao iz dostupnih EU fondova, gradskog proračuna, županijskog proračuna, te sredstvima Zaklade „Blaga djela“ ne mogu vjerovati evo i ovaj amandman, a u pitanju su osobe starije životne dobi. Znači, imali smo ovaj u prethodnom amandmanu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dakle za bilo koju društvenu skupinu koja je ugrožena kada tražimo nešto ovdje, nekakva sredstva, to uporno vi iz vlade odbijate bez ikakvog srama, bez da se zacrvenite u obrazima i bez predstavnika vladajuće većine ovdje u HS što je nezabilježeno. 185. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća budući da su sredstva namijenjena financiranju domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi unutar razdjela 086 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostatna za ostvarivanje planiranih mjera, a imajući u vidu utrošena sredstva u 2020.g. Dakle, tražili smo ovim amandmanom da se osiguraju mizerna sredstva. Mizerna sredstva od 300.000 kuna u proračunu RH, 300.000 kuna za djecu s posebnim potrebama bez potrebne roditeljske skrbi, 300.000 kuna i vi ste to odbili. Dakle, ovom mjerom bi se moglo obuhvatiti negdje oko 300-tinjak djece. Ova mjera je izrazito humana i osigurava najugroženijoj i najosjetljivijoj skupini našeg društva nekoliko dana ljetovanja i bijega od domova u kojima žive tijekom godine. Ovo se može gledati kao svojevrsna rehabilitacijska mjera, ali i akt dobrote države prema djeci bez roditelja koji uz to imaju i posebne potrebe i potrebna im je stalna skrb i njega. I znači vama je bilo puno izdvojiti iz proračuna 300.000 kuna za ljetovanje te djece koja je pitanje kad će otići na ljetovanje, ovaj jer znamo da su u domovima, da niko o njima ne skrbi. Ovo je stvarno sramotno. Očekivao sam dakle da ćete odbiti ove amandmane gdje tražimo nekakve veće iznose, al da odbijete amandman u kojem tražimo 300.000 kuna za djecu koja imaju dva problema.

186. amandman Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Amandman se ne prihvaća. Naime, programom Vlade RH do kraja mandata će se omogućiti ostvarivanje prava na doplatak za djecu bez podnošenja zahtjeva i udvostručiti doplatak za djecu. U skladu s time resorno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike započelo je s aktivnostima koje idu ka tome cilju.

Dakle, ovdje se ne radi o povećanju, o povećanju iznosa za dječji doplatak, nego se radi o znači ukidanju cenzusa za dobivanje pronatalitetnog dodatka. Gledajte, danas je, danas je pronatalitetni dodatak postao nekakva socijalna mjera, a ona mora biti jedna stimulativna mjera i sad meni to nije jasno, to je … [[Govornik se ne razumije]] taj koji je to pisao činovnik, ja znam da je puno amandmana, ali mislim da ga nije niti pročitao odnosno da ste vi ovaj amandman odbili, a da ne znate što ste odbili. Znači, odbijen je na način da uopće nije objašnjeno, da ga činovnik nije pročitao. A ono što je ključno je, naglasiti, evo naglasit ću to nekoliko puta kroz obrazlaganje svojih amandmana da vaše ministarstvo koje je sve manje Ministarstvo demografije, a sve više ministarstvo svega ostaloga, sve više svega ostaloga, dakle da ta ministarstva odnosno da hrvatska Vlada se jednostavno, jednostavno odrekla, kolegice ... [[Govornik se ne razumije.]] da se jednostavno hrvatska Vlada odrekla demografije kao strateške odrednice svoje politike. I vi se sjećate sigurno Andreja Plenkovića 2016. kad je govorio o demografskoj obnovi, bila su mu puna usta djece, a danas Andrej Plenković o demografiji ne govori uopće, a Hrvatska ima najlošije, znači najlošije demografsku situaciju od ikada, ikada. A što se tiče mandata Andreja Plenkovića iz godine u godinu je situacija lošija, nije nimalo bolja bila niti jednu godinu. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i prethodni amandman i uz napomenu da se ministarstvo resorno iz kojeg dolazim zove Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a što se tiče demografije, pošto je i Središnji državni ured za demografiju. Poštovana državna tajnice Burić, evo vi ste zapravo rekli onu ključnu stvar, u koju sam ja ukazao prvi dan kad se sastavljala hrvatska Vlada da se Andrej Plenković i odrekao Ministarstva demografije. Da je demografiju iz ministarstva sveo na kategoriju državnog ureda i sad vi umjesto da taj jedan moj lapsus previdite, vi zapravo se s tim i pohvalite i kažete da, hrvatska Vlada i Andrej Plenković više uopće ne vodi računa o demografiji, on je to prebacio na središnji državni ured. Pa ja bih šutio evo, ja bih šutio. I u tom središnjem državnom uredu, kao što niti kod vas u ministarstvu nekoć, ne postoji niti jedan stručnjak, demograf, zadnji je bio g. Strmota koji je napustio ministarstvo, vi to vi znate isto. Dakle Hrvatska, ako vi ne znate, godišnje, što se tiče prirodnog pada, gubi od 18 do 19 tisuća ljudi, odnosno imamo 18 do 19 tisuća manje rođenih nego što imamo umrlih. Ako još tome pribrojimo i negativnu migracijsku bilancu, lako je zaključiti koliko svake godine imamo stanovnika manje. Korona će proći, međutim, ovaj problem koji je najveći problem hrvatske države će ostati. Da ipak budem iskren, reći ću, ovo nije problem isključivo Hrvatske, znači ovo je problem zapadne civilizacije, međutim, usudit ću se reći da je Hrvatska i po ovom problemu prednjači u EU, prednjači u Europi, prednjači u svijetu. S obzirom da smo mala država, mi uskoro nećemo imati niti jedan problem jer nas jednostavno biti neće. Dakle tražim glasovanje naravno. 188. amandman, Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženjem kao i prethodni amandmani koje ću dodatno dopuniti sa činjenicom da prema planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. g. Središnji državni ured za demografiju i mlade ima u nacrtu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih i nacrt prijedloga Zakona o roditeljskim i rodiljnim potporama. Naravno, posebno naglašavam da programom Vlade RH do kraja mandata će se omogućiti ostvarivanje prava na doplatak za djecu bez podnošenje zahtjeva i udvostručiti doplatak za djecu.

Dakle ovdje se konkretno radi da bi se za svako dijete, 3. i 4. u obitelji omogućio dječji doplatak bez da .../nerazumljivo/... pardon da bi se omogućio pronatalitetni dodatak bez da je zadovoljena kategorija dječjeg doplatka. Jer, ponovit ću, dječji doplatak ne smije biti socijalna mjera, ona mora biti stimulativna mjera. Odnosno mi ćemo tek sa stimulativnim mjerama uspjeti promijeniti demografsku situaciju u Hrvatskoj. 189. amandman, Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženje kao i za prethodni amandman. Evo, ovo bi bio i posljednji amandman što se tiče demografije. Ja još jedanput moram naglasiti što je jako, jako važno, evo, volio bih, poštovana državna tajnice da vi to memorirate i da kojom prilikom prenesete to predsjedniku Vlade. Najveći problem hrvatske države, uz zdravstvene probleme koje imamo, a vezano uz korona krizu, gospodarske probleme koje imamo uz problem, evo ga, uvođenja eura, je demografska katastrofa s kojom smo suočeni. Nažalost Andrej Plenković ni po tom pitanju, kao ni po mnogim drugima ne radi ništa, međutim, hoće li Hrvati živjeti bogatiji odnosno više kvalitetno ili manje kvalitetno je manje bitno, ali je najbitnije, hoće li nas biti ili nas neće biti. A Hrvata uskoro u Hrvatskoj biti neće jer ovakvom natalitetnom politikom i sa ovakvim brojkama koje su porazne jednostavno naša država će uskoro postati prazna. Ne znam je li to vama te riječi dolaze do ušiju i onda… Evo, vidim, da je već 4. put vam ponavljam istu stvar, a nisam primijetio nikakvu promjenu u izrazu lica pa ću još naglasiti jedanput. Poštovana državna tajnice, morali ste naći sluha za ove demografske mjere jer ako ne nađemo uskoro način da potaknemo mlade hrvatske obitelji na reprodukciju, bit ćemo svi u jako velikom problemu i gospodarskom, a i onome konkretnom, a to je da ćemo biti država bez ljudi. Naime, sredstva planirana na poziciji za osobnu invalidninu su dostatna za ostvarivanje navedenog prava, a imajući naravno u vidu utrošena sredstva u 2020. godini. Ne, znam ja državna tajnice kome je dostatno 1.500 kuna, ja zaista ne znam kome je dostatno. Naime, mi smo predložili 250 kuna povećanje i to sam rekao i prošli tjedan da je to mizerno i tih 250 kuna, ali je barem mali korak naprijed. 191. amandman Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva za funkciju doma osigurana su na aktivnosti dodatna sredstva izravnavanja za decentralizirane funkcije. Stvarno se pitamo da li vi u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike imate sluha za osobe koje su gradile ovu državu i danas od te države traže određenu pomoć. Za dom ovaj Umirovljenika u Raši prošle godine smo tražili pomoć iz državnog proračuna i moram reći da je Istarska županija iznašla sredstva da koliko toliko stvori bolje uvjete, međutim donesena su nova pravila i novi standardi za domove. Ako se za ovaj dom za koje je Istarska županija zajedno sa Općinom Raša riješila i projektnu dokumentaciju za nadogradnju, rekonstrukciju toga doma po novim standardima od 2023. će se broj korisnika smanjiti sa 61 na 40, znači mi 21 korisnika izbacujemo na cestu tj. smanjujemo kapacitete. Stoga kad već postoji kompletna građevinska dozvola, postoji volja sufinanciranja od strane općine i od strane županije da li i država ima taj osjećaj i potrebu da se ovakvi projekti jednostavno sufinanciraju? Hvala lijepa, tražim glasovanje. Amandman se ne prihvaća jer su sredstva za funkciju doma osigurana na aktivnosti dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije. Ne, kolika sredstva su osigurana znate? To je pitanje, ne znam da li To je kao i kada smo pričali prije kada smo predlagali za lučku infrastrukturu pa je na području cijele Hrvatske bilo osigurano 78 milijuna kuna, a samo mi iz IDS-a smo predložili ne znam 400 ili 500 milijuna kuna ulaganja u lučku infrastrukturu, pa sam naveo i tada tako i sada, ne govorimo samo o fiskalnoj decentralizaciji nego i o funkcionalnoj decentralizaciji i onda neki državni činovnik u nekom uredu u Zagrebu odlučuje kako će se i koje su to potrebne na lokalnoj razini, a naravno novaca nema niti će ikad bit. 193. amandman zastupnice Katarine Peović. Amandman se ne prihvaća, budući da su planirana sredstva unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostatna za osiguranje socijalnih pomoći i naknada, a imajući u vidu utrošena sredstva u 2020. godini. Ono što je zanimljivo ovdje da se sredstva za socijalu ne prihvaćaju, a znam da obrazloženje sam čula više puta, no ono što nas zanima je u principu zašto se u ovom trenutku kada imamo porast na ljestvici svih pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti ne priznaje da je to jedna od važnijih stvari. Znam da ćete mi u obrazloženju, dali ste obrazloženje koje ste dali i prije drugima, ali ono što stoji iza nezadovoljstva većine koji se zalažu za socijalu je pitanje, zašto ne priznajete činjenicu da smo na tzv. ljestvici siromaštva i socijalne isključenosti napredovali da tako kažem. Znači mi smo svake godine došli jedno mjesto više ili niže kako gledate, znači evo 2019. smo se popeli na 7. mjesto s 8., na kojem smo bili 2018. s 10. na kojem smo bili 2017. Pretpostavljam da znate, da vam ne moram to tumačiti, ali jedna od tih činjenica je da se skoro milijun ljudi nalazi u opasnosti od siromaštva, da 10% ljudi ne može sebi priuštiti svaki drugi dan obrok koji sadržava meso, piletinu, ribu ili neki vegetarijanski ekvivalent, da si nešto manje od 52% podmiriti neočekivani financijski izdatak, da 15,7 kasni s plaćanjem obveza znači stambenog kredita, najamnine, računa za režije ili potrošačkog kredita.

Amandman se ne prihvaća. Naime, planirana sredstva unutar razdjela 086 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostatna su za ostvarivanje planiranih mjera s obzirom da se ne očekuje povećanje radničkih tražbina u slučaju stečaja 2021. godini i također ovdje treba napomenuti da nema pravne osnove da se planirani iznos za mirovine smanji na 0 kuna jer se radi o stečenim pravima, a država jamči socijalnu sigurnost i postupno smanjenje svote dolazi ustvari zbog prirodnog odljeva, a svako suprotno postupanje kosilo bi se s načelom pravne sigurnosti.

195. amandman zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva na navedenoj aktivnosti unutar razdjela 086 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike namijenjena su za financiranje ustanova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač RH te su dostatna za ostvarivanje planiranih mjera, a imajući u vidu utrošena sredstva u 2020. godini. Znači domovi za starije i nemoćne su potrebiti, projektna dokumentacija i ovaj novac koji sam rekao je potrebno jer ne možemo mi Split i taj bazen splitski, Splitsko-dalmatinsku županiju i Dalmaciju da bude zaboravljena. Ne događa se sve samo u Zagrebu i okolici Zagreba. Ja bi samo na kraju zatražio od vas pred ovom praznom sabornicom uz nekoliko nas iz oporbe, iz oporbenih klubova prije svega što je sramotno da Split, Splitsko-dalmatinska županija i Dalmacija je u ovome proračunu apsolutno zaboravljena. U ovome slučaju to su stariji i nemoćni. U ovome slučaju to se radi o našima najstarijima, o staračkim domovima, o planskoj dokumentaciji, međutim vi nemate volje, vi nemate želje, vi ste samo ovde poslani kolegice tj. državna tajnice, da to što ste naučili što su vam rekli da kažete i vi ste svjesni da je to tako. Ja ne znam ima li veće tuge u demokraciji kao što su ovi sad amandmani i prijedlozi saborskih zastupnika da je cijela sabornica prazna gdje se nalazi većina saborskih zastupnika i da nije predsjedavajućeg Reinera nitko iz većine ni ne bi bio, a ne bi vjerojatno ni on da ne mora biti bez obzira šta je saborski zastupnik što izaziva gnjev, zgražanje, jad, čemer hrvatske demokracije, poslušnosti naslonjene na sanaderizam jer svi su njegovi učenici, on je njihov otac, tako nemojte zaboraviti najstarije u Dalmacije, zaboravili ste djecu i mlade obitelji, a zato prihvatite ovaj amandman. Kolega Bulj vjerojatno tražite, pretpostavljam ne. 197. amandman zastupnika Bulja [[Upadica: Šesti, 196.]] pardon 196. amandman zastupnika Bulja. Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva unutar razdjela 086 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostatna su za ostvarivanje svih planiranih mjera, a naravno imajući u vidu utrošene sredstva u 2020. godini. Naknade za roditelje tijekom liječenja, terapije njihove djece moramo naći mogućnost da osiguramo. U velkom broju slučajeva djeca koja su u bolnici koja imaju zdravstvene probleme njihovi roditelji nemaju mogućnosti da budu sa tom djecom koja imaju određene terapije i zdravstvene tegobe.

Mogao bi citirati sad tisuće pjesama, tisuće stihova od ne znam mogu dosta toga citirati, ali da je ovo jadno i bijedno i da vam je paučina na očima ne mogu vjerovati, ali paučina na očima prema najugroženijima, prema djeci, njihovim roditeljima, prema djeci koji roditelji nemaju novca da mogu i biti s njima na terapijama, da mogu imati prenoćište, da mogu nešto pojesti, nego jednostavno te ljude i tu djecu ostavljate ulici, ostavljajte ih u samoći, ostavljajte u njihovome jadu. Stoga još jednom, pred praznom sabornicom gdje većina i nekoliko državnih tajnika koji će pročitati ono što im je Andrej Plenković napisao i ministar Marić, odvažite se kolege i kolegice saborski zastupnici koji niste smili doći u sabornicu ovdje da slušate ovo, pa odvažite se i vi, skinite paučinu s očiju, pogledajte siromašne, bolesne, djecu, starije, napuštene, ne budite dostatni sami sebi ovdje ukravaćeni pod ovim svjetlima u saboru. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za ostale naknade i pomoći i propisane Zakonom o socijalnoj skrbi unutar razdjela 086 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i dostatna su imajući u vidu utrošena sredstva u 2020. godini.

Da bi socijalna politika i demografija u RH išla naprijed prije svega moramo poštivati ustavno pravo, a to je pravo da imamo socijalnu zaštitu, svi jednaki da smo prema zakonu. Stoga još jednom pozivam vas, podržite ove amandmane što se tiče naših najstarijih, naših najugroženijih, naše djece, ne, znam da ćete vi reći nije to, to ćemo mi napraviti. Nažalost nije tako, nije tako. Vjerujte mi da brojna djeca, roditelji djece nemaju za marendu, nemaju za večeru, njihovi roditelji sada u covid krizi ne primaju plaće, oni su ovršeni, oni su u problemima, a vi tako ne razmišljate. Stoga još jednom sve ove amandmane koje od oporbe odbijate, koji imaju socijalnu komponentu što je najbitnije i što je naše ustavno pravo i za što smo stvorili da budemo jednaki, da budemo socijalo zaštićeni, da imamo iste zdravstvene usluge, omogućite tim našim najslabijim da im se omogući taj minimum, a ovim amandmanom to bi se omogućilo. Tražim glasanje. Hvala lijepo. Amandman se prihvaća. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Dodjela državnih nagrada i ostalih nagrada za sportska postignuća je propisana Zakonom o sportu. Osim toga, analizom višegodišnjih olimpijskih i para olimpijskih ciklusa vremenski period od 4.g. možemo procijeniti kako najveće uspjehe, vrhunska sportska postignuća, kao i najveća financijska sredstva za nagrade moramo planirati u godini održavanja olimpijskih i para olimpijskih igara i olimpijskih igara gluhih. Sukladno navedenoj analizi određen je iznos koji je dostatan i nije potrebno povećanje. S obzirom da je turistički sektor ponajprije malo i srednje poduzetništvo u turizmu izuzetno pogođeno usred pandemije Covid-19, potpore male vrijednosti su od izuzetne važnosti za oporavak i opstanak malog i srednjeg poduzetništva u sektoru turizma, te jačanje konkurentnosti turističkog gospodarstva, tako da smanjenje vrijednosti na predmetnoj aktivnosti A587055 za 11 milijuna i 500 tisuća kuna nije prihvatio. Hvala predsjedavajući. Nadam se da će predlagatelj kod slijedećih obrazloženja biti malo manje suhoparan. A prije svega želim skrenuti pozornost da ova situacija u kojoj prilikom raspravljanja o amandmanima na proračun nema niti jednog predstavnika vladajućih, predstavlja posljedicu vrlo kvarnog, vrlo lošeg Poslovnika i nadam se, pozivam ovdje oporbu da shvati da se upravo oko toga moramo ponajprije ujediniti i osporiti sve ono što je sad u Poslovniku sporno. Nezainteresiranost vladajućih za raspravu, a čuli smo da je bilo itekako kvalitetnih prijedloga amandmana, pokazuje njihov demokratski deficit. I ja se toplo nadam da će ih ta bahatost doći glave već na slijedećim izborima. A kao što sam rekla oporba prije toga mora debelo zbiti svoje redove. Što se tiče samog amandmana, da pogođeni su naši djelatnici u turizmu, ali isto tako pogođeni su i sportaši. Mi predlažemo da se smanji stavka na aktivnosti konkurentnosti turističkog gospodarstva za 11,5 milijuna kuna, te da se prebaci u razvoj športa, a upravo zbog toga što je 2020.g. bila jako teška za sportaše zbog epidemije korona virusa i s njom povezanih mjera i ograničenja, velik teret pao je na sport. Sportaši su bili značajno ograničeni u svojim aktivnostima i smatramo da povećanjem nagrada za vrhunska sportska postignuća možemo pomoći oporavku vrhunskog sporta u Hrvatskoj, a posebno je to važno s obzirom da je '21.g. godina održavanja olimpijskih igara.

Zakona o sportu, te Uredbi o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, para olimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama na aktivnostima državno priznanje, trajne novčane nagrade dodjeljuju se sportašima osvajačima medalja s navršenih 45.g. života kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH, te se isti isplaćuje svaki mjesec. Povećanje sredstava na navedenoj aktivnosti nije potrebno jer je iznos definiran temeljem broja osoba koje su isto, na isto ostvarili zakonsko pravo. S obzirom da je turistički sektor, ponajprije malo i srednje poduzetništvo u turizmu izuzetno pogođeno uslijed pandemije Covid-19 potpore male vrijednosti su od izuzetne važnosti za oporavak i opstanak malog i srednjeg poduzetništva u sektoru turizma, te jačanje konkurentnosti i turističkog gospodarstva, tako da smanjenje vrijednosti na predmetnoj aktivnosti za 3 milijuna kuna nije prihvatljivo. Kao prvo moram reći da se ne radi samo o onima koji su ostvarili ovo pravo nego o pomoći onima koji bi to pravo tek mogli ostvariti. No, načelno želim reći da svaki amandman pokazuje do kojih je vrijednosti, do kojih politika i mjera oporbi stalo, kojim programima treba na neki način dati prednost. No, svi amandmani, sve da su ih vladajući imali volje čuti i saslušati i o njima promisliti, pa ih eventualno i uvažite, ne bi mogli načelno podržati loš proračun. Prebacivanje sredstava unutar pojedinih stavki samo djelomično može ublažiti štetu i posljedice nastavljanja istih loših i promašenih politika. Ovim amandmanom mi smo zapravo htjeli za 3 milijuna kuna sa stavke pomoći turizmu potpomognuti uspješne sportaše i na taj način pomoći oporavku sporta koji će u ovoj godini biti itekako pogođen. Sport je isto tako jedan i od generatora turizma, pa bi ova preraspodjela pokazala se s vremenom itekako opravdanom.

Sredstvima u iznosu od 11 milijuna i 280 tisuća kuna temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. g. bit će dostatna za provedbu aktivnosti prevencije nasilja sportom u školama. Ravnopravan položaj, suverenitet i opstanak hrvatskog naroda u BiH nacionalni je i strateški interes RH. Stabilna, funkcionalna i sigurna BiH moguća je jedino uz ostvarivanje Ustavom BiH utvrđene jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH, jačanjem položaja hrvatskog naroda i osiguravanjem uvjeta za njegov održiv ostanak u BiH štiti se i osigurava nacionalna sigurnost i stabilnost RH te sigurnost i stabilnost prostora EU. Jača se hrvatski gospodarski i ekonomski razvoj, BiH je najveći vanjskotrgovački partner izvan EU s kojima RH ostvaruje robnu razmjenu. U tom smislu kroz aktivnost poticaja za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, RH pruža pomoć u području obrazovanja, kulture, znanosti i zdravstva u BiH te pomaže u jačanju civilnog društva, osnaživanju mladih, obnovi i izgradnji, poticaju BiH putem ove aktivnosti usmjereni su na razvoj cjelokupnog društva s dodatnim naglaskom na hrvatski narod, kao glavnog pokretača sustavnih proeuropskih reformskih procesa i jamca opstojnosti multietične BiH. Ja se stvarno nadam da će se do sljedećeg raspravljanja o proračunu promijeniti omjer snaga u ovoj sabornici i to u korist onih koji razmišljaju o potrebama ove države i njezinih građana, a na štetu ove druge, vaše HDZ-ove strane koja je i svojim izostankom s ove rasprave pokazala da vas osim za očuvanje vlastitih pozicija i privilegija ni za što drugo nije briga. S obzirom da niti jedan vaš predstavnik, osim vas koji branite odbijanje amandmana, nije htio čuti što oporba ima za reći, očito je stabilna i sigurna većina koja će izglasati ovaj proračun, a to znači da su namireni svi pojedinačni i partikularni interesi. To znači da je sustav korupcije i klijentelizma dobio još jednu injekciju za preživljavanje. Ovom preraspodjelom koju predlažemo ovim amandmanom htjeli smo za 9 milijuna i 800 tisuća kuna smanjiti financiranje programa za Hrvate izvan RH za koje smatramo da se ionako financiraju poprilično dostatnim sredstvima i preusmjeriti ih na poziciju razvoja športa jer Hrvatska ionako premalo potiče razvoj lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Nakon 2020. kada je zbog posljedica i mjera povezanih s epidemijom koronavirusa sport u cjelini, a onda i lokalni sport i lokalna natjecanja bio zanemaren i stavljen u stranu, smatramo da su nužna povećanja ulaganja u njegov razvoj i širenje. Tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo turizma i sporta ne prihvaća predloženi amandman iz razloga što je navedeni projekt se provodi u suradnji s više partnera koji u provedbi sudjeluju s prethodno planiranim materijalnim i tehničkim sredstvima te je navedeni iznos dovoljan za provedbu navedenog projekta. Ravnopravan položaj, suverenitet i opstanak hrvatskog naroda u BiH nacionalni je i strateški interes RH. Stabilna, funkcionalna i sigurna BiH moguća je jedino uz ostvarivanje Ustavom BiH utvrđene jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH, jačanjem položaja hrvatskog naroda i osiguravanjem uvjeta za njegov održivi ostanak u BiH štiti se i osigurava nacionalna sigurnost i stabilnost RH te sigurnost i stabilnost prostora EU. Jača se hrvatski gospodarski i ekonomski razvoj, BiH je najveći vanjskotrgovinski partner izvan EU s kojima RH ostvaruje robnu razmjenu. U tom smislu kroz aktivnost poticaja za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, RH pruža pomoć u području obrazovanja, kulture, znanosti i zdravstva u BiH te pomaže u jačanju civilnog društva, osnaživanju mladih, obnovi i izgradnji. Poticaji BiH putem ove aktivnosti usmjereni su na razvoj cjelokupnog društva s dodatnim naglaskom na hrvatski narod, kao glavnog pokretača sustavnih proeuropskih reformskih procesa i jamca opstojnosti multietične BiH.

Ovom preraspodjelom od 2 milijuna kuna htjeli smo taj iznos preusmjeriti u prevenciju nasilja u školama i taj iznos, kao ni onaj kojeg ste vi predvidjeli nije ni približno dovoljan za provođenje programa prevencije nasilja sportom u školama, zbog čega smatramo da taj iznos doista treba povećati. Ovo povećanje bio bi zapravo minimum bez kojeg uopće ne možemo niti razmišljati o ujednačenim šansama i prilikama za svu djecu u Hrvatskoj koji putem dostupnosti programa prevencija nasilja kroz sport mogu na neki način suzbiti i ono povećano nasilje za koje iz medija saznajemo, a isto tako iz izvješća pučke pravobraniteljice da u vrijeme pandemije koronavirusa također, raste. No i prilikom ovog amandmana istaknut ću ono što ističem u svim prilikama, a to je da nama zapravo trebaju strukturne reforme. Strukturne reforme koje će značajno omogućiti smanjivanje rashodovne strane proračuna i to za par desetaka milijardi kuna. I to je zapravo pitanje kvalitetne rasprave u HS-u koja će očito počekati, bilo drugačiji omjer snaga za vrijeme ovog mandata ili neku drugu parlamentarnu većinu.

Amandman se ne prihvaća.

Planirana promocija će se prilagođavati novim okolnostima osobito digitalnim medijima stoga nije potrebno povećanje sredstava na ovoj stavci. Na aktivnosti A761016 administracija i upravljanje sredstava u iznosu od 46 miliona 62 tisuća i 916 kuna planirana su za isplatu materijalnih prava državnih službenika i namještenika, isplatu plaće i ostalih rashoda za zaposlene te za troškove hladnog pogona, a sve u svrhu nesmetanog odvijanja poslovnih procesa vezani uz navedenu aktivnost. Radi svega prethodno navedenog nismo u mogućnosti dodatno smanjiti planirana sredstva kako ne bi doveli do uskrate materijalnih prava koja su zakonski definirana. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Reiner budući da potpredsjednik Sanader nije ništa poduzeo glede toga da niti jednog predstavnika vladajuće većine nema u saboru dok se raspravlja o proračunu i amandmanima na proračun RH pozivam vas kao iskusnijeg i odgovornijeg političara da nešto po tom pitanju poduzmete. Dakle, ovo je potpuna sramota da 300 amandmana oporbe gdje smo dali amandmane za sve hrvatske krajeve, za sve skupine hrvatskih građana od Prevlake do Iloka, za naše socijalno ugrožene građane, za djecu sa posebnim potrebama, za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a evo ovdje jedan amandman koji se tiče turizma, da Dubrovnik je bogat, puno bogatiji nego ostali dijelovi Hrvatske, ali niti jedan grad nije tako pogođen ovom epidemijom kao Dubrovnik. Dakle, financijski pokazatelji su takvi da će grad Dubrovnik 2020.-tu završiti na ispod 15% fizičkih pokazatelja odnosno na ispod 10% financijskih pokazatelja u odnosu na financijske pokazatelje iz 2019. godine. Sredstva koja se ovdje preraspoređuju bila bi na raspolaganju odredištu Dubrovnik kroz sustav HTZ-a budući Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH ako im se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sve sukladno godišnjem programu i radu HTZ-a. Dakle, zbog utjecaja ove pandemije tražimo da se to uzme u obzir i evo pozivam zastupnike HDZ-a kojih ovdje nema, eno vidim tamo je Juro Martinović, on je isto iz Vlade, nema niti jednog zastupnika ovdje i zato tražim glasovanje. Ovaj, vezano uz ono što ste rekli vi znate isto dobro kao i ja, da ja ne mogu natjerati ni jednog zastupnika da bude ovdje ili da ne bude ovdje kao što ne mogu natjerati niti preostalih 69 zastupnika oporbe koji bi isto trebali biti ovdje pa ih nema, samo vas 8 ima. Tako ne mogu nikoga drugog natjerati, jel. Idemo na 204. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. S obzirom kako se radi o novoj aktivnosti u proračunu Ministarstva turizma i sporta planirana sredstva bit će dostatna za provođenje svih planiranih radnji na aktivnosti promocija sporta te nema potrebe za dodatnim povećanjima. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 2021. godinu i s projekcijama za 2022. i 2023. planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstvima kojim je osigurala nesmetan rad tijela.

Ovo je amandman kojega sam dao osobno kao zastupnik gdje sam predložio izdvajanje sredstava u visini od 3 miliona kuna za sportsku infrastrukturu, za rekonstrukciju i popravak nogometnog tj. pomoćnog nogometnog igrališta u Sinju gdje djeca treniraju uz sam stadion Nogometnoga kluba Junak koji ima 105 godina, 1916. je osnovan, međutim apsolutno osim što Hrvatski nogometni savez i njegov predsjednik Kustić dođu dole ponekada pogledati kad je Junak ulazio u drugu ligu međutim tu se naslika, reče dvije riječi, međutim doli dica nemaju di trenirati. Da vidite kakva su ta igrališta gdje djeca treniraju, nema t od trave, to je katastrofalno. Znači sa malim ulaganjima, a velik je potencijal, to vam govorim ovdje uvaženi državni tajniče vi ste s Klisa čini mi se, imamo i sinjsku reru koju ste tribali već pogurati da bude već taj projekat pošto ste s te pozicije vrlo značajan da ta ferata napokon opet od '62. kad je zatvorena proradi, međutim vama baš govorim državni tajniče ovde pred praznom arenom demokracije u Hrvatskom saboru koju ste napravili Vlada i saborska većina, ruglo od demokracije, pogledajte kako se raspravlja o najbitnijem dokumentu, najznačajnijem, a ovdje ja tražim za jednog od najstarijih klubova na području poslije Hajduka to je sinjski Junak. Još jednom dajmo mogućnost toj djeci da imaju mogućnost trenirati, igrati se, razvijati se i stvarati novi potencijal kako u sportu, a naravno poglavito po pitanju zdravlja.

Amandman se ne prihvaća. Projekt Hrvatska pliva izdvojen je iz aktivnosti poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja. Sredstva za njegovu provedbu će se osigurati temeljem uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu. Osiguranjem sredstava od igara na sreću već su se značajno povećala sredstva za obuku neplivača te dodatna povećanja nisu potrebna.

Poštovani ja znam da ste vi ovdje upućeni, slobodan bi bio reći nije vas nitko ništa ni pitao nego su vas gurnuli u vatru da branite amandmane ovaj zašto ih prihvaćate, zašto ne prihvaćate i to razumijem. Međutim, ono što ne razumijem jest da onaj tko vam je rekao da će ovaj amandman odbacit je u biti u nekakvoj kategoriji, ne znam, nečega što je nemoguće, a to je jedan oblik samoubojstva iz zasjede. Dakle, imao naciju koja je pretila, imamo djecu koja uslijed neispravne ishrane jer škole kao takve, niti ministarstvo kao takvo ne nudi ovaj zdravu ishranu već neko polovno voće, ovaj dolaze u opasnost od pojavka razno raznih bolesti, između ostaloga i dijabetesa. S druge pak strane Zakon o odgoju i obrazovanju ovaj jasno definira da učenik unutar osnovnoškolskog obrazovanja treba proći obuku plivanja, što praksa definitivno nije. Tvrdim da više od 30% učenika osnovnih škola nakon završetka osnovne škole još uvijek plivat ne znaju, djelom zbog tog što nedostaje infrastrukture u smislu bazena koji istina jesu skupi za izgradnju i za održavanje.

206. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Predlagatelj ne navodi za koje aktivnosti unutar programa razvoj športa želi povećati rashode. Sredstva na programu razvoj športa dostatna su za provođenje svih planiranih aktivnosti unutar programa, te nije potrebno povećanje. Ministarstvo financija, Porezna uprava je i u svom prijedlogu proračuna za 2021.g. i projekcijama za 2022. i 2023.g. planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstvima kojima bi se osigurao nesmetan rad tijela. Smanjenjem rashoda onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih obaveza.

Dakle, odbili ste i ovaj amandman. Znači, od Prevlake do Iloka nema mjesta u Hrvatskoj za koji nismo dali amandman. Sve ste odbili. Evo ovdje ponovno Dubrovnik jedno od rijetkih turističkih središta u Hrvatskoj i jedan od rijetkih većih gradova koji nema atletsku stazu. Da sramota bude još veća, izgrađeno je 1/3 atletske staze, pa brojni dubrovački atletičari, sportaši, rekreativci, riskiraju ozljede zbog promjerne podloge. Ovaj trofejni dubrovački sport zaslužuje primjerene uvjete za rad, pa se stoga ovim amandmanom traži 1,5 milijuna kuna za završetak izgradnje atletske staze, ali ovdje nije odgovornost samo vlade nego gradonačelnika Frankovića, župana Nikole Dobroslavića i svih onih koji su odgovorni da grad koji ima takav proračun, županija koja ima ogromna sredstva, znači da nema izgrađenu atletsku stazu. Znači, nije samo vaša odgovornost koji odbijate ovaj amandman, nego i vaših dolje na lokalu u gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Pa maloprije je bio amandman, tražili smo 300.000 kuna za djecu s posebnim potrebama bez odgovarajuće roditeljske skrbi da mogu na ljetovanje otići. I to ste odbili. I to ste odbili. Niti jedan amandman. I nikoga ovdje u sabornici nema cijeli dan i kaže potpredsjednik Reiner da je to u redu, da on ne može nikoga, pa zovite predsjednika kluba Branku Bačića. Zovite ga da pozove ovdje 3 zastupnika barem da sjede. Nas iz oporbe kažete 8, ima nas samo u Klubu MOST-a 8 nego nam ne date sjedit. 207. amandman Kluba MOST-a nezavisnih lista koji je identičan 205. amandmanu Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Projekt Hrvatska pliva izdvojen je iz aktivnosti poticanja lokalnog sporta i športskih natjecanja, sredstva za njegovu provedbu će se osigurati temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodijele dijela prihoda od igara na sreću za 2021.g. Osiguravanjem sredstava od igara na sreću već su se značajno povećala sredstva za obuku neplivača, te dodatna povećanja nisu potrebna. Planirana sredstva na aktivnosti administracije i upravljanje Ministarstvo pravosuđa i uprave neophodna su za financiranje redovnog poslovanja ministarstva. Ne javlja? Ovaj smatrajući važnim ovu temu iz tog razloga smo zapravo i zatražili ovako dva slična amandmana. Dakle, sport općenito gledajući, posebice plivanje je izrazito važno za ne samo onako fizički razvoj, motorički razvoj djeteta nego s druge strane i za samu psihu, valjda je to ovaj jasno svima. Dakle, ne znam jeste li svjesni da odbijanjem ovog amandmana zabijate jedan oblik lijesa, jedan oblik čavla u lijes razvoju djece u onoj dobi koja je najosjetljivija i zapravo u onoj dobi koja ima najveće učinke za kasniji psihofizički razvoj. I da sramotno je što će u srijedu kad bude glasanje biti prepuna sabornica, a danas cijeli dan mislim da je bila samo Grozdana Perić, negdje sam štopao 4 minute i 29 sekundi. Dakle, sramotno je raspravljati o bilo čemu, a osim što je sramotno i jedan oblik iskazivanja i nepoštovanja pa čak ne prema nama, nismo toliko tašti da bismo uživali u tom da nas netko sluša koliko je nepošteno prema onim ljudima koji su nas ovdje poslali u cijeloj toj priči i onim ljudima koji ovu državu stvaraju i onim ljudima koji u taj proračun novac daju da bismo mi ovdje lagano u toplom, u suhome sjedili, ali eto nekako nismo u stanju ni to.

208. amandman zastupnika Mire Bulja koji je identičan 204. amandmanu. Amandman se ne prihvaća. S obzirom kako se radi o novoj aktivnosti u proračunu Ministarstva turizma i sporta planirana sredstva bit će dostatna za provođenje svih planiranih radnji na aktivnosti promocija sporta te nema potrebe za dodatnim povećanjima. Ministarstvo financija Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 2021. godinu te projekcijama za 2022. i 2023. planirala sredstva temeljem realno iskaznih potreba za sredstvima kojima bi se osigurao nesmetan rad tijela, smanjenje rashoda onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih obaveza.

Imamo problema od Dubrovnika do Savudrije do Vukovara, Iloka gdje brojni nogometni klubovi, poglavito, ne brojni klubovi sportski poglavito gdje djeca treniraju neće se moći održavati, a naravno na taj način neće se moći ni održati financijski. Stoga sam dao ovaj amandman. I kada govorimo o sportu onda gledam u Sinju bazen koji je bio prvi na ovome području pa i šire koji je olimpijskih dimenzija i dajem vam amandman da se natkrije taj baze s tim da ta djeca koja žive u Cetinskom kraju u Dugopolju pa čak i u Klisu vašeme državni tajniče, mogli bi doći da se ispuni ona obveza da svaki osnovnoškolac zna plivati, da se omogući djetetu da se koristi jel na ovaj način vi apsolutno ništa ne poduzimate. Predložili smo vam brojne amandmane da se zaštite sportska događanja koja su bitna jel vi ste preuzeli sport. Nije dovoljno samo HNS-u siditi u svečanim ložama, kažnjavati navijače, a oni nazdravljati sa najskupljim vinima, šampanjcima, alkoholnim pićima, a navijače kažnjavati. Još jednom, dajem vam amandmane da spasimo sport u ovoj korona krizi da se održe klubovi u svojim natjecanjima koliko je moguće, a prije svega zbog infrastrukture za našu djecu. 209. amandman zastupnika Bulja. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za financiranje i izgradnju novih i građevinskih zahvata na postojećim sportskim građevinama kao i opremanjem istih potrebnom opremom planirana su u prijedlogu državnog proračuna na kapitalnom projektu sufinanciranje izgradnje građevinskih zahvata na sportskoj infrastrukturi te se dodjeljuju putem javnog poziva namijenjenog jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Ministarstvo financija Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. planirala sredstva temeljem realno iskaznih potreba za sredstvima kojima bi se osigurao nesmetan rad tijela, smanjenje rashoda onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih obaveza. Evo pred praznom dvoranom i nema gospođe Juričev koja je bila i gradonačelnica Vodica, evo govorili smo o brojnim krajevima, ali jedini grad koji nema apsolutno nikakvu sportsku dvoranu je Vodice. Znate koliko ovdje je hvalospjeva opjevano od gospođe Juričev koja je bila prije nego što je saborska zastupnica gradonačelnica, pa evo ja sam dao amandman da se u prijedlog proračuna stavi stavka za izgradnju dvorane u Vodicama, da se poveća taj prihod da 15 milijuna kuna i da svaki grad u RH barem ima svoju dvoranu. Žalosti me kada pogledam kako odbijate ove amandmane u mome Sinju, pa sada u Vodicama, pa u drugim krajevima. Zbog čega to radite ne znam razlog, ali vidim gdje ste god upravljali da apsolutno ništa niste napravili osim te gradonačelnike što ste nagradili da side u saborskim klupama. Lako ste se i s tim nagradili, nego oni sada ovdje nisu kada se raspravlja o njihovim krajevima. Bivša gradonačelnica Vodica nije ovdje, ona je saborska zastupnica i nitko iz te izborne jedinice odakle ja dolazim, a to je najveća izborna jedinica, to je pola Splitsko-dalmatinske, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska županija nikoga nema u sabornici od većine. Nema gospođe Šiprage iz SDSS-a, nema je, jauče tu, kuka, cvili, a onda dožupanica ona je kriva za sve ovo što nema dvorana, što nemamo bolnice što je sve uništeno. Ona, koalicijski partner SDSS-a i doli vladara Duića i Pauka koji su uništili sve. Tako i u mojoj županiji Sanader i Boban su uništili sve doli, sve, a poglavito po pitanju evo vidite sporta, a uglavnom osnivači tih sportskih dvorana su županije. Amandman se ne prihvaća. Navedena sredstva su dostatna za aktivnosti koje su planirane na aktivnosti poticaj za povećanje sigurnosti turista HGSS te nema potrebe za povećanjem. Državni inspektorat je u svom prijedlogu proračuna za 2012. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. planirao sredstva temeljem realno iskaznih potreba kako bi se osigurao nesmetan rad inspektorata. Smanjenjem sredstava onemogućilo bi se redovito izvršavanje preuzetih ugovorenih obaveza i redovno poslovanje te se iz istog razloga predlaže odbijanje amandmana. Značaj turizma je sigurnost, kad promoviramo sigurnost kroz Hrvatsku gorsku službu, onda time pozivamo turiste da sigurno mogu doći, ne samo na naš Jadran nego i na planinska područja međutim, ovim odbijanjem amandmana vi ne držite do Hrvatske gorske službe, naravno da tu ljudi neće reći javno i glasno, ali ja znam da je to tako. Tu ljudi koji spašavaju živote ljudi u vrlo teškim, nepristupačnim predjelima, poglavito dinarskog područja, Biokova, Zabiokovlja, Velebita i tog područja, apsolutno vas to ne brige. Vama je bitno da ste vi došli dolje od Klisa, da ste se ukravatili, da ste imenovani, pod ovim svjetlima to što ste rekli, odbijete sve amandmane, ali to nije dobro. Hrvatska gorska služba puno više zaslužuje.

I brojne živote su spasili i time su poslali poruku turistima u drugim državama odakle dolaze da je Hrvatska sigurna. Na ovaj način vi ste izrugivate s ljudima koji riskiraju svoje živote, koji bi trebali popraviti svoju opremu, imati najkvalitetniju, najbolju, najsigurniju opremu u bilo kojoj ugrozi i intervenciji na područjima gdje se ne može pristupiti.

Ovim putem im hvala, a vama kolegice zastupnici da podržite, a ovi koji ovdje nisu neka ih je sram. Tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo turizma i sporta ne prihvaća predloženi amandman iz razloga što se navedeni projekt provodi u suradnji s više partnera koji u provedbi sudjeluju s prethodno planiranim materijalnim i tehničkim sredstvima. Navedeni iznos dovoljan za provedbu navedenog projekta. Na poziciji administracija i upravljanje, skupina rashoda 323, rashodi za usluge, planirana su sredstva za telekomunikacijske i komunalne usluge, usluge čišćenja, udjele u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza, direkcije za korištenje službenih zrakoplova te sredstava za radove na održavanju zgrade Banskih dvora odnosno sredstava za nužne troškove za nesmetan rad tijela. Pa više puta smo čuli i svaki puta kada se radi o prevenciji sportom ili prevenciji općenito da su sredstva koja su osigurana dovoljna, da je više, da se provodi u suradnji sa više institucija ili ministarstava, itd., itd. Međutim, ono što je znakovito je da se nije prihvatilo niti jedno povećanje. Prema tome, još ću jedanput ponoviti zadnji put. Jedna kuna uložena u prevenciju, 5 kuna je ušteđeno u sanaciju. Mislim da, a većinu sam točke našao kroz koje se financiraju ovi ili slični srodni programi da bi došli na kraju do nekog iznosa od 6 milijuna kuna, ako je to sve, znači u Hrvatskoj što se ulaže u ovakve projekte, to je više nego nedovoljno.

Sada ćemo preći na Ministarstvo zdravstva.

Amandman se ne prihvaća budući je hitna pomoć ... [[Govornik se ne razumije.]] zdravstvena ustanova u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Dužnost je osnivača da osigura primjerene standarde pružanja javne usluge. Evo, ovo je još jedan amandman iz najturističkije hrvatske regije, Istre, konkretno iz grada Poreča gdje je potrebno dodatno financiranje hitne pomoći kao rezultat održavanja standarda kojeg moramo imati zbog povećanja broja stanovnika, ali i zbog turističkih rezultata koji se postižu iz godine u godinu.

Tražimo glasanje. 213. amandman, Kluba zastupnika IDS-a. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana.

Hvala i ispričavam se, pod maskama ste mi jako slični kolega Lerotić i kolegi Troskotu, a i sjedite na drugom mjestu pa sam se zabunio. Ispričavam se. 214. amandman, Kluba zastupnika IDS-a.

Ovo je još jedan od amandmana iz grada Poreča.

Amandman se ne prihvaća. Kako se navedena ispostava Istarskih domova zdravlja Pazin ne nalazi na potpomognutom području i ne radi se o potrebi saniranja posljedica prouzrokovanih elementarnom nepogodom odnosno drugom katastrofom očekuje se da županije sukladno zakonskim obvezama može osigurati tražena sredstva za Istarske domove zdravlja, Ispostavu Pazin. Zahvaljujem, tražim glasanje i po ovom amandmanu. Sredstva namijenjena u proračunima jedinica lokalne samouprave nažalost nisu dovoljna za dovršenje projekta te je za osiguranje potrebno ulaganje nužno još 15 miliona kuna. Iz tog razloga se tražila pomoć od države kao partnera u ovom projektu.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ova Vlada nažalost umjesto da ponudi jedan reformski proračun i da pristupi na način da se rješavaju problemi jer stalno slušamo premijera kako obećaje suradnju između lokalnog i državnog nivoa. Odgovor se svodi na to da je to županija osnivač i slikajte se. 2000. kad ste kao država prebacili onda bi to bila to funkcionalna decentralizacija ali nažalost fiskalne decentralizacije do danas je nismo doživjeli i ovo je jedan primjer gdje tražimo za Dom zdravlja Lino Peršić koji je bio jedan od najboljih domova zdravlja, a svi znamo da zdravstvo je upravo kreće, ako želimo kvalitetno od primarne zdravstvene zaštite. I u ovom slučaju je lokalna samouprava zajedno sa Istarskom županijom uložila u dogradnju stacionara, obnovila i rekonstruirala kompletan odjel za dijalizu, sufinanciramo Hitnu pomoć jer promjenama zakona ste nam htjeli ukinuti timove hitne medicinske pomoći sa sufinanciranjem lokalne samouprave, okolnih općina i grada ta hitna pomoć danas funkcionira. Obečajete da ćete sve javne zgrade obnoviti, energetski obnoviti pogotovo sa novcima EU i to je isto jedna od zgrada koja spada u tu skupinu. Međutim, nema sluha od strane države da se upravo za ovakve projekte gdje i lokalna zajednica zajedno sa županijom pripremi i svu tehničku dokumentaciju, tražimo sufinanciranje ali je najlakše sve odbiti, a proračun državni neka i dalje raste, a mi na lokalu slikajte se kako želite i pomoć upravo onim najpotrebitijima izostaje. Zato isto tražim glasanje za i ovaj amandman. Amandman se ne prihvaća. Sredstva na ovoj proračunskoj poziciji planiraju se za hitnu nabavu lijekova koji se pojave na tržištu, a još nisu uvršteni na listu HZZO-a budući da se radi isključivo o privremenom financiranju nabave lijeka za razdoblje od pojave na tržištu do njegovog uvrštenja na listu HZZO-a. Prema procijenjenom trogodišnjem planu nije potrebno osigurati povećanje financijskih sredstava. Koliko vidim nema nikoga iz kluba pa ćemo morati o tome glasovati. 218. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje osnivače na osiguranje sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i …/nerazumljivo/… zdravstvene službe za zdravstvene ustanove čiji su osnivači. U ime kluba poštovani zastupnik Grmoja. Dakle, ovo je stvarno više žalosno, deprimirajuće, cijeli dan ovdje Klub MOST-a odgovorno radi svoj posao. Pripremali smo 150 amandmana to je trebalo pripremiti, napisati, izvući koliko koji projekt znači vrijedi, obrazložit ga i svaki naš amandman znači od Prevlake do Iloka sve ste odbili. Ovo je amandman znači za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, u državnom proračunu tražimo 80 milijuna kuna za dovršetak radova na Općoj bolnici u Bjelovaru čime bi se poboljšala razina zdravstvene usluge u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i to odbijate. Niti jedan amandman niste bili u stanju prihvatiti, niti jedan, bio on znači većeg financijskog obima, bio on manji kao što je bio onaj 300.000 kuna gdje smo tražili za djecu s posebnim potrebama bez roditeljske skrbi. Svaki amandman ste odbili i nikoga ovdje cijeli dan u sabornici nema. I potpredsjedniku Reineru nije neugodno zbog toga da ni jednog zastupnika HDZ-a ovdje dok uporno odbijate amandmane koji idu u korist naših građana. Pa kako se ponašate, pa kako se ponašate potpredsjedniče Reiner? Vas neću kriviti jer vi ste tu došli reći da je Vlada odbila amandman, vi s tim nemate ništa, ali potpredsjednik Reiner kao utjecajan u HDZ-u da ne može nekoga nazvati da ovdje netko dođe od zastupnika HDZ-a dok odbijaju naše amandmane, to je neoprostivo. Kolega Grmoja vi nemate prava sa mnom diskutirati, predbacivati mi ili bilo šta govoriti, ja vam zato dajem opomenu. … [[Upadica: Ne razumije se.]] Pročitajte si Poslovnik pa ćete vidjeti zašto. 219. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju definiraju se prava, način financiranja, te obveze ugovornih subjekata Ministarstva zdravstva, nema zakonsku mogućnost unutar svog financijskog proračuna planirati dodatke na plaće u sustavu zdravstva izuzev plaća zaposlenika Ministarstva zdravstva. U ime kluba zastupnika zastupnik Bulj. Veliki stručni doprinos, posebice u ovim uvjetima nestašice, improvizacije, te osobni doprinos zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji je svojom požrtvovnošću i moram kazati da u ovoj korona krizi za vrijeme covida se bore za pacijente u svim bolnicama u RH. Tako da mi nije jasno kako vi možete doći iz ministarstva kao liječnik i reći nema mjesta da se rade povećanje plaća za naše djelatnike. Amandman je u 200, zdravstvene djelatnike, 200 milijona kuna. To pokaziva da je ova odgovornost vaše odluke i vašega stožera koja je inače dovela do ove korona krize na način i model kako vidimo da je i nepovjerenje građana. Još jednom pozivam vas da dodatak na plaće svim zdravstvenim djelatnicima da glasate za to, da prihvatite jel ovo šta se događa u RH je palo sve na zdravstvene djelatnike. I još jednom izražavam svoje ogromno nezadovoljstvo tj. vaš klasični citat „ne prihvaćam amandman“ pred praznom arenom demokracije u RH na koju se teško izborilo za demokraciju, da ste poslovnički omogućili da nema saborskih zastupnika tako da se ne zna tko će za koji amandman glasati, ali pozivam sve skupa, ova, ovo, ovaj dodatak zdravstvenim djelatnicima, covid dodatak od 200 milijona kuna zdravstvenim djelatnicima i nezdravstvenim djelatnicima u zdravstvenom sustavu je minimum onoga što ste im morali vi u Ministarstvu zdravstva omogućit, inače vidim da niste Ministarstvo zdravstva nego Ministarstvo ne zdravstva. Stoga tražim glasovanje. 220. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. U prijedlogu državnog proračuna za 2021.g. s projekcijama za '22. i '23. za KBC Split ukupno je osigurano 188 milijuna kuna investicija u građevinu i u opremu, pri čemu samo sredstva iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezija iznose 146 milijuna kuna, u što je uključena i nabava dijagnostičkih uređaja. Stoga se zahtjev za dodatnim sredstvima u iznosu od 10 milijuna kuna u vidu amandmana ne prihvaća. U ime kluba zastupnika zastupnik Bulj, izvolite.

Naime, svjedoci smo da u splitskom bazenu živi 500.000 ljudi i da tom dijelu pripada i veliki dio ljudi iz Hercegovine.

Zašto?

Tražim glasanje. 221. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

Stoga se predlaženo povećanje proračunskih sredstava u iznosu 3 milijuna kuna bez da je poznata ukupna vrijednost investicije, opseg investicije, kao i modeli nabave i financiranja navedenog projekta ne može prihvatiti. U ime kluba zastupnika poštovani zastupnik Bulj.

Znači, vi protiv toga ste u startu, a za izbore kad doli krstarite po Jadranu da bi čapali glasove od tih ljudi koji su vam isključivo i samo birački potencijal. I sramite se zbog ovoga ovdje da nema niko iz Splita.

I zato ste mijenjali potpredsjedniče Hrvatskoga sabora vi Poslovnik u prošlom mandatu da saborski zastupnici ne budu tu i da narod sluša kada mi kažemo kako ćete glasati zbog toga je mijenjan Poslovnik kolegice i kolege.

222. amandman zastupnika Bulja. Amandman se ne prihvaća. Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin 2017. godine potpisala je ugovor o funkcionalnoj integraciji sa Općom bolnicom Šibensko-kninske županije. Daljnji razvoj Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin uskladit će se sa ciljevima funkcionalne integracije. U ime kluba poštovani zastupnik Bulj, zapravo u ime predlagača. Hvala lijepo. Ovaj amandman sam dao za Kliničku bolnicu tj. za Opću bolnicu i veteransku „Hrvatski ponos“ 5 milijuna kuna tražim ove godine. Tražio sam tako i prošle godine i vi nikako da to odobrite.

I samo se naslikavate za „Oluju“ i mašete zastavicama lažno obmanjujući taj narod na tom području. Tamo se liječe građani i veterani Domovinskog rata. Imaju bazene da bi fizikalne terapije i vi nećete da omogućite iz godine u godinu. Prebacujete na županiju, pa tko je u županiji? Pauk, Dujić tko je kriv za ovo? Pa vi vrijeđate veterane. Vrijeđate ljude koji žive tu, bez obzira svi koji žive Hrvate, ljude nacionalne manjine koji žive u Kninu. Jedina bolnica na području Dalmatinske zagore u hrvatskom Gradu Kninu koji se zove „Hrvatski ponos“ Opća i veteranska bolnica. Dižete ruke od tih ljudi, zato je taj grad koji je bio najmlađi grad donedavno sada više nema uopće mladih ljudi. Svi iseljavaju iz Grada Knina. Stidite se ako ne prihvatite ovaj amandman. Tražim glasanje. 223. amandman zastupnika Bulja. Amandman se ne prihvaća. Navedeni iznos sredstava dostatan je za provedbu aktivnosti koja se odnosi na istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda.

Vlada se obavezala višestrukoj kvaliteti zdravstvenih usluga i pristup kvalitetnijoj zaštiti na primarnoj razini. Prije svega u područjima deprimiranim područjima i poboljšanju uvjeta za rad liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima. U ruralnim područjima kroz ulaganja u medicinsko-tehničku opremu za djelatnost na primarnoj razini. No, vi apsolutno ništa ne poduzimate.

Svjedoci smo učestalog zatvaranja jednog laboratorija ili kada zapuše malo jugo i bura na Hvaru što uznemiruje sve stanovnike jer jednostavno oni da bi izvršili pregled krvi moraju slati to brodovima u Split ili iz Makarske moraju slati u Kaštela. Stotine kilometara je Makarska turističko mjesto prepoznatljivo mjesto, nema svoj laboratorij. Slijedom toga predložio sam 4 milijuna kuna da se osiguraju dva laboratorija na području Splitsko-dalmatinske županije u domovima zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i u ispostavama jer od kada je Splitsko-dalmatinska županija preuzela domove zdravlja, … [[ne razumije se]] ih 13 u jedinstveni dom zdravlja zdravstvene usluge doslovno ne postoje. Hej ljudi, u Makarskoj ljudi vade krv i šalje im se i druge nalaze u Kaštela. Iz Hvara kada zapuše jugo ne mogu brodovi ići prema Splitu ne mogu se pregledati, dobiti nazal. Amandman se ne prihvaća. Opća bolnica Zadar je akutna županijska bolnica koja je obuhvaćena nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj stoga će se provedba daljnjih investicija uskladiti sa navedenim planskim dokumentom te se navedeni amandman ne prihvaća.

Smatram da je nužno osigurati za zadarsku neonatologiju ovaj novac, ovaj iznos kako bi se smanjila preopterećenost prije svega splitske bolnice koje gravitiraju inače 4 županije kao s ciljem da rodilje s područja Zadarske županije nisu prisiljene … [[ne razumije se]] stotine kilometara u Split ili Zagreb. I to je što Dalmacija minimalno zaslužuje. Dalmacija ima milijun stanovnika. Vas nije briga za tim dijelom. Nije vas briga ni za Likom, ne osjećate uopće potrebu, potres je napravio velike štete u Zagrebu, ali veće ste vi štete i veća ste vi ugroza prema ovoj dvije trećine Hrvatske, prema mojoj Dalmaciji i Lici, pa ne prihvaćate sasvim razuman amandman da žene trudnice ne idu stotine kilometara i da ne stvaraju pritiske na druge bolnice i to Zadar grad na središtu Jadrana.

Stoga tražim glasanje, sramotno, sramotno prema Dalmaciji, Lici i tome dijelu RH. Amandman se ne prihvaća.

Ovim amandmanom tražimo sredstva za Hitnu helikoptersku medicinsku pomoć koja bi bila nezavisna koja bi koristila male strogo namjenske helikoptere koji se mogu spustiti što bliže unesrećenoga 24 sata 365 dana u godini. 22.000 umrlih imamo od kardiovaskularnih bolesti, znači moždanog udara, srčanog udara, skoro 300 poginulih u prometu, oko 3.000 stradalih, zlatni sat je ono što bi se na ovaj način postiglo i znamo da tim brzim transportom u bolnicu je veći postotak i preživljavanja unesrećenih i da je puno jeftinije liječenje koje košta zdravstveni sustav ukoliko unesrećeni dođu u tom zlatnom satu. 63,5 milijuna kuna bi koštala ovakva hitna helikopterska medicinska pomoć koja bi trebala imati najmanje pet helikoptera strogo namjenskih za ovaj posao. Prisjetimo se da je prije neku godinu Vlada utrošila preko 60 milijuna kuna za mobitele, znači jednogodišnji mobiteli su skoro hitna helikopterska medicinska pomoć. Tužno je da Hrvatska nakon 30 godina postojanja još do danas nije razvila ovakav način hitne medicinske pomoći. Znamo da u Njemačkoj jedan autoklub ADAC ima svoju hitnu helikoptersku medicinsku pomoć, ali naša država nažalost nije spremna odvojiti 63 milijuna kuna za ovakav vid pomoći koji bi mnogim našim građanima spasio život čije bi liječenje bilo kvalitetnije, kraće bi trajalo i imali bismo zbog turističke sezone i specifičnih potreba RH sigurnu hitnu helikoptersku medicinsku pomoć [[Upadica Reiner: Tražite glasanje?]] Hvala. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Ministarstvo zdravstva nema zakonsku mogućnost unutar svog financijskog plana planirati dodatke na plaće u sustavu zdravstva izuzev plaća zaposlenika ministarstva. Pa ne čudi me da ministarstvo nije bilo možda voljno naći neki drugi način, budući da je donedavni ministar zdravstva smatrao da jedan svećenik vrijedi više od 20 liječnika, pa evo nadam se da u našim bolnicama nam neće trebati sutra, prekosutra 20 svećenika budući da su nam iznureni kapaciteti u zdravstvu, posebice medicinski djelatnici i liječnici i minimuma ovdje je već bilo pokušaja je pokazati da i mi brinemo za one koji brinu o nama i pronaći neku mogućnost da im se i nadoknade već sad sati koji im nisu plaćeni. A dodatno ako pogledate odakle bi se sredstva mogla prenamijeniti, dakle kako nikome nije palo na pamet da u tri ministarstva uključujući i Ministarstvo zdravstva imamo nešto što se zove duhovna skrb, da su ti svećenici za razliku od liječnika koji nisu plaćeni ni za svoj posao, plaćeni dvostruko jer su oni plaćeni prema Vatikanskim sporazumima, a onda i Ministarstvo zdravstva, a to bi im trebao biti poziv kao što je nekada bio da odlaze bolesnicima. Mislimo da je doista je vrijeme da bar nešto od amandmana koje oporba predlaže da se i usvoje. Tražimo dakako glasanje. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za potporu pružanja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite dostatna su za provedbu navedene potpore. Evo moram reći da mi je baš drago da je amandman došao na red jer cilj je uzeti jednoj potpunoj nepotrebnoj aktivnosti i dati onima kojima je potrebno imigrantima, ali bez potrebe da i migrant potvrdi svoju vjeroispovijest što je sadržaj jednog od rijetko prihvaćenih amandmana onog Marijane Petir koji je za progonjene i izbjegle, čak im je dala 1,5 milijuna kuna, ali samo za one koji su Kršćani. Taj mi se amandman ne čini baš pretjerano baš kršćanski. A što se tiče onog gdje bismo uzeli iz Radničke fronte uzeli bismo novce jer smatramo da u doba pandemije korona virusom kada se smanjuju neka sredstva za neke od ključnih djelatnosti koje osiguravaju temeljne potrebe nekim društvenim skupinama, smatramo nedopustivim da se uvode nove stavke proračuna koje isključivo služe povijesnom revizionizmu. Dakle, ovaj stavak proračuna se odnosi na uvođenje skroz nove stavke u proračun, obilježavanja sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima što u praksi u nas predstavlja pokušaj da se radnički antifašistički pokret izjednače sa fašističkim i nacističkim režimom. Pri tom se komunizam uglavnom izrijekom osuđuje dok drugi totalitarizmi i autoritarni režimi zapravo nacizam i fašizam služe isključivo kao kulisa u službi izjednačavanja ovih ideja. Ovo se ogleda i u obilježavanju posljednjeg recimo Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji se dogodio prije nekoliko mjeseci. Povodom toga je dana predstavnik Vlade Andrej Plenković odao počast žrtvama komunističkog režima na Golom otoku pritom izrijekom spomenuvši komunizam samo kao jedan od totalitarnih sustava koji je obilježio povijest 20.-tog stoljeća, ali i Hrvatske i hrvatskog naroda. Dakle, potpuno nepotrebna stavka izjednačavanje socijalističke ideje s fašističkim i nacističkim što uopće ne stoji [[Upadica: Tražite glasovanje?]] tražit ćemo naravno glasovanje.

Dakle, Dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima i obilježava se i vi ste trebali kao potpredsjednik Hrvatskog sabora reagirati na temelju Europske deklaracije sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, obilježava se uz sjećanje na pakt koji je sklopljen između Sovjetskog Saveza i nacističke Njemačke znači Ribbentrop-Molotov.

Ovaj jer ovaj Hrvatski sabor vrlo jasno se prema tome svemu odredio. Prema tome, nije povreda Poslovnika što netko misli drugačije, a ovaj ja vas molim nemojmo ići sad sa povredama Poslovnika ponovo. Ne ja vam dam, ja ću vam dati naravno riječ kad ste tražili povredu Poslovnika, a isto tako vam mogu dati opomenu ako smatram da zlorabite tu instituciju. Izvolite. Povreda Poslovnika Članka 238. opet je izneseno niz neistina, znači kada se pozivate na rezoluciju Europskog parlamenta onda biste morali pritom znati da ta rezolucija Europskog parlamenta se odnosi na staljinističke totalitarizme i da ni po čemu znači se ne odnosi na jugoslavenski socijalizam niti na doba dakle, niti na prostor o kojem vi govorite kada govorite o obilježavanju tih totalitarnih, autoritarnih sustava.

Ja vas lijepo molim da to ne činite. Skrećem vam na to pozornost.

Naime, radi se o amandmanu kojim bi se sa stavke Porezne uprave prebacilo milijun kuna na stavku službe podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela. Smatramo da amandman ne treba prihvati iz razloga što je na stavci podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela planirano upravo onoliko sredstava koliko je potrebno za ostvarivanje njihovih zakonskih obveza. S druge strane [[Upadica: U ime kluba zastupnika, a pardon, oprostite.]] Ministarstvo financija je za Poreznu upravu planiralo sredstva u potrebnom iznosu i prebacivanjem sa stavke Porezne uprave na stavku žrtava i svjedoka bi se dovele u pitanje funkcije Porezne uprave. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner, državni tajniče, prvo moram hrvatskoj javnosti uistinu izraziti veliku tugu, ja znam da je možda naporno doći u 8 i 30 u ovaj časni dom i cijeli dan ovdje govoriti sve ono što treba govoriti i boriti se za sve ono za što se treba boriti, ali žalosno je da cijeli dan nema ni jednog jedinog saborskog zastupnika HDZ-a vladajuće koalicije, da je ovdje jedna kolegica iz Domovinskog pokreta, kolege iz zeleno-lijeve koalicije, iz zeleno-lijevog bloka su isto tu cijeli dan i jedan kolega iz SDP-a i žalosno je da mi ovako raspravljamo o toliko važnoj temi proračuna i o toliko važnim temama u kojima mi bi trebali govoriti, a hrvatska javnost bi nas trebala čuti. Ne čudi me da ste odbili ovaj amandman ako znamo da indeks percepcije iz 2019. pokazao da Hrvatska zaostaje u borbi protiv korupcije. Nas je jedna Grčka pretekla. Osim nas lošije su Rumunjska, Mađarska i Bugarska. I sada kad bismo trebali razvijati i jačati civilno društvo, sada kada bismo trebali potaknuti financiranje organizacija civilnog društva uključenih u program mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, sada kada bismo trebali pomoći žrtvama i svjedocima, iskazati im emocionalnu, praktičnu podršku, tehničku, praktične informacije te informacije o pravima nema novca za te ljude, nema novca za te građane.

229. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Sredstva na aktivnosti besplatne pravne pomoći planirana su na temelju plana aktivnosti za 2021. godinu te su dostatna za njegovo ostvarenje. S druge strane, prebacivanjem sredstava sa stavke porezne uprave doveli bi se u pitanje funkcioniranje i rad porezne uprave. Hvala predsjedavajući, pa evo ja isto sam, ponovno ću izraziti nezadovoljstvo od jutros od 8,10, cijeli dan smo tu, nastojimo zaraditi i odraditi i reći, na kraju krajeva i boriti se za one koji su nas ovdje poslali, a s druge pak strane, lijeva strana cijeli dan prazna, desna poluprazna iz mog kuta gledanja, s vaše strane obratno.

Glede amandmana, prošle godine ova stavka u proračunu RH iznosila je, čini mi se negdje oko 3 milijuna i 700 tisuća kuna. Dakle, ni približno dostatan i dovoljna brojka kojom bi se zapravo mogla pružiti kvalitetna pravna pomoć svim ljudima koji nisu zaposleni, svim ljudima koji su na minimalcu i da ne nabrajam, u biti, otprilike oko 60% Hrvatske. Dakle Hrvatska je prestala biti zemlja istih mogućnosti za sve, pravosuđe i obrana istog, zapravo je već odavno ostala u rukama bogatih.

Amandman 230, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Amandman se ne prihvaća. U okviru aktivnosti nacionalni i preventivni mehanizam planirana su sredstva za redovite obilaske i praćenje tijela i ustanova te jačanje zaštite ljudskih prava osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te su planirana sredstva dostatna za obavljanje svih planiranih poslova. U ime kluba, poštovani zastupnik Grmoja. Hvala. sramotno je da visoki dužnosnici ovog Sabora, da visoki dužnosnici HDZ-a ne reagiraju na ovu sramotu ovdje kojom možemo svjedočiti da niti jednog zastupnika HDZ-a nema dok se raspravlja o amandmanima na proračun. Ovo je dosad neviđena sramota i da stvar bude gora, vi ste odbili kao predstavnici Vlade, evo i vi sada ovaj amandman koji ide u smjeru zaštite, znači prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača. Što se događa u Hrvatskoj s onima koji prijave neku korupciju ili koruptivno djelo? Obično oni nastradaju, a ne oni koji su prijavljeni. Svjedočili smo takvim slučajevima i sada kada tražimo da osigurate dodatna sredstva da bi ljudi koji se odvaže prijaviti nekakvu nepravilnost, imali primjerenu zaštitu i dostupnu uslugu, od tijela kojima je ta dužnost povjerena zakonom, vi i takve amandmane odbijate. Sve ste danas ovdje odbili bez ikakvog srama, valjda zato se nisu pojavili predstavnici vladajuće većine jer ih je možda sram što ste odbili ovdje preko 150 naših amandmana i 300 amandmana oporbe. Je li možda zato ovdje nikoga nema? Ovo je sramotno da jedan amandman koji ide u smjeru zaštite prijavitelja nepravilnosti, zviždača, da takve amandmane odbijate. Prelazimo na pravobranitelja za djecu, amandman 231, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Financijski plan pravobranitelja za djecu u 2021. g. u odnosu na postojeći plan za 2020. g. veći je za 8,1% Navedena proračunska sredstva osiguravaju nesmetano financiranje redovnog programa zaštite, praćenja i promicanje prava djece te nema potrebe za osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava. Dakle i pravobraniteljica za djecu u svojim izvješćima, ali i u obraćanjima na odboru na kojem je bila i kolegica Borić upozoravala je na nedostatak sredstava, posebno onih sredstava koji bi bili sada specifično namijenjeni pomoći djeci i njihovim roditeljima u nošenju sa problemima izazvanim Covid krizom. Kao što znate, mnogi stručnjaci i medicinsko osoblje upozorava na posljedice za mentalno zdravlje djece i mladih zbog situacije u kojoj jesmo i upravo iz tog razloga očekuje se, naravno i povećanje određenih negativnih incidentnih situacija u smislu i vršnjačkog nasilja, itd., u kojem zapravo je pravobraniteljica za djecu je jedna od rijetkih institucija koja može i ima nekakve alate za reakciju. Pa s obzirom na to da ste nam odbili čak i amandman kojim smo željeli poboljšati položaj zapravo škola i ustanova za obrazovanje u borbi protiv vršnjačkog nasilja, molili bi vas da barem evo, razmislite da ovim amandmanom nadoknadite taj minus. Dakle, svi amandmani koje smo veliki dio amandmana koje smo imali, bili su usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece i smanjenje negativnog utjecaja siromaštva na djecu. Vi ste ih sve redom odbili i to na način da nitko od zastupnika HDZ-a ovdje nije sjedio i nije se mogao ni crveniti na to što ova Vlada, njihova Vlada odbija jer ovo naša Vlada nikada ne bi odbila. Da, tražimo da se glasa. Idemo na pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, amandman 232, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Financijski plan pravobraniteljice za ravnopravnost spolova smanjen je u 2021. u odnosu na 2020. samo zbog smanjenja planiranih sredstava pomoći EU.

Planirana sredstva dostatna su za obavljanje svih planiranih poslova. Oprostite, malo sam od svih amandmana, samo su se 4 odnosila na ravnopravnost spolova, i to 2 vezana uz žrtve nasilja, a evo i ovdje Pravobraniteljstvo je, niste točno izvijestili. Naime, smanjena su sredstva budući da je to rijetko Pravobraniteljstvo koje samo različitim projektima i priskrbilo sredstva za sebe, dakle nisu vraćeni ni na početnu poziciju, nego upravo jer su projekti završili, pa naravno, više im se ne treba dodati, više ne trebaju nove osobe u Uredu. Ono što smatramo da je više nego nepristojno da sva pravobraniteljstva, vidjet ćemo to i kod sljedećega, da su im sredstva ustvari smanjena. Da ovom, ovoj Vladi ne odgovaraju pravobraniteljstva, institucije koje rade samostalno, institucije koje bi trebale braniti ljudska prava ili zagovarati one najobespravljenije, tako da, meni kao i kolegama je jako žao da ovdje nisu i druge kolege. Koju poruku šaljete? Neki su kolege tu iskusniji i u pisanju amandmana, neki od novaka su si dali trud da unaprijede ovaj proračun, da su vaši kolege bili ovdje, možda bi nešto od nas i naučili. Možda bi za sljedeći proračun oni pripremili ovakve amandmane i popravili vaš proračun pa mi ne bismo trebali pisati tolike amandmane. Mogli su možda učiti i to bi bilo vrlo dobro i za njih.

Amandman se ne prihvaća. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom planira osnivanje i pokretanje rada u Područnom uredu Rijeka tijekom 2021. g., a radi osiguravanja dostupnosti i pružanja kvalitetnije usluge osobama s invaliditetom za područja Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. Za navedeno su osigurana potrebna sredstva i sastavni su dio prijedloga proračuna za 2021. g. Stoga nema potrebe za osiguranjem dodatnih financijskih sredstava. Evo reći ću na kraju da s obzirom da je ovo naš zadnji amandman, da je naravno, vaš odgovor očekivan, ali vi niste kao mi imali prilike ovdje slušati vrlo potresno izlaganja izvještaja pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kada je govorila o zakidanju prava osoba s invaliditetom, a posebno njihovom teškom položaju sada u vrijeme Covid krize i vi kažete, u narednoj godini kada će trebati i dalje sanirati posljedice te krize, povećanje za tu stavku ne želite odobriti. Ali, reći ću sada i na kraju, što je to sve što je HDZ odbio? Odbili ste uvesti napokon besplatne obroke za djecu. Odbili ste uvesti vezivanje školske prehrane uz zelenu javnu nabavu i otvaranje tržišta za lokalne OPG-ove. Odbili ste kulturu ostaviti barem na razini na koje je bila 2019. g., da ne govorimo o povećanjima. Odbili ste sva ulaganja u djecu i obrazovni sustav. Odbili ste ponovno uvesti građanski odgoj i obrazovanje kao predmet koji nije međupredmetni, nego kao zaseban predmet koji bi im omogućio stjecanje građanskih i demokratskih kompetencija za našu djecu, s ponosom to isto pišete da ćete učiniti ili da ste već učinili u svojim strateškim dokumentima koje šaljete u Bruxelles. Odbili ste i povećati sredstva namijenjena za obnovu grada Zagreba. Ono, dio sredstava koji ste namijenili za obnovu privatnog stambenog fonda je na razini 100 stambenih jedinica. Ako ćemo takvim tempom obnavljati grad Zagreb, izračunali smo, obnoviti ćemo ga točno za 200 godina, samo svi ovdje se nadamo, za 200 godina da HDZ-a neće biti i da ga povijest isto tako neće ni spominjati, barem ne u pozitivnom kontekstu. Hvala. I da naravno, ostajemo pri amandmanu i tražimo da se glasa.

Izvolite. Prvi amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu nove kanalizacijske mreže na otoku Rabu. U tijeku je priprema EU projekta za aglomeraciju Rab-Supetarska Draga-Lopar, ukupno procijenjene vrijednosti od okvirno 470 milijuna kuna koja obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže duljine 75 kilometara sa 23 crpne stanice, 3 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i predviđena je izgradnja i rekonstrukcija 45 km vodoopskrbnih cjevovoda uključujući i novi vodoopskrbni transportni cjevovod kopno-Sitnica-otok Rab dužine 2,2 km. Poštovani potpredsjedniče HS-a, g. Reiner, poštovana državna tajnice. Moram ponovno reći hrvatskoj javnosti. Užasno sam rezigniran, razočaran i žalostan i sve to u jednom, da ovako prevažnoj temi proračuna, o temi gdje trebamo brinuti se o hrvatskom narodu i o svemu onom najboljem za naš narod, cijeli dan do sada niti jednog jedinog zastupnika nema HDZ-a, evo, ostao je jedan kolega iz SDP-a, kolega Grmoja je morao skočiti na toalet i evo, tu je kolega Kujundžić i Miro Bulj samnom u sabornici. To je jako žalosno, to je neodgovorno i to nije dobra poruka koja se šalje hrvatskoj javnosti. Otok Rab je jedan od turističkih najfrekventnijih otoka. Međutim i dalje bez riješene osnovne infrastrukture koja bi turizam činila dugoročno održivim. U turističkoj sezoni taj se broj utrostruči. Pritisak na komunalnu infrastrukturu je golem i prijeko potrebna su ulaganja. Nema realizacije. Izrađuju se elaborati, podnose se izvještaji komunalnog društva, a situacija i je sve teža. Stanovnici Raba više ne znaju što učiniti. Zar trebaju krenuti u prosvjede, sve zablokirati? Vodovodne cijevi su dotrajali. Gubici vode u vodovodnom sustavu kreću se oko 35%, a preko 60% otoka nije pokriveno kanalizacijskom mrežom unatoč golemom pritisku novogradnje. Svake godine na otoku nikne nekoliko desetaka novih zgrada. Novi kao i već postojeći objekti nemaju mogućnost priključenja na kanalizacijsku mrežu koja je skromno rasprostranjena glavnim vodovima.

Ne mogu utjecati ni na to da evo postoje samo od 75 oporbenih zastupnika samo vas 4. sjedi u dvorani ni na to ne mogu utjecati. Prema tome, to su činjenice. Idemo na sljedeći amandman, to je amandman broj 2 zastupnika Ante Kujundžića. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za sanaciju i rekonstrukciju Ljubičićev most u Runovićima. Most se nalazi u sklopu okolne prometnice u općini Runović te isti ne predstavlja vodnu građevinu. Vodotoci i vodne građevine na području općine Runović se redovito održavaju sukladno potrebama i mogućnostima za što su sredstva osigurana na godišnjoj razini.

Pitam se prije svega osjeća li itko od svih ovih koji danas ovdje nisu jedan oblik srama.

Dakle, ljudi stvaraju i rade da bismo mi u ovoj državi donosili zakone za tog istog čovjeka, da bismo mi u ovoj državi stvarali za tog istog čovjeka kvalitetnije i bolje uvjete života međutim, nema nas. Ono što ja zamjeram i slažem se da potpredsjedavajući nije kriv, međutim ono što zamjeram cijeloga dana iz kojega razloga se ne prekine ovakva rasprava i izjašnjavanje o amandmanima unutar koje od 41 saborskog zastupnika u ovoj prostoriji, ja sam ovih par dana bio ovdje gdje nema nitko, ne znam koliko ima smisla. Ali vratimo se amandmanu. Poštovana ja opet kažem, znam i ne mogu vama ad hominem ništa reći niti imam na to pravo. Međutim kako Runovići tako i moja Imotska krajina. Otužan je to kraj vjerovali ili ne sa sustavnim neulaganjem. I činjenica je da je taj kraj godinama birao i bira HDZ-e. Vjerojatno je to nekakav zalog temeljem kojega nitko ne osjeća potrebu ulagati gore. Ovaj most ovdje je realna opasnost za nečiji život i pitanje je tko će biti odgovoran kada se zlo dogodi. S druge strane je od strateške važnosti za stanovnike toga kraja s obzirom da je općina Runović ona koja je uz samu granicu polja točnije dijeli ih samo rijeka Vrlika. Tražim glasanje o ovom amandmanu i zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske vode kroz godišnje programe zajedno sa isporučiteljima vodnih usluga na području Ličko-senjske županije sustavno ulažu u projekte vodoopskrbe.

U Ličko-senjskoj županiji 23 naselja u cijelosti ili djelomično nemaju pitku vodu u 21. stoljeću i to je to što Hrvatske vode rade osim što nametima naplaćuju od tih istih stanovnika. Vi znate da je Ličko-senjska županija najmanje naseljena po kilometru po broju stanovnika. Još jednom vas pozivam. Vodoopskrba je ključni preduvjet u 21. stoljeću da ljudi opstanu na tome području, da se na tome području bave stočarstvom, poljoprivredom i svime onim što bi trebalo. Vi kažete mi smo uložili. Ma niste vi uložili ništa, nego narod od tamo vas, nas sve skupa plaća da im osiguramo uvjete življenja na tome području. Ona je kičma bila i u Domovinskom ratu koja se nije slomila. Preko Gospića su na Senj imati namjeru slomiti kičmu ali Ličani, Dalmatinci, Riječani, svi koji su otišli tamo iz svih krajeva su to zaustavili. Ali vi im lomite kičmu svojim politikama. 23 naselja djelomično ili u cijelosti nemaju vodoopskrbu u Ličko-senjskoj županiji i to je zastrašujuća poruka. To je ta demografska mjera koja bi bila potrebita da ljudi imaju u svojim kućama to dijete ako ga stvore i donesu na svijet da ima vodu u svojoj kući, da ima špinu. Stoga još jednom pozivam vas dobro razmislite kolegice i kolege, sada nas je četvero ovdje i oni koji slušaju ne dozvolimo da nam uništavaju našu domovinu. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske vode kontinuirano ulažu sredstva u razvoj i poboljšanje sustava javne vodoopskrbe na području Šibensko-kninske županije kroz izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih objekata te putem programa smanjenja gubitaka. Tako su dovršeni radovi na sanaciji tlačnog cjevovoda crpne stanice Miljacka, vodoopskrbni sustav Radučka, a za potrebe vodoopskrbe naselja RAdučić u Općini Ervenik. U tijelu su radovi na izgradnji vodoopskrbe na području Tepljuh-Biočić te na području Grada Knina, kao i izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Drniš i vodoopskrbnog sustava Knin kroz program smanjenja gubitaka. Govorimo o vrlo bitnom problemu u Šibensko-kninskoj županiji također 24 naselja u cijelosti i djelomično nemaju pitku vodu u svojim naseljima u svojim kućanstvima. Mi smo zatražili bili i prikupljali peticiju, na tome ćemo inzistirati da u Ustav uđe voda kao osnovno ljudsko pravo, baš to područje Krško područje bogato pitkim vodama, sve što ste vi nabrojili i drniški i kninski i Skradin i zaleđe Šibenika u cijelosti i Miljevački plato sve je to područje bogato pitkim vodama, a ljudi nemaju u svojim kućama vodu. I sada je žalosno ovdje stojim i gledam je došao možda gradonačelnik Drniša ovdje gore sjedi u ćošku, vidim neka nikoga od saborskih zastupnika, evo ja ću prošetati pa pogledajte vi šta je ovo, a raspravljamo o najbitnijem dokumentu. Najbitniji dokument mi raspravljamo, govorimo o vodi, ljudi u 21. stoljeću nemaju vodoopskrbu. I sada pogledajte vi sada šta je ovo, evo građani ako ovo gledate, narode moj, narode moj Dalmacije, narode moj Šibensko-kninske, Ličko-senjske, Splitsko-dalmatinske, Zagore, Slavonije, Rijeke, Istre, Gorskog kotara naše Like pogledajte kada mi govorimo o vodoopskrbi od … jednu u svojoj kući dok ti ljudi koji upravljaju, za koje vi glasate, za koje vi glasate narode, pogledajte ove klupe nigdi, nikoga, ključni dokument se raspravlja, amandmani o proračunu za 2021., znači ključni dokument RH u domu demokraciju, najvećem domu demokracije, jedino je Bog iznad ovoga.

Amandmanom se također predlaže osigurati sredstva za vodoopskrbu Zadarskoj županiji. Tako su u tijeku radovi na izgradnji vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović, dovršeni su radovi na izgradnji vodocrpilišta Kožlovac, te su u pripremi radovi na izgradnji vodoopskrbe za naselje Islam Grčki. Također u tijeku su radovi na izgradnji vodoopskrbe na području Kruševa, na području Grada Obrovca kao i vodoopskrbe podvelebitskog pravca. Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe naselja RAbatin u Svetom Filipu i Jakovu, a u tijeku je izgradnja objekata vodoopskrbe na području Općine Povljana, a također program smanjenja gubitaka se provodi na području sustava Zadar, Benkovac, Biograd na moru i Gračac. Hvala lijepo. U Zadarskoj županiji 15 naselja je bez vode u tim naseljima ili većinom u cijelosti. Kao što sam rekao voda je osnovno ljudsko pravo i mi moramo najprije zaštiti naše vode, a Hrvatske vode su one koje to moraju napraviti, a upravo Hrvatske vode i Ministarstvo okoliša ne štite vode. O tome ću malo poslije. Ja se sada trenutno nalazim u klupama gdje je vladajuća većina oko mene nema nigdje nikog. Jel ovo žalosno o najboljem proračunu, najbitnijem dokumentu govoriti, a vi trenutno ovdje u sabornici nema niko uvaženi potpredsjedniče o glavnom dokumentu u domu, hrvatskom domu gdje su nas izabrali naši građani postavili mene ovdje iz Sinja, plaćaju nam svima putne troškove i nigdje nikoga nema gradonačelnika Drniša, Vodica, iz moje 9. izborne nikoga, iz 8. izborne jedinice nikoga. Tako da još jednom kada govorimo o ključnom dokumentu onda ovo nije šala i uvijek isto govoriti, pripremamo dokumentaciju pa svake godine, di je ta dokumentacija, di vi krijete, koliko je to novaca otišlo. Napravite, tribamo zasukat rukave i dovesti vodu na ta područja, na ta područja mi moramo u Dalmaciji, Liki imati vodoopskrbu. Tražim glasanje. 6. amandman zastupnika Bulja. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za vodoopskrbu naselja Rude, Voštane i Rože sukladno prioritetima i mogućnostima razmatra će se rješavanje vodoopskrbe naselja Rože i Voštane, budući su ista brdska naselja dosta udaljena od postojećih sustava vodoopskrbe. Dio naselja Rude koje nije spojeno na sustav javne vodoopskrbe nalazi se iznad postojeće vodospreme te će se isto rješavati sukladno mogućnostima. Ja ne mogu vjerovat u ovo obrazloženje, imamo Voštane na području Grada Trilja, to je područje koje stočno područje gdje su se ljudi bavili stokom bilo gusto naseljeno i baš zbog razloga što nije bilo vodoopskrbe ljudi su otišli iz toga područja, kao iz Roža, dio Tijarice. Taj dio kada govorimo o tome dijelu onda govorimo i o Rudi otočkom dijelu, Ruda ima prekrasnu rijeku imaju hidrocentralu imaju ribogojilište koje je uništeno. Imaju vodospremnik iz kojega se napaja veliki dio Splitsko-dalmatinske županije, a taj dio sela Rude nema vodoskrb, a napaja se od, oni gledaju u Rudu svojim očima ispred sebe, znači rijeku, pritok rijeke Cetine odakle se napaja veliki dio Splita, a oni u svome mjestu nemaju vodoopskrbu. Tu su izvori, tu je u blizini polje. Imamo jedan kraj za koji se poželjet, to je Cetinski kraj, plemeniti i pitomi kraj poznat po velikom broju ljudi, veliki po inače najveći demografski bio, naših ljudi je bilo po tom pitanju iz tih krajeva, sad nikoga nema. Zbog čega?

To je u Cetinskoj krajini i zbog toga još jednom ponavljam, jedini sam zastupnik s područja Cetinske krajine, 50.000 stanovnika, žalostan sam i razočaran šta u taj viteški grad kad vi dolazite na Alku, grad Gospe Sinjske, kad dolazite apsolutno ništa ne radite nego samo se ljudi iseljavaju i zbog toga pozivam vas podržite ovaj amandman za vodoopskrbu toga područja Rude, Voštana, [[Upadica: Tražite glasovanje?]] [[Govornik se ne razumije]] Hvala. Jel tražite glasovanje? Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za vodoopskrbu naselja Blizna Gornja, Blizna Donja, Seget Gornji i Seget Donji, Ljubitovica i Prapatnica. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, te ishođenje dozvola za gradnju objekata vodoopskrbe sustava Prgomet-Seget-Zagora. Po ishođenju dozvola za građenje krenut će se u javnu nabavu radova koji će se odvijati etapno. Realizacijom predmetnog projekta opskrbit će se pitkom vodom naselja na području zagorskog dijela općine Seget, kao i naselja na području općine Prgomet koja do sada nisu imala riješenu javnu vodoopskrbu.

Vaša obrazloženja su nejasna i uvijek ista. I prošle godine sam dao sličan amandman za ova mjesta. Apsolutno se nije ništa pomaklo. Vjerujem da će se ove godine 2021. nešto napraviti, al uglavnom će to biti postavljanje kamena temeljaca, vjerojatno zato šta je izborna godina lokalna, pa će vam to tribati. Al to trogirsko zaleđe, pa i cijelo kaštelansko zaleđe je apsolutno zaboravljeno osim dijela odakle je Sanader ovaj bivši premijer, a ujedno porijeklom i Ante Sanader, napravio čak izlaz sebi za sela sa autoputa, a nažalost nema ljudi, doveli su u poziciju da nema ko zvoniti, da nema ko poštu, lisica poso nosa, nema nikoga, sve je prazno, jel nema vodoopskrbe, nema osnovnoga ljudskoga prava. I još na to područje želite ugroziti pitke vode Regionalni centar za odlaganje otpada Lećevica gdje su jame koje su povezane sa, peolozi dokazali, povezane sa svim izvorima na području Dalmatinske zagore. Na tom kamenu sivcu su se odgojili brojni ljudi, tvrdi i čvrsti ljudi i prepoznatljivi ljudi koji su gradili na svim razinama u svim društvenim sferama u industriji i gospodarstvu bili ključni i prepoznatljivi ljudi. Ja ih sad ne moram nabrajat, al nemojte smatrati Zagoru, Dalmaciju, Liku i taj dio južno da to nije područje RH.

Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za vodoopskrbu naselja na području grada Sinja i općine Muć na tzv. Ogorskom platou. U tijeku je izrada projektne dokumentacije objekata vodoopskrbe područja Ogorsko-Zelovskog platoa i to precrpne stanice i vodoopskrbnog sustava Pribude i sustava Seline sa pretpristupnim putom. Po izradi projektne dokumentacije i ishođenju dozvola za građenje moći će se krenuti u izgradnju navedenih objekata. Realizacijom predmetnog objekta poboljšat će se postojeći sustav vodoopskrbe, te će se opskrbiti pitkom vodom naselja na području Ogorsko-Zelovskog platoa koja do sada nisu imala riješenu javnu vodoopskrbu. Područje Ogorja, znači Mućkoga dijela koje je i Pribude vraćajući taj cijeli dio koji je bez vodoopskrbe. Inače, tu je nešto dovelo nekakvu cijev, pa je Blaženko Boban, župan, puštao nekakvu vodu iz te cijevi što je okej bilo iz šmrka vatrogasnog. Međutim, to područje nema vodoopskrbu. Jedino šta sa toga područja ima, ima čovjeka koji je porijeklom s toga područja i on je njegov koalicijski potencijal, a to je Željko Kerum koji upravlja županijom zajedno sa HDZ-om i jednostavno to područje nema vodoopskrbu. Ogorski plato u cijelosti, znači govorimo o Ogorju i Muću, nema vodoopskrbu, a voda u kući je osnovno ljudsko pravo, osnovno ljudsko pravo. Međutim, brige Keruma koji je iz Ogorja, brige Bobana, bitno da oni dile koncesije na Priobalju u Benama. Još jednom pozivam, prihvatite ove zahtjeve, drago mi je šta je kolega Grmoja sijo kad nema niko iz većine u ovome dijelu di je vladajući, pa barem da djeluje fiktivno kao da je neko u dvorani jer je ovo žalosno, tužno, bjedno, jadno. Sad govorimo o vodoopskrbi u Dalmatinskoj zagori, govorio sam o vodoopskrbi u Lici, govorio sam o vodoopskrbi o naseljima koji nemaju vodoopskrbu u svojim kućanstvima, Šibensko-kninskoj županiji, na području sad Ogorja, Muća. Pa ja ne mogu vjerovati, ja ne mogu vjerovati da vi ne želite prihvatiti ovaj amandman. Drago mi je evo šta su se moje kolege ovdje rasporedile tako da djeluje da smo, da Sabor ima i većinu i manjinu međutim, rad i bijeda jer niti jedan saborski zastupnik iz većine nije ovde, poglavito iz HDZ-a, SDSS-a koji se nisu ovde pojavili. Amandman se ne prihvaća. Sukladno prethodnom obrazloženju, također, navodim da je izrađeno idejno rješenje vodoopskrbe podsustava Zelovo te je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Po ishođenju dozvola za građenje, krenut će se u javnu nabavu radova. Realizacijom predmetnog projekta opskrbit će se pitkom vodom područje Zelova koje do sada nije imalo riješeno javnu vodoopskrbu.

S jedne strane dobro riješena prometnica od Hrvaca pripada gradu Sinju, međutim, zaboravljeno je Zelovo, već poslije II. svj. rata ljudi su iseljeni s toga područja, ono ljudi što je ostalo, to je vrlo mali, stariji broj. Ali se nadam da ćete progledati i da će Zelovo dobiti vodoopskrbu iz potpore lokalne samouprave koja je davno digla ruke, očito kao i vi na vlasti, digli ruke od tih krajeva, a ta područja su ubiti bila izvor života. Zato što nema vodoopskrbe, nema vode u kućanstvima na Zelovu.

Iznad 900 m je to područje, samo selo i zelovski plato, a ide prema Svilaju. Jedan prekrasan pogled odakle se vidi Peruča, najveće jezero pitke vode u ovome dijelu Europe, gdje se vidi rijeka Cetina, a ljudi nemaju vodoopskrbu, nemaju vodu u svojim kućanstvima i naravno da su ljudi otišli s toga područja. Pa da se samo ovo osnovno ljudsko pravo omogući na tome području, na Zelovu, na dijelu sinjskoga Zelova, mučkoga Zelova, na tome dijelu bi vratili se ljudi, živjeli, bavili se turizmom, bavili se stočarstvom, a ima potencijala. Ima potencijala i ima ljudi koji bi ulagali i investirali u tome dijelu, poglavito u dijelu sportskog turizma i sličnoga, ali vi ne želite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za sanaciju, rekonstrukciju i natkrivanje kanala Gorućica u Sinju čime bi se dobio dodatni prolaz i riješio problem parkinga. Bujica Gorućica ukupne duljine 4,58 kilometara regulirana je od kilometra 0+40 do kilometra 3+896 i na navedenoj reguliranoj dionici izvedena je otvorena armirano-betonska kineta trapeznog presjeka, dok se od završetka regulirane dionice dalje uzvodno proteže zemljano bujično korito u prirodnom stanju. Godišnje se izvode radovi gospodarskog i tehničkog održavanja, višekratna košnja trave te uklanjanje nanosa iz korita na pojedinim dionicama na kojima se povremeno nataloži određena količina nanosa koji je potrebno ukloniti.

Osiguranje prostora za parkiranje nije u nadležnosti vodnoga gospodarstva.

Ovaj kanal se nalazi uz vojarnu, Gorućice, uz vojarnu znači 126. brigade Kula, i u Domu zdravlja u Sinju je uvijek svako, gužva je na prometnici, jednostavno je toliki pritisak na tu prometnicu, poglavito prema hitnoj pomoći, poglavito u jutarnjim satima, tako da su ugroženi životi. Sa natkrivanjem dijela uz samu vojarnu, napravili bi kružni tok, tako od doma zdravlja ... [[Govornik se ne razumije.]] imali bi kružni tok, tako da ne bi bila u dva smjera ovaj, cesta i omogućili bi protočnost znači prometa normalno, a ne na način da se ugroženi životi ljudi jer hitna pomoć u jutarnjim satima jednostavno ne može pristupiti od velikog broja pacijenata, zaposlenika koji dolaze u Dom zdravlja Sinj. Jednostavno rješenje, vama ne. Vama ne, jer Hrvatske vode nije briga ništa. Hrvatske vode ništa ne interesira. Kao održavaju, apsolutno ništa ne rade, ja ne znam šta narod plaća te Hrvatske vode. Dao sam vam prijedlog gdje rješajemo ogroman problem zbog kojega su ugroženi, taj kanal je kad se natkrije ništa ne dobivamo niti gubimo po pitanju Gorućice, voda će ići na isto mjesto, ta Gorućica nije neka ogromna, u tome dijelu grada, to je urbani dio grada i taj kanal u biti bi bio spas za taj dio, poglavito što se tiče cirkulacije prometa kod Doma zdravlja u Sinju, tražim da se glasa o ovome amandmanu.

Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za sanaciju i rekonstrukciju kanala Ćosin potok u Sinju, a prostor bi se koristio za parking.

Godišnje se također, izvode radovi održavanja, uklanjanja nanosa, sanacije oštećenih spojnica i cijelom duljinom, korito bujice Pavjak je u dobrom i urednom stanju te kao takvo omogućava nesmetano otjecanje bujičnih voda. Osiguranje prostora za parkiranje kao što je već prethodno istaknuto nije u nadležnosti vodnoga gospodarstva. Kroz središte Sinja prolaze fekalije Čosinim potokom. Tu imamo dječje vrtiće, osnovnu školu, srednjoškolski centar, hotel Alkar u koji navratite kada je Sinjska alka u to vrijeme dobre gastro ponude, odete i to je. Prvi doticaj je sa tim smradom turista kada dođu, ali jednostavno tu su zakazale Hrvatske vode uz vodopravnu inspekciju. Ali nije samo kriv narod što otvorena kanalizacija kroz Sinj kroz … [[ne razumije se]] kanale, kroz Sinjsko polje znači kroz Brnaze, Turijake odlazi u rijeku Cetinu čistu i bistru. Problem je u tome što Hrvatske vode i Grad Sinj i svi koji su bili, Vodovod Cetinskog kraja, projekat aglomeracije koji je trebao biti gotov i trebao je biti već riješen. Izborili smo se i za to, međutim zbog krive procjene cijene rada i nabave koja je bila provedena znači zbog većeg, znači 100 milijuna kuna je bila veća nabava od procjene došlo je do situacije da mi danas doveli smo u upitnost projekta aglomeracije Sinj zbog nekakvog iz Trilja kako se sada zove sada je predsjednik HDZ-a, jučer … [[ne razumije se]] Ivana Šipića inače koji upravlja tim postupkom u Cetinskoj krajini u Vodovodu Cetinske krajine. Zašto? Zato što ste Sinj stavili na rep, ali Sinj je centar Dalmatinske zagore, stavili ste na rep. Drago mi je da to ide u Trilju, da to ide na svim mjestima, u Kaštelima. Zašto Sinj namjerno blokirate i bojkotirate da fekalije idu u središte grada kod Hotela Alkar, kod sportske dvorane, u središte u Cetinu?

Amandman se ne prihvaća iz sljedećeg razloga. Idejni projekt sustava javnog navodnjavanja Konavolsko polje izrađen je prije 10-tak godina, ali uslijed nedostatka zainteresiranosti krajnjih korisnika primarno OPG-ova sukladno Pravilniku o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje projekt nije uzet u obzir za daljnju pripremu i provedbu.

I vi sada odbijate kao navodnjavanje Konavolskog polja jer su ljudi u Konavlima nezainteresirani da im država omogući navodnjavanje, koga vi pravite ludim? I može se ministrica ljutiti koliko god hoće, ona ako je itko upoznat ili trebao biti upoznat sa svim aspektima života u Dubrovačko-neretvanskoj županiji onda je to ona jer je bila dožupanica prije nego je postala ministrica i jako dobro zna kakva je situacija sa Konavolskim poljem i manjkom navodnjavanja. Znate zašto? Jer je meni nerazumljivo da ste vi kao država vlasnici 25% toga Konavolskog polja i da vas nije briga. Pa ne može nam država ići naprijed kada vas nije briga da navodnite ono što je vaše da biste mogli od toga imati koristi, da bi od toga imali koristi poljoprivrednici. Trenutno se koristi niti 10% Konavolskog polja, a sada zamislite da ga stavite cijelog u funkciju koliko je to više novaca u poreznoj u vašu blagajnu vama od koristi na ovaj ili onaj način vama od koristi i vi to ne radite. Znate koliko ste povukli za ovu svrhu? Niti 5% Pa tko će za to snositi odgovornost? Očekujem da ovo promijenite i da prihvatite amandman. Tražim da se glasuje o amandmanu. 13. amandman zastupnika Bulja identičan je ovom prethodnom. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije i pokretanje postupka navodnjavanja Vrgorskog polja. Sukladno Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u planovima navodnjavanja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije nije predviđeno navodnjavanje Vrgorskog polja budući da predmetno područje ujedno predstavlja i područje sanitarne zaštite izvora vode za piće za izvorišta Klokun i Modro oko. U cilju omogućavanja unapređenja poljoprivredne proizvodnje a temeljem prihvaćene koncepcije odvodnje voda iz polja Rastok i Vrgorskog polja potvrđene kroz studiju izvedivosti izrađen je idejni projekt odvodnje viška vode iz polja Rastok i Vrgorskog polja. Za predmetni projekt potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te je u tijeku postupak javne nabave za izradu studije utjecaja na okoliš. nije identičan. Moja greška. Zastupnik Bulj izvolite. Vi bi to željeli, ali ovdje se radi kolega Petrov je govorio o Konavalskom polju, poznajem ga dobro. Bio sam dolje za vrijeme Domovinskog rata, a ja govorim o Vrgorskom polju, o Vrgorskom polju o velikom potencijalu. Međutim i odvodnja i navodnjavanje je problem u Vrgorskom polju. Ti vrijedni ljudi koji se bave povrtlarstvom, koji se vinagradarstvom, voćarstvom brojni mladi OPG-ovi su bili prisiljeni čak zbog tih poplava i zbog toga što si digli svi ruke zbog njih obilazio sam u više navrata i ići ću opet. Neću ih zaboraviti. Borit ću se za nje uvijek jer to je dio moje Dalmatinske zagore. Što nije predviđeno? Što nije predviđeno u Vrgorskom polju? Zašto to nije predviđeno odvodnja i navodnjavanje Vrgorskog polja? Vi kažete nije predviđeno, govorimo o samodostatnosti, da nije predviđeno navodnjavanje Vrgorskog polja. Jeste čuli za vrgoračku jagodu, vrgorsku, jeste čuli za njihove vinograde, voćke, to su ljudi koji se bore na kamenu. Sad imaju problem ne samo s time nego i sa migrantima ilegalnim koji ulaze u njihova poljoprivredna dobra i urušavaju im ga. I još jednom pozivam vas, a vi građani koji ovo gledate pred ovdje praznom sabornicom Klub MOST-a je tu u cijelosti i gospodin Hajduković iz SDP-a i to je to.

14. amandman zastupnika Bulja. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije i pokretanje postupka navodnjavanja i odvodnje Drniškog polja. Šibensko-kninska županija i Hrvatske vode izradile su idejne projekte sa više varijanti tehničkog rješenja, zahvaćanja vode iz izvorišta rijeke Čikole i studiju utjecaja zahvata na okoliš i prirodu. Provedeni postupak procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu utvrdio je da bi takvi zahvati ugrozili zaštićene riblje vrste damaltinsku gaovicu i turski klen te se projekt nije mogao dalje razvijati.

Nemojte se izvlačiti da će poljoprivrednici sustav navodnjavanja toliko oštetiti eko floru i faunu na području Drniša, miljevačkog platoa, Petrovo polje, zaslužuje minimalno i taj drniški kraj i zbog uloge u Domovinskom ratu, iseljavanja to područje u Drnišu zaslužuje navodnjavanje tog polja. I samo i zbog politike s kojom se premijer Plenković i ova Vlada rugala kad sam ja govorio da Hrvatska mora biti samodostatna, da moramo obrađivati naše poljoprivredno zemljište tada je premijer Plenković čak govorio da su to moje tlapnje, al u prijedlogu Vlade, u prijedlogu Vlade je dao od milion i po hektara poljoprivrednoga zemljišta da je u Hrvatskoj navodnjeno 1%, a premijer je obećao da će navodniti duplo. Zato vas još jednom pozivam Hrvatska bez sela ne može opstati. U Vrgorcu mora biti na selu, selo na čelu, u Sinjskoj krajini, u vrgoračkom, imotskom, sinjskom, u Lici jel ako selo izumre, ako ne ulažemo u poljoprivredu nema bogate hrvatske države bez bogata sela, a bez navodnjavanja smo apsolutno nekonkurentni i ti ljudi na tim područjima, mladi koji bi trebali raditi, koji bi trebali se školovati oko poljoprivrede i agronomije jednostavno će otići u druge države. I to se događa i to je demografska mjera [[Upadica: Tražite glasovanje?]] [[Govorni govore istovremeno, ne razumije se.]] ljudi se bave, da tražim glasanje o ovom amandmanu. Splitsko-dalmatinska županija i Hrvatske vode izradile su koncepcijsko rješenje navodnjavanja Sinjskog polja te su za lokaciju Trnovača izrađeni idejni projekt navodnjavanja, idejni projekt odvodnje i studija utjecaja na okoliš i ekološku mrežu. U tijeku je postupak ocjene utjecaja zahvata na okoliš i na ekološku mrežu.

Izrada dokumentacije, dogovor sa županijom, pa Sinjsko polje je 30 km od najvećeg bazena, najvećeg grada na Jadranu Splita, u blizini je Makarska, u blizini je Šibenik, Zadar, u središte Dalmatinske zagore, isto kao Imotsko i Vrgoračko polje. Znači mi imamo potencijal da proizvodimo na tome području odmah navodnjavanje, pa iza rata su napravili kad je bila lošija tehnologija sustav odvodnje u Sinjskom polju, a mi dana 2020. godine u planu za 2021. nemamo, ne planirate navodniti Sinjsko polje. Pa ja vas molim još jednom zbog toga naroda, zbog opstanka toga naroda, zbog proizvodnje zdrave hrane da nam uvozni lobiji ne uvoze štetnu hranu zbog koje je povećani tumori, broj raznih bolesti. Dajte molim vas, navodnimo naše zemlje, jel Cetina je bogom dana koja ide kroz srid, teče kroz srid Sinjskog polja, čista, bistra.

I ža mi je šta se ne čuje, ja ovo ovako moram govoriti jer sam jedini saborski zastupnik iz Cetinskog kraja jer druge stranke nebriga bez obzira šta više stanovnika ima cetinski kraj nego Ličko-senjska županija pošto smo veće nego po površini nego Međimurska, ali Cetinska krajina neće vam biti na repu, ni Sinj. Jel tražite glasovanje? Kolega Bulj? Amandman se ne prihvaća. Amandman se odnosi na izradu dokumentacije za Imotsko polje, sanacija akumulacije Ričice je preduvjet za realizaciju ovog projekta.

Do sada su preko pretpristupnih fondova izrađena koncepcijska rješenja sustava javnog navodnjavanja i studija utjecaja na okoliš i prirodu te je u tijeku postupak procjene utjecaja zahvata. Govorili smo o cetinskom kraju, vrgorskom kraju, drniškom kraju, kninskom kraju o tom prekrasnom području između Krke i Neretve i znam da to područje ima veliki potencijal i znam da vi nećete prihvatiti ove amandmane. Ali sam žalostan kao zastupnik toga naroda koji me poslao u ovaj Hrvatski sabor i za što me plaća narod. Teško me plaća mukom taj narod da ja dolazim ovdje da se borim ovdje ne na način kao vaše kolege. Pogledajte vi, pogledajte državna tajnice na što ovo sliči ovdje, nikoga nema ni iz vašeg koalicijskog partnera SDSS, a govorim o navodnjavanjima krških područja, krških polja koji su zlato u poljoprivredi poglavito za samodostatnost i opstanak ljudi na tome području i povećanje gastro ponude naravno i ljudi koji bi se bavili proizvodnjom. Jer svaka normalna država bi poticala ljude novcem dolje da opstaju na tome području, jer što će nam prazna Hrvatska, neobrađena Hrvatska. Rekao sam 200 tisuća hektara Dalmacija ima neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta od imotskog, sinjskog, vrgorskog, drniškoga, Skradina sve do Zadarskoga zaleđa, Ravnih kotara. Znači to je potencijal da može hraniti 11 milijuna ljudi, a mi uvozimo 3 milijarde eura prehrambenih proizvoda. Nikada više nismo uvozili, nikada više poticaja davali, a nikada manje proizvodili zato što taj novac odlazi u džep stranačkim funkcionerima umjesto poljoprivredniku i seljaku da opstane na tome području. Zasadimo, uzorimo i ojačajmo selo imat ćemo tek tada bogatu i sigurnu samodostatnu Hrvatsku koju smo sanjali, za koju smo se borili. Obrazloženje je istovjetno prethodnom obrazloženju za amandman 16.

Je.

S druge strane da bismo mi u 2020. godini pričali o idejnom projektu navodnjavanja Imotskog polja. Dakle ako ne znate Imotsko polje proteže se konkretno Imotsko-bekijsko polje na 95 kilometara kvadratnih. Obrađeno je samo 10% Reći ću vam da imotski čovjek je onaj čovjek koji bi to polje radio. On ga radi i danas. Imotski čovjek je onaj koji je naviknut kroz povijest iz jednog krša i kamena nešto stvarati. Dakle, Imotska krajina generalno u globalu gledajući je opustošena gašenjem svih pogona koji su tu postojali. S druge strane sve ono što trenutno taj kraj ima jesu, je jedan oblik turističke ponude vila s bazenom koji su isključivo nikli na kreditnim zaduženjem tog žilavog imotskog čovjeka. Dakle, neshvatljivo mi je i nerazumljivo mi je da se kako u cijeloj Hrvatskoj, tako u Imotskoj krajini u 2020. godini izrađuje idejni projekt, a nakon izrade tog idejnog projekta mi ćemo ne znam ni ja koliko godina čekati da bismo realizirali samo navodnjavanje spomenutog polja. A rekao sam vam prva grana je turizam, a kvalitetnog turizma bez poljoprivrede nigdje nema. Tražim glasanje o ovom amandmanu.

Poštovani državni tajnik Tomislav Mihotić izvolite. Prvi amandman je Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osiguranje sredstava za izgradnju spoja Grada Metkovića najkraćom vezom čvor Metković – Metković. Hrvatske ceste su započele sa projektnom pripremom za spomenuti projekt, ali je u međuvremenu županijskim planom predviđena cesta kategorizirana kao županijska cesta te je prešla u nadležnost županijske uprava za ceste. Dakle cijeli dan ovdje predlažemo amandmane za sve krajeve naše domovine i vi ih uporno odbijate. Nisam izabran u 10. izbornoj jedinici, nego u 6. Branio sam danas amandmane uglavnom za Sisačko-moslavačku županiju. Kolega Petrov je branio amandmane vezane uz Dubrovnik, Dubrovačko-neretvansku županiju i Grad Metković. Ali ovaj amandman za spoj Metkovića na autocestu predlažemo vam ovdje 4 godine i uporno ga odbijate. Uporno ga odbijate. I ono što mogu poručiti mojim Metkovcima i Metkovkama, ako se ikad išta izgradi ikakav spoj Metkovića na autocestu to će biti zbog ovog našeg pritiska ovdje. To će biti zbog našeg pritiska jer vas svake godine podsjećamo na ono što ste obećali. Spoj Metkovića na autocestu znači to tražimo i nadamo se, jer ćete to sada idu lokalni izbori sada ćete to obećavati, govorit ćete da je u pripremi projektna dokumentacija, da se nešto radi i nadamo se da će evo s vremenom doći do realizacije tog projekte jer nema znači bez obzira što upravljate županijom, gradom, državom da mi ovdje na to upozoravamo, ne upozoravamo nikada se to ne bi napravilo ovako hoće kad-tad. Tražim glasovanje. Poštovani zastupnik Grmoja. Amandman se odbija.

To je grad koji gubi stanovništvo, ljudi odlaze iz Metkovića, odlaze zato što možete raditi u policiji, u javnim službama, u školama, obrazovnim ustanovama, nema nekakve dobre gospodarske zone. Gospodarska zona znači koja je, ajmo reć, na autocesti, to je Kula Norinska, Nova Sela, a Metkoviću je nužan taj spoj na autocestu. I ja još jednom pozivam Vladu RH da razmisli o ovom našem amandmanu, ima šanse znači u idućoj godini krenuti bez obzira što nije to predviđeno ili neka zastupnici vladajuće većine prihvate ovaj naš amandman. Ima vremena, znači pokazali smo dobru volju, uporno vam svake godine predlažemo ovaj amandman, borimo se za spoj Metkovića na autocestu, vi to konstantno odbijate. Ja sam bio ovaj amandman dok smo u vladi bili i zamolio me ministar Marić da ga povučem. Znate zašto? I Butković. Jer su obećali, kaže nisu to velika sredstva, mi ćemo to stavit u proračun. Nikad se nije napravilo. I sve ovo što sada dajete u Metković dajete zato jer se nas bojite. Dok god je jak MOST u Metkoviću dotad ćete davat sredstva samo da se mi ne bi vratili, pa neka barem evo, pa taman se mi ne vratili, ali nešto napravite i uložite u naš grad. Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za izradu projektne dokumentacije i početak gradnje spojene ceste između autoceste A1 i grada Sinja, Kukuzovac-Križice. Hrvatske ceste su u tijeku izrade noveliranog idejnog rješenja i nove SUO za obilaznicu Dicma. Donošenjem prostorno planske dokumentacije Splitsko-dalmatinske županije nastavit će se s daljnjim tijekom projekta. Hvala lijepo. Spoj Cetinskog kraja na autoput Križice-Kukuzovac je, 30.g. se spominje, ja mislim da ste i vi bezbroj puta spominjali dok ste bili u županiji i radili zajedno sa Sanaderom, Ževrnjom i tom klikom koja je obećavala narodu Cetinske krajine brzu cestu. Po prvi put bio je jedan dokument koji se dogodio, dogodio se na moju inicijativu 2016. kad sam postao saborski zastupnik, studija izvedivosti je napravljena pod pritiskom mojim, reću iskreno i u hotelu Alkar u Sinju je prezentirana i odabrana je varijanta. I tada je rečeno u hotelu Alkar kad je studija izvedivosti, ja mislim da ste i vi tada bili, al vi to zaboravite, nije vas briga, nije vas briga, ne smijete se, nije vas briga, da vas je briga onda Sinj, vi ste iz tih krajeva, dolazite često doli, onda bi Sinj i Cetinski kraj to zaslužuju jel imamo 50.000 stanovnika, Cetinska krajina. Ja znam da je sad predizborno vrijeme da ćete vi dolazit obilježavati tu brzu cestu. Pripremili ste tada od panike kad sam se kandidirao za župana sjednicu u Splitu, dvi milijarde kuna ste rekli projekata. Između ostalog prioritet je bio ovaj pravac spoj Sinja sa Splitom, što znači da Sinj postaje predgrađe Splita, 15 minuta imamo od Splita do Sinja, Cetinski kraj postaje izvor najperspektivniji, on je sad najperspektivniji, Sinj će bit najperspektivniji. I ovo je najatraktivnije područje od Savudrije do Prevlake i kao turistički potencijal i blizina Splita i taj bazen je najveći potencijal za razvoj. I stidim se kad čujem vas koje poznajem vas odozdal kad vi kažete neće se ništa raditi i projektna dokumentacija.

4. amandman. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju spojene ceste između autoceste A1 i grada Imotskog kao i same spojene ceste. Hrvatske ceste su raspisale natječaj za izradu idejnog rješenja i studiju utjecaja na okoliš. Amandman 4. Meni tako stoji, zato sam.

Onda je krivo složeno, oprostite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za izgradnju dionica A1 Ravča-Drvenik. Hrvatske ceste su pokrenule nabavu za izradu novelacije idejnog rješenja s novom studijom utjecaja na okoliš za dionicu Drvenik čvor Ravča duljine 12 km. Postupak javne nabave, izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom ishođenja i rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš dozvole za dionicu Drvenik čvor Ravča duljine 12 km je u tijeku. Evo 2005. ste otvorili tunel početo izgradnjom Ravča-Drvenik koji je vrlo značajan za otok Hvar i rasterećuje luku u Splitu jel 20-tak minuta je od Hvara do Drvenika s tim da se otvara ovaj prostor kako bi se napravio Vrgorački i naravno naši tj. u našoj Hercegovini za ljude Hrvate na tom području bi vrlo značajan bio za opstanak na tom području. Branko Bačić i tadašnji predsjednik sabora Bebić su došli i otvorili, imate na Ministarstvu prometa, vidit ćete na stranicama, ostalo je još uvijek, početak gradnje 2005.g. za vrijeme Ive Sanadera kojega niko sad ne poznaje od vas, ja čovik sad više ne spominjem, ali nikoga od vas više ne poznaje Ivu Sanadera. Za vrijeme Ive Sanadera je postavljen kamen temeljac i početak gradnje. Luka Bebić, predsjednik sabora i Branko Bačić su otvorili to. Da, otvorili to, imam slike, dokumentirano, imate na ministarstvu. Pa nemojte se izrugivati, uvijek istu priču, to je vrlo značajan projekt, ne za Mira Bulja, ne za vas, to je značajan za Hvar, za Drvenik, za ovaj potez Vrgorac, za cijelu Dalmatinsku zagoru, za potez prema Hercegovini jel na tome području je vrlo bitno jel ljudi tu imaju, na vrgoračkom području je i u Hercegovini mogućnost turističkoga razvoja s tom cestom. Približavamo more, obalu, Priobalje tome području i to je isto jedan od ključnih projekata za to područje. I očekujem od vas da više ne stavljate kamene temeljce, kolko je se dosad kamena temeljaca postavilo na otvaranje tih strateških projekata mogli ste izgraditi dobru palaču, dobru palaču. Stoga tražim da se glasa o ovome vrlo bitnom amandmanu, tunelu Ravča-Drvenik.

Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju spojene ceste između autoceste A1 i grada Drniša, kao i same spojne ceste. Rekonstrukcijom državne ceste D33 grad Drniš je povezan s autocestom A1, a osim toga Hrvatske ceste izrađuju projektnu dokumentaciju na nivou glavnog projekta obilaznice Drniša. Hvala lijepo. Da nije prije nekolko mjeseci ministar i, kao i svaki put rekao da će otvoriti na samom ulazu aerodrom, da će biti aerodrom ovaj na izlazu iz Šibenika prema Drnišu i Kninu i da će biti autocesta spoj na Drniš i Knin. Ja sam naravno sad amandmanom razdvojio Drniš i Knin. U biti to je povezano kad bi se radila autocesta jer to zaleđe, jel autoput nije svrha da zaobiđe Dalmatinsku zagoru, a cesta državna koju vi spominjete nije adekvatna tome području, tj. nije ta prometnica ni sigurna, niti taj kraj zaslužuje tako lošu ovaj prometnicu. Autocesta mora imati izlaze prema Drnišu i u ovome slučaju amandman prema Drnišu, a tako i Kninu, tako i u mome sinjskome dijelu, tako i prema imotskom i vrgorskom dijelu. Ako je cilj ove politike hrvatske da Dalmatinska zagora sa autocestom postane slijepo crivo onda je to apsolutno pogrešan projekat. Sa priključcima na ta područja Drniš postaje predgrađe Šibenika, također i Knin i smatram da je ovaj projekat vrlo značajan. I to taj kraj zaslužuje. U biti to su i simboli otpora naših ljudi na tome području. Ja mislim da su dosta žilavi ljudi na tom kamenu u zagori, drniškom kraju, kninskom, sinjskom i da će oni opstat na tome području. Međutim, da bi stvorili uvjete za povratak i da bi ta područja bila bliže Šibeniku sa tom prometnicom i da bi ljudi mogli živit i odgajati svoju djecu zaista je to jedino pravo rješenje. Zato tražim glasanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju spojene ceste između autoceste A1 i grada Imotskog. Hrvatske ceste su raspisale natječaj za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za planiranu državnu cestu Zagvozd-Imotski. Pa svake izbore obećajemo, znači evo ja sam stavio Imotski premda je tu i kolega Kujundžić koji je mogao govorit, ali evo i zbog kontinuiteta sam stavio i ja ove godine, pa bi govorio da Zagvozd-Imotski je vrlo bitna transa koja približaje Imotski također autoceste jel taj i je tu najveći problem i, i bliže im je, i doć u Split i sam Imotski postaje turistička atrakcija. Ja moram reći da je tunel Biokovo puno dobra donio znači Imotskom, ali bez brze ceste Zagvozd-Imotski ja mislim da je to također onda autocesta koja nije napravila dobro tome području jer će ljudi iseljavati, a poglavito ovi ljudi koji su u zaleđu Hercegovine, znači naši Hrvati koji su značajni naši sunarodnjaci, koji su nama bitni da opstanu na tome području. Zato je vrlo značajna ta prometnica da ti ljudi mogu opstati na tome području, oni i njihove obitelji i da mogu vrlo jednostavno brzo doći u Split, u Makarsku, u druge krajeve gdje žive i rade. I zbog toga mislim da ovi svi projekti koje sam dao od brze ceste za Sinj koja je vrlo značajna, također i ove ostale, tražim da svi skupa, tražim da svi skupa dobro razmislimo. Žao mi je šta nema više saborskih zastupnika iz toga kraja koji su izabrani, šta su sada utekli negdi pod jorganom i ćire i gledaju televiziju i možda se čak i crvene jel ipak narod mora znati koga je birao. Evo, mi iz već, ja sam sam dao 70-tak amandmana, moji kolege su dali priko 150 amandmana iz Kluba MOST-a. Znači cijeli dan govorimo i dajemo konstruktivne, korektne, jasne prijedloge za opstanak ljudi na tim područjima i za bolje uvjete življenja. Dajemo vam konkretne projekte koji su bili u vašim programima iz godine, iz izbornog ciklusa, iz izbornih ciklusa. 7. amandman zastupnika Bulja. Ponovo se odnosi na cestu D33, znači to je cesta od A1 preko Drniša do Knina. Amandman se ne prihvaća. U konkretnom slučaju spominje se grad Knin. U pripremi je projektna dokumentacija za obilaznicu Knina, tu se u dogovoru sa lokalnom samoupravom mijenja koncept rješenja i navedeni projekti iz toga razloga nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta. U narednom periodu razmotrit će se opravdanost projekta. Radio sam 13 godina u Kninu, poslije Oluje sam ostao i poznam taj drniški i kninski kraj kao svoj džep. Drag mi je taj kraj jer mi srce reste kada pogledam taj kraj i kako su ljudi ostali na tome području u Drnišu, Kninu, na tom Miljavačkom platou u cijelom tom području i veseli me biti u tome kraju sa dobrim ljudima, ali nažalost sve manje je mladih ljudi na tom području.

Pa budimo realni, vi ste rekli da ste sada u projektiranju nekakvog zaobilaznice Grada Knina koja će uglavnom zaobići Grad Knin i Grad Drniš, znači mi govorimo o cesti koja je spoj u biti između Knina i Drniša da se omogući da na određenim mjestima da se može lakše pretjecati šleperi, zna biti često gužva kada se iđe Knin, Drniš, Šibenik ili ne znam u kojem drugome, prema autocesti. Stoga dok se ne napravi brza cesta od autoceste Drniš-Knin smatram da je i ova postojeća cesta uz određena sredstva se može na određenim mjestima omogućiti bolja, sigurniji prijevoz, bolji, brži prijevoz i smatram da to zaslužuju ti krajevi.

A ja mogu slobodno govoriti i kazati da to područje zaslužuje ovu cestu postojeću proširenja određena zbog sigurnosti u prometu. 8. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za prvu etapu izgradnje dionice autoceste Lekenik-Sisak. Hrvatske ceste provode realizaciju projekta Lekenik-Sisak odnosno spoj autoceste s Gradom Siskom na sljedeći način, na dionici trase spojne ceste čvor Sisak-Sisak kod kružnog toka Starog Pračno do Mosta Odra i od Mosta Odra do spoja sa Zagrebačkom ulicom u Sisku proveden je postupak javne nabave za radove izgradnje. Provodi se natječaj za izradu svih vrsta glavnih projekata, provode se geodetski i geotehnički istražni radovi te se ishode građevinske dozvole za sjeverni kolnik spojne ceste čvor Sisak-Sisak. U ime kluba zastupnik poštovani zastupnik Grmoja. Hvala. Dakle, evo cijeli dan ovdje bio je niz amandmana za Sisačko-moslavačku županiju, jedini sam zastupnik, ja mislim da je dao kolega Lenart iz HSS-a jedan amandman, jedini sam zastupnik od njih 14 koji je dao amandmane za tu županiju, a koji je izabran iz 6. izborne jedinice. Nikoga danas ovdje, ovo je sramota i da nitko od visokih dužnosnika ovog časnog doma HS-a nije reagirao na to da nije pozvao nekoga od zastupnika vladajuće većine.

Ja pozivam građane da pogledaju ovu sramotu i da se odbija prijedlog gdje za Grad Sisak tražimo izgradnju dionice autoceste Lekenik-Sisak zato što je izdana potvrda usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom uređenja Grada Siska. Znači da ne možete niti jedan amandman prihvatiti, a dali smo amandmane kao što sam u više navrta ponovio za svije dijelove Hrvatske, a ovdje govorimo o županiji koja je devastirana, iz koje mladi iseljavaju, koja je pred demografskim slomom, a tamo ko vlada HDZ, župan Žimić u županiji, u Gradu Sisku sisačka gradonačelnica iz redova SDP-a Ikić Baniček. Evo to ste napravili od Siska i Sisačko-moslavačke županije i ne želite niti jedan amandman za tu županiju prihvatiti. Tražim glasovanje. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za dovršetak brze ceste do Bjelovara. Hrvatske ceste imaju ugovorenu novelaciju idejne i glavne projektne dokumentacije ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12 dionica Farkaševac-Bjelovar oko 17km dužine, za poddionicu od kilometra 10+560 do kilometra 15+700 proveden je natječaj za radove. Odabran je izvođač radova te su radovi na izvođenju u tijeku.

Dok god ne vidim cestu ne mogu vam vjerovat. Ono što se pokazalo puno toga obećavate, ništa ne date, sve uzmete, to na kraju tako izgleda, nažalost. I opet ću reći, ne mislim sada konkretno na vas, nije ovo na osobnoj razini, govorim općenito za vladajuće kako to na kraju završi jer sam masu puta čuo upravo ovu priču, znate evo upravo sad krećemo, sutra. Ne, ne, ne ja ne želim sutra, ja želim vidjet gotovu cestu i zato neću prestat pričat. Pa taj pitomi kraj ne možete ne volit, ti ljudi vam moraju prirasti srcu i zbog svoje samozatajnosti, zbog svoje radišnosti i ne traže puno. Govorio sam prošle godine i o Križevcima i danas ću i o Križevcima i o Bjelovaru i o cijelom tom kraju jer ne traže ti ljudi puno, oni traže samo da im date mogućnost da zarade za sebe i za svoju obitelj. Zaradit će na način ako vi dovedete tu cestu. Pa otvorit će se radna mjesta dodatna, bit će prometno povezani sa gradom Zagrebom, više će vrijediti ono što oni naprave. I opet ću vam ponoviti kao i prethodnih amandmana u konačnici više će vama donijeti u vašu kasu. Opet ću reći, hoćete li biti sebični i gledati to tako ili ćete biti altruistični jer im želite pomoći, što god, ali im pomozite jer u ovom trenutku i Križevci i cijela Podravina i Bjelovar su slijepo crijevo. Ljudi koji žive od svoje poljoprivrede, od industrije i samozatajni i radišni i marljivi, ne traže puno, pa zar je puno nakon 30 godina obećavanja donijeti im cestu zbog čega bi mogli zaraditi za sebe i za svoju obitelj, nije puno [[Upadica: Tražite glasovanje?]] molim vas napravite cestu. Naravno. 10. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za projektiranje i izgradnju brze ceste Varaždin [[Upadica: U ime kluba…]] Ilok u dijelu kroz županiju Virovitičko-podravsku [[Upadica: Ajde, ajde dajte se dogovorite svi mi dižete ruke.]] odnosno na trasi Virovitica – Slatina, Hrvatske ceste su izgradile i pustile u promet dionicu Virovitica – Suhopolje, te su ugovorile izradu projektne dokumentacije svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu Suhopolje – Slatina duljine oko 23 km. Prije nego što se osvrnem na ovaj amandman još uvijek osjećam žalost praznom sabornicom jer nejasno mi je da netko ne osjeća sram. Primjerice gledam ove saborske službe, ti vrijedni ljudi po cijeli dan sjede tu ništa ne fali, što god treba odradit odrade, pitam se što bi bilo da oni ne dođu na svoj posao, koja bi njihova sankcija bila, a nitko ih ne pita na kraju krajeva sa plaćom koju imaju kako izići na kraj. Dakle, sramota i tužna Hrvatska i još tužnija slika nas koji bismo tu Hrvatsku trebali osvijetliti, u nju unijeti svijetlo, svaki ponaosob, ali vratimo se amandmanu. Dakle, valjda svi znamo da je polazište bilo kakvog normalnog razvoja, bilo kakvog kraja zapravo cestovna infrastruktura. Smatramo da je potrebno u državni proračun za 2021. godinu predvidjeti sredstva za projektiranje i izgradnju zapravo brze ceste Varaždin – Ilok u dijelu kroz Županiju Virovitičko-podravsku odnosno na traci Virovitica – Slatina. Trenutno tu postoji, postoje zapravo dvije obilaznice oko ta dva grada, ali je potrebno napraviti i spoj tih dviju obilaznica. Dakle, Hrvatska cestovno se ne razvija onako kako bi trebala, ona se cestovno ne razvija onako kako se često puta zna reći i zna čuti, a to je nekakav ravnomjeran razvoj. Dakle, u Hrvatskoj postoje krajevi koji su zaboravljeni i u Hrvatskoj postoje krajevi u kojima se projektna dokumentacija i idejna rešenja su zapravo nekakvo fingiranje da se stekne dojam da se nešto radi. I tražimo glasanje za ovaj amandman. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije i početak gradnje brze ceste Okučani – Pakrac – Grubišno Polje. Državna cesta D5, Granični prijelaz Terezino Polje, Virovitica, Veliki Zdenci, Daruvar, Okučani, Granični prijelaz Stara Gradiška u strateškim je planovima RH predviđena kao buduća brza cesta. Na pravcu D5 je u projektnoj razradi dionica koja obilazi Pakrac i Lipik, koja ima zadatak u prvoj fazi riješiti probleme lokalnog prometa kao obilaznicu s jednim kolnikom, dok bi se kasnije gradio drugi kolnik u fazi povezivanja brze ceste u cjelinu sukladno porastu prometa. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije projektiraju se i grade dionice državne ceste D12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica, Granični prijelaz Terezino Polje. Konkretno dionica Farkaševac – Bjelovar u duljini od 16,9 km. U ime kluba poštovani zastupnik Miletić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora Reiner, poštovani državni tajniče, moram, moram uistinu ne želim biti naporan, ne želim biti dosadan hrvatskoj javnosti, ovdje dok sjedim dobio sam sada 40-tak poruka građana koji mi šalju poruke i kažu Marine je li moguće da u Hrvatskom saboru, ajde da su se umorili ljudi tamo oko 14, 15 sati pa bi možda netko i razumio, ali cijeli dan nema niti jednog jedinog zastupnika iz HDZ-a, ovdje je kolega iz SDP-a jedini s nama od jutros, to nije u redu prema hrvatskoj javnosti i uistinu ne mogu, a da ne progovorim o tome da sam razočaran i da mislim da smo ipak trebali pokazati jedni prema drugima veću razinu kolegijalnosti. Mislim da su vladajući mogli pokazati malo veću dozu empatije i na takav način bi nam dali poticaj, onaj, evo kao kolege oporba i vlast, ali u onim stvarima koje su u interesu hrvatskog naroda, tu smo zajedno, tu zajedno radimo na dobrobiti našeg naroda. No, očigledno evo ne ide to baš tako. Bez ceste nema života, a Bjelovarsko-bilogorska županija je jedna od rijetkih u Hrvatskoj u kojoj ne prolazi niti jedan metar brze ceste. Ja kao Riječanin moram se boriti sada ovdje u ovom časnom domu da izlazak iz prometne izolacije je preduvjet za privlačenje investicija i ostanak ljudi na ovom području. Stoga vas molimo, osigurajte sredstva, moramo misliti za cijelu Hrvatsku, za sve građane RH od najmanjeg sela do glavnog Grada Zagreba, moramo misliti za svakog čovjeka, molim vas da pronađete sredstva i da se započne gradnja ove brze ceste.

Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije i početak gradnje brze ceste Kutina-Garešnica-Daruvar. Na navedenom pravcu Hrvatske već imaju planirane dionice koje su u pripremi, a traženi projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta. U narednom periodu razmotrit će se opravdanost projekta. Hvala predsjedavajući. Gdje god postoji jedan čovjek, jedan jedini čovjek je opravdano ulagati. Dakle, tko to nama daje za pravo da mi s novcem građana odlučujemo po kojem prioritetu ćemo mi to izgraditi nekome normalnu cestu kako bi taj čovjek u tom kraju u toj kući disao, živio slobodno, tko to nama daje za pravo? Ma nitko, mi sami sebi već cijeli niz godina. I kakogod vi promatrali ovo što vam ja govorim, govorim iskreno, govorim iz ljubavi, iz nikoga zla da vas popljucam vas, politiku bilo što. Dakle, tko to daje za pravo procijeniti nekome nešto? U silnom papirologiji koju spominjete i sve projekte ja vam želim da se ne pogubite unutar tih projekata, da vam se ne izmiješaju, da se ne bi dogodilo da idemo graditi Viroviticu, a završimo u Dubrovniku pa dođemo na teren onda vidimo da u biti projektna dokumentacija ne odgovara. Ono što je još sramotnije, a ne tiče se vas podnijeli smo amandmane koji se ne tiču nas osobno. Nitko ovdje od nas osobno ne stoji cijeli dan da bismo evo bili ne znam ni ja šačica separatista koji evo što sad oni hoće. Dakle, amandmani se ne tiču ni onih kojih ovdje u sabornici nema, oni se tiču hrvatskog naroda i ovdje je netko danas trebao sjediti ovdje, ovdje je netko danas trebao bit.

Što se tiče samog ovog amandmana Bjelovarsko-bilogorska županija je jedina jedna od rijetkih u kojoj ne prolazi niti jedan metar brze ceste, znači niti jedan metar brze ceste. Još uvijek ti ljudi se voze cestom koja je na razini Sjevernoga Kabula poslije rata.

Amandman se ne prihvaća. Dionica brze ceste projektiraju se, izvode planiranom dinamikom koja je uvjetovana objektivnim oko objektivnim okolnostima vezano za imovinskopravne odnose, donošenje prostornog plana i problematiku katastra i zemljišnih knjiga. 14. amandman je zastupnika Mišela Jakšića. Amandman se ne prihvaća. Sredstva predviđanja financijskim planom Hrvatskih cesta za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. u skladu su s dinamikom provođenja navedenog projekta. 15. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandmanom se predlaže u financijski plan uvrstiti zahvat obilaznice Orebića. Hrvatske ceste pripremaju projektnu dokumentaciju na nivou idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola za obilaznicu Orebića. Istovremeno je i u tijeku i novelacija studija utjecaja na okoliš. Inače ovaj projekt je u kontekstu i povezivanja Korčule sa kopnom, u međuvremenu je ugovoreno i trajektno pristanište na korčulanskoj strani, rekonstrukcija ceste s korčulanske strane. Ovo će biti pristup novom trajektnom pristaništu kod Kućišća sa obilaznicom Orebića, prema tome to je cjelovit projekt koji će skupa s Pelješkim mostom otvoriti cijeli taj prostor prometno puno bolje i povezat nego što je do sada. Dakle, neovisno unutar kojeg projekta će spomenuta cesta bit, mi svejedno tražimo da se u plan gradnje državnih cesta posljedično normalno uz sami financijski plan i u proračun uvrsti zahvat obilaznice Orebić za koju su Hrvatske ceste još 29. kolovoza 2011. godine ishodile rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Dakle, sličnom analogijom, tko to nama kaže da i trenutna projektna dokumentacija koju kažete da se radi bila bi super rješenje za Orebić i cijelo područje Dubrovačko-neretvanske županije, međutim tko nam kaže da to neće trajati do 2031., 2041., a dolje netko živi. Znači dajte se svi urazumite da dolje netko živi, ti ljudi doli koji žive u proračun nešto daju.

Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za sanaciju preostalog dijela Poljičke ceste. U postupku javne nabave natječaj za uslugu izrade projektne dokumentacije kojom je obuhvaćena sanacija Poljičke ulice u Splitu izgradnja pothodnika.

Dakle, i kada bismo izuzeli ovaj amandman Split kao takav, Split koji je drugi grad u Hrvatskoj je zanemaren. Ja vjerujem da će se s tim složiti svatko. To je grad u kojem sam proveo devet godina prelijepih, grad koji je od te davne 2006. do danas više-manje infrastrukturno isti ako ne i sličan uz par manjih zahvata. Dakle, Split, poglavito Poljička cesta, cesta smrti, zebre na kojima je, mogli smo čitati u Crnim kronikama, prestalo rasti bezbroj mladih života, što iz RH, što iz susjedne BiH studenata. Dakle, ljudi koji rade noćnu smjenu trebaju u 7 sati ujutro kreniti s parkinga ispred, ispred, slikovito rečeno, ispred svoje zgrade. Mi tražimo glasanje za ovaj amandman i od njega naravno odustat nećemo. Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za izgradnju kružnog toka na ulazu u Opuzen iz smjera Ploče-Dubrovnik. Hrvatske ceste će provest natječaj za odabir projektanta na izradi idejnog rješenja i elaborata u potrebi procijene utjecaja na okoliš, izraditi sve vrste idejnih projekata, provest geodetske i geotehničke istražne radove, te ishodit lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta D8 i D9 u gradu Opuzenu. Evo nažalost u Opuzenu znamo kako je na vlasti lokalni HDZ tako da je podijelio zemlju i na temelju toga znači se odražava na vlasti. Slabo se ulaže, iseljavanje je jako veliko i mi tražimo ovdje da se izdvoje sredstva za izgradnju kružnog toka na ulazu u Opuzen iz smjera Ploče-Dubrovnik. Samim projektom riješilo bi se prometno raterećenje grada Opuzena i poduzetničkih objekata koji zbog nepostojanja samog kružnog toka su prisilili kupce da njihova velika teretna vozila prolaze kroz sami grad, kroz Zagrebačku ulicu gdje su dječji vrtići, osnovna škola i ambulanta. Žalosno je da evo odbijate i ovaj amandman, cijeli dan ovdje uporno, da niti jedan naš amandman od 150 niste prihvatili i to da to činite bez prisustva zastupnika vladajuće većine. Ne možemo na to pristati. Nećemo na to pristati. Ovaj put vam to može ovako proći, ali građani su mogli vidjeti na koji način se odnosite i prema nama, prema onima koji su nas birali i prema hrvatskim građanima koji nas sve plaćaju. Evo MOST-ovci su ovdje, došao sam u sabornicu jutros nešto prije 8 sati, sada je 20 i 50, blizu 21, znači cijelo vrijeme smo tu, a nitko od zastupnika vladajuće većine nije bio ovdje u sabornici. Sramota je da odbijate ovaj amandman za Opuzen, posebno jer ste tamo vi na vlasti, znači i ne mogu vjerovat da ne vodite računa o Opuzenu, o dolini Neretve, ali ni o svim ostalim dijelovima Hrvatske za koje smo dali amandmane. Tražim glasovanje.

Hvala predsjedavajući. Slažem se sa kolegom Grmojom. Odbiti sve amandmane koje je netko pisao, što nije opet … [[Govornik se ne razumije]] znam da ste vi ovdje poslani i napisano vam je što trebate reć, to mi je jasno i razumijem da biste možda puno stvari odradili drugačije da ih radite vi, možda se čak onako unutar sebe samoga i slažete sa popriličnim brojem ovoga ili dijelom ovoga što je svatko od nas danas ovdje izgovorio, al evo nažalost ni mi, ni vi nismo u situaciji da bismo ovaj mogli ukazati na važnost i bitnost onog što se nalazi na terenu. Ta važnost i bitnost onog što se nalazi na terenu zasigurno nije produkt nekakve naše sveznajuće razine nego je zapravo produkt stalne komunikacije s ljudima koji žive u određenome kraju, pa tako ovdje i u mom, mogu reć slobodno, poslije mog Imotskog, mom Splitu. Odbiti kažem sve amandmane zapravo poruka nije jedne uključive Hrvatske. To je jako ružna poruka, poruka isključive Hrvatske, a ovako prazno, sablasno, grobno prazna sabornica je poruka neradničke Hrvatske unutar koje će netko primiti plaću, a ne radi. Što se tiče same izrade idejnog i glavnog projekta, spominjemo opet istu prometnicu koja zahtjeva hitnu denivelaciju, naravno same Poljičke ceste i Zvonimirove ulice u Splitu u izgradnji pothodnika. Tražimo glasanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća, a preduvjet realizacije ovoga izlaza iz Splitske gradske luke je postupak izmjene GUP-a grada Splita.

Je. Dakle, izmjene GUP-a kao takvog znam da nisu u razini resornog ministarstva. Međutim, na kraju krajeva i jedna i druga politika, i lijeva i desna u Splitu su se izmijenile u proteklom periodu. Nije mi jasno ovaj da netko unutar tog grada nema viziju? A ono što mi je još manje jasno da netko iz resornog ministarstva nema viziju, pa će tom nekome u Splitu ko nema viziju reć, okej, daj ajmo dugoročno planirat, pa daj napravite taj GUP. Uglavnom, da ne bih izgovorio nešto pogrešno, tražimo glasanje o ovom amandmanu i zahvaljujem. 20. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže izrada projektno tehničke dokumentacije za nove ceste i putove kroz mjesto Duzluk do jezera, te odlazne ceste od jezera. Navedene prilazne ceste i putovi nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta. Poštovani gospodine Reiner i poštovani gospodine državni tajniče, moram opet konstatirati da ispada da nas više gleda obitelji u svojim dnevnim boravcima i da je u mnogim obiteljima to tako, negoli što nas je ovdje u ovom časnom domu u Hrvatskome saboru u sabornici koja je najveće predstavničko tijelo naše države. I uistinu me žalosti da cijeli dan ovdje, evo ja sam došao danas nešto malo ranije oko 8 i 15 sa svojim kolegom Kujundžićem, sa kolegom Buljem, Grmoja je došao u 8 i 30 i da cijeli dan nema nikoga, da cijeli dan nema niti jednog zastupnika HDZ-a, vladajuće garniture, a da je ovdje do kraja samo kolega jedan jedini iz SDP-a. Stvarno mi je to žalosno, srce me boli. Obraz nismo našli na cesti i prema hrvatskoj javnosti trebali bi se ponašati puno, puno odgovornije. Orahovačko jezero u mjestu Duzluk je umjetno jezero koje se nalazi u podnožju planine Papuka nedaleko od Ružice grada, to je glavno i najposjećenije odredište Orahovice tijekom ljetnih dana. Preko 100.000 turista tamo dolazi, a onda ljudi razbijaju amortizere na svojim autima zato jer ceste koje vode do tog jezera više možda neke kočije bi trebali organizirati i konjske zaprege da prevoze 100.000 turista. Čija je odgovornost nego odgovornost države da se brine i da učini sve što može za svakog hrvatskog građanina, a onda tako i u ovom pogledu želimo se razvijati u turizmu, želimo tu graditi, pa hajmo gospodo onda pomoći ljudima, ajmo napraviti sve ceste koje treba, cijelu infrastrukturu. Nezavisna lista hrabro predlaže da se u proračun uvrsti izrada projektno-tehničke dokumentacije za nove ceste i puteve kroz mjesto Duzluk do jezera.

Hrvatske ceste imaju za prioritet spojiti grad Sisak sa autocestom na dijelu čvor Sisak – Sisak te će se nakon realizacije istog stvoriti preduvjeti za razmatranje i pokretanje izrade projektne dokumentacije za novi most na rijeci Kupi. Evo blizu je 21 sat, odbijate i ovaj amandman za Sisačko-moslavačku županiju, znači gdje smo tražili novog mosta na rijeci Kupi čime bi se preusmjerio tranzitni promet, rasteretili, rasteretio ostali promet odnosno jedinu postojeću, jednu postojeću vezu sjevernog i južnog dijela Siska, mosta gromova, te bi se načinio izlaz prema komunalnoj zoni jug koja se širi i ima za cilj daljnje širenje i privlačenje investitora. Do sada je izrađena projektna dokumentacija za most i pristupne ceste te je izrađeno idejno rješenje. Znači žalosno je da i ovaj amandman za tu županiju, za grad Sisak odbijate i da niste prihvatili niti jedan od amandmana koji smo mi kao Klub MOST-a ovdje dali i koji jedini smo ovdje cijeli dan u raspravi bez ijednog zastupnika vladajuće većine. Ovo je neviđeno, ali evo jednostavno vi to želite sada odraditi dokraja, odraditi sve ove amandmane bez obzira što nikoga iz HDZ-a nema i žalosti me što najviši dužnosnici Hrvatskog sabora ništa nisu poduzeli da osiguraju ovdje da budu prisutni zastupnici vladajuće većine. Tražim glasovanje o ovom amandmanu i nadam se evo kada bude glasovanje o amandmanima da će biti nešto prihvaćeno. 22. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje kao u prethodnom amandmanu. U ime kluba poštovani zastupnik Grmoja. Dakle, sličan je, sličan je amandman tražimo znači rješavanje ovog prometnog pitanja, izgradnje novog mosta na rijeci Kupi i evo neću dalje dužiti nego pozivam znači još jednom zastupnike vladajuće većine da podrže, da podrže ovaj amandman jer jednostavno Sisačko-moslavačka županija zaslužuje dakle s obzirom i na negativne demografske trendove i na sve ono što se događa bolju prometnu povezanost jer ta bolja prometna povezanost sigurno će dovesti do bolje i do veće gospodarske aktivnosti, a samim time i do mogućeg ostanka ljudi u tom dijelu naše domovine. Tražim glasovanje. 23. amandman zastupnika Mire Bulja. Amandmanom se predlaže osiguranje sredstava za izradu projektne dokumentacije i izvođenje kružnog toka kod spoja D1 s Ulicom put pazara u Sinju. U tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje radova na predmetnom raskrižju.

Znači da smo se nešto malo pomakli, ali bezbroj puta sam bio u Hrvatskim cestama da bih vikao, galamio, tražio ono što narodu triba, a to je u ovome slučaju da se rastereti grad Sinj od prometa koji imamo, gužva a poglavito ujutra, u jutarnjim satima i poslijepodnevnim satima kad se vraćamo. Međutim, kad govorimo prometnicama, vi jednostavno kažete nećemo prihvatiti, vi ste svjesni jer ste često u gradu Sinju, da je grad Sinj prometno u biti zaboravljen. Sinj je perspektivan grad i područje grada Sinja je perspektivno, možda najperspektivnije ponavljam u zaleđu od Savudrije do Prevlake. Zato ovi kružni tokovi, ovaj kružni tok koji spominjemo znači kod …/nerazumljivo/… tj. prema pazaru, od D1 kružni tok koji ste napravili je katastrofa, al poslije ćemo imat amandman. To je kružni tok koji lipo izgleda u Vukovarskoj ulici tj. u središtu grada Sinja gdje sa svih strana znači imamo ovaj pješački prijelaz i to nije dobro rješenje. Znači imamo određeni i Jakino guvno bi trebalo rasteretiti isto kružnim tokom i nadam se da će ovim amandmanima koje sam dao u, u, u, koji slijede da ćete prihvatiti taj dio, znate da su to dobra rješenja. Ja znam da Hrvatske ceste kažu da ova rješenja i moji prijedlozi koje ja dajem da su dobra rješenja za rasterećenje grada Sinja tj. protočnost prometa kroz grad Sinj koja zna bit zabrinjavajuća i očekujem da ćete podržati ove amandmane.

Pa D-33 je cesta koja zahtjeva rekonstrukciju zbog, opet govorim, i sigurnosti u prometu i brzine prometa, a ima mogućnosti na određenim trasama da se na većini dijela trase dok se ne riješi spoj na autoput brze ceste da se ovaj put Šibenik-Drniš-Knin da se napravi tj. da se odradi i po pitanju struke s kojom sam često razgovarao i koji daju određena rješenja temeljem toga i napravljen ovaj amandman za ovu cestu i očekujem da Šibensko-kninska županija uz sva obećanja koja daje, poglavito Pauk župan i na tom području, poglavito za Drniš i Knin jednostavno ta područja su prometno također izolirana jel cijela zagora, govorim od Krke do Neretve, to područje zbog te prometne izoliranosti i zaborava, otkad su županije osnovane, evo čisto da znate, bili ste i županijski djelatnik, je 100.000 ljudi manje. Jedan od ključnih ljudi je baš ova prometna izoliranost, ljudima mnogo znači da mogu na brzinu, što brže i bezbolnije doći do većih središta gdje imaju mogućnosti ili radno mjesto ili da mogu svoje, svoju djecu poslat na studije i slično. Međutim, vaša odbijanja me više razočaravaju i više sve tonem kad vidim, ne tonem ja, ja imam obaveze, žao mi je, dao sam sve amandmane bez obzira šta su me neke kolege iz oporbe tu molile da prikinemo mi kao iz revolta, ne ja sam napisao ove amandmane i bit ću do kraja i to nije nikakvo herojsko djelo. Poštovani građani to je sasvim nešto normalno, al ovo je sramota, ovo što plaćate uvaženi državni tajniče. Ja znam da je vama ovo napisalo, uputilo vas i po prvi put na proračunu nema ministra, svoga sokaka Olega Butkovića, a o tome ću u idućem mandatu, u idućem amandmanu Obrazloženje kao u prethodnom amandmanu. Zastupnik Bulj. Htio sam kazati da je Oleg Butković, Ministarstvo prometa, iz Hrvatskih cesta rekli su da je ove godine će biti 5 milijardi kuna projekata ako se državni tajniče ne varam. Međutim, uglavnom sve oko sokaka što se tiče prometa, nešto i željeznice, il nešto manje, nešto oko Zagreba, sve je oko sokaka ministra Olega Butkovića. Možete li mu vi poslat poruku pošto on nema više hrabrosti doć očito pred sve te amandmane, bio je ovdje, al očito mu je toliko neugodno, kao i kolegama saborskim zastupnicima. Evo kolega je maloprije Grmoja spominjao Šibensko-kninsku, nema niko od njih, ovu Sisačko-moslavačku, nema niko iz Splitsko-dalmatinske, iz ove osim kolege iz MOST-a, nema nitko iz Šibensko-kninske, nema niko iz Like, nema niko iz cilog područja RH od saborskih zastupnika koji su dobili legitimitet. Što se tiče Olega Butkovića, molim vas recite mu da on nije ministar svog sokaka, svoje općine, svoga sela, nije on seoski bećar, on je ministar, hrvatski ministar, vrlo odgovorna dužnost i ne može doć i samo obećavat doli kad ja nešto na županijskoj skupštini u Splitu nešto ja malo, tu temu dignem na razinu javnosti onda on trči po Splitu evo sjednica, evo 5 milijardi, laže, obmanjiva. Pa vi ste svjedoci, od 2 milijarde kuna koje je u Splitu obećao Splitsko-dalmatinskoj županiji prije 3.g. do sada je ostvario nula kuna, nula, ništa. Znači ništa, pod milim Bogom ništa osim projektne dokumentacije svake godine. Ako vi možete, za to mi nije dao odgovor, državni tajniče di se, di vi deponirate tu pustu dokumentaciju? Tražim glasanje o ovom amandmanu. 26. amandman zastupnika Bulja. Amandman se ne prihvaća. U izradi je studija utjecaja na okoliš za izgradnju novog pravca tj. izmiještanje D-220 od Čaporice do Velića. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste D-220 dionice od Velića do odvojka za Tijaricu. Zastupnik Bulj.

Imamo jedan dobar alternativni pravac, a to je Košute-Kukuzovac, to sam u jednoj priči davno pokrenio, ali evo uspio sam čak progurat da je to u prostornom planu, a da u županiji nisu uopće svjesni. To je dobar projekat.

Ja govorim Trilj, Trilj-Kamensko, u tome dijelu moga amandmana vi znate da je ta cesta opasna, da su ograničenja, da je velik promet prema Bosni tj. prema granici jel ja često idem tuda nit znam šta znači ta prometnica tu i to je vrlo velika su ograničenja, sporo se dolazi, a to je isto potentno područje, nažalost iseljeno područje također zbog loših politika hrvatske Vlade, ali prije svega naše županije tj. Splitsko-dalmatinske županije i naravno gradova i općina na tome području koje uopće ne vode brigu o tome području, koje je prazno područje, ali je prekrasno područje jel ga dobro poznam. I zato još jednom ta cesta je sad žila kucavica, budimo realni prema Kamenskom, prema BiH, od Splita, iz pravca Splita ona je žila kucavica prema Livnu, Duvnu, Tomislavgradu i tim krajevima i to je činjenica. I vi tu cestu ne da bi se morala u određenim dijelovima proširiti tj. osigurati bolja protočnost nego je to obaveza, tamo su šleperi vrlo opasni zato Trilj – Kamensko triba pod hitno napraviti.

Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za podvožnjak na državnoj cesti u Sinju u Vukovarskoj ulici. Navedeni projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta.

Jutri bude znači teže taj period od Hrvaca do Sinja nekoliko kilometara nego od Sinja do Splita. Zbog čega?

Ja vam kažem, građani su spremni, ja ću blokirati osobno predvodit ću D1 ne riješite li to do Sinjske alke. Evo dajem vam period dobar, narod vam daje period jer ljudi se boje za svoju djecu.

Vi napravili kružni tok i omeđili ga živom silom pješačkim prijelazom. Znači imamo dobru mogućnost od doma mladih prema vojarni koja je u vlasništvu grada i države napraviti pothodnik. To je izvedivo, da sam vam amandman i tražim glasanje o ovom amandmanu. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta Kaštela koji bi spojio grad Split i Kaštela, Kaštelanski zaljev. Rad na projektu treba se uskladiti sa strateškim dokumentima koji su trenutno u fazi izrade. Dokument u ingerenciji grada Splita te master planu prometa funkcionalne regije sjeverna Dalmacija u ingerenciji Splitsko-dalmatinske županije. Zastupnik Bulj. Tunel kroz Kozjak je bio jedinstveno plan određene otpadne mafije i krugova da se lakše dostavi smeće do, otpad do Lećevice. Bilo što raditi, a ne napraviti tunel, tj. pardon most od Splita do Kaštela, preko Kaštelanskog zaljeva do Kaštela u biti ništa ne rasterećujete. Ja sam davao prošle godine malo je bilo drugačije obrazloženje veći je bio otpor, sad pomalo kad sam dao ovaj amandman o mostu preko Kaštelanskog zaljeva Split – Kaštela tek na taj način vi u biti otvarate novi izlaz i ulaz u Split prema mogućem tunelu na Kozjaku, prema mogućem tunelu na Kozjaku, a na ovaj način što se najprije radi tunel na Kozjaku u biti ništa ne rasterećujete jer kad dođete u Solin na kružni tok, kad dođete u Solin iz Sinja, Splita, Imotskog ili ne znam jednostavno je gužva tu uvijek ista, kad iđete, a bez obzira bio tunel na Kozjaku il ne bio. Jedino novi alternativni pravac da bi se skinio pritisak sa kružnoga toka iz Solina prema Splitu je novi alternativni pravac, a to je premošćavanje Kaštelanskog zaljeva da bi se taj Kozjak bio uopće razmatran, jer inače glupo rađen.

To je onda druga stvar, ali splitski bazen cili znači govorimo i o Zagori, da bi se rasteretio triba imati novi izlaz, a to bez novoga premošćavanja znači Kaštelanskog zaljeva je nerješivo i to će vam reći svi stručnjaci. Hvala lipo, tražim glasanje. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije i početak izgradnje ceste Kukuzovac – Košute. Hrvatske ceste na navedenom području planiraju projekt spojne ceste od D60 do D1 na lokaciji Turjaci-Kukuzovac. Za predmetni projekt izrađen je projektni zadatak te se čeka provođenje javnog natječaja za ugovaranje idejnih i glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

Što se tiče izgradnje Kukuzovac-Košute, ja mislim da je cesta od Košuta vamo gore do Kukuzovca pa kroz Kukuzovac cesta prema D1 da se iz gradske da u državnu cestu s time bi se skratio 7 km je kraće, rasteretilo bi se Masla, Turjaci, Brnaze i Masla ... [[Upadica se ne čuje.]] i to je jedan od boljih projekata zato sve što iđe iz Čaporica prema Trilju ili Splitu i obrnuto u biti bi se usmjerilo 7 km kraće, jedna vrlo opasna dionica cesta od Košuta kroz Turjake gdje imamo i brojne udese, smrtne slučajeve i velik pritisak na raskrižje Masla bi se rasteretili i 7 km bi bio kraći put sa nekom dionicom, s ovim novim projektom od kilometar i pol, dva, zato sam se zalagao i prije 5 godina kad sam mogao utjecati na to, odlazio sam u Hrvatske ceste, to su prihvatili premda nije baš sa lokalnih razina dolazilo nekakav bajan signal.

Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju 4 trake od Šibenskog mosta do Morinskog mosta. Navedeni projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta, nakon provedbe projekata Njivice-Rokići-Mandalina, razmatrat će se opravdanost traženog projekta. To je ovaj projekat u Šibeniku od mosta do mosta je vrlo značajan znači, predloženi amandman da projektnu dokumentaciju izgradnje 4 trake od Šibenskog mosta do Morinskoga mosta, idejno rješenje postoji, to znate da postoji idejno rješenje, a to su se uklopili i čvorovi koji su u izgradnji, Rokići ili su u planu Njivice, s tim da je to za Šibenik dosta bilo znači značajno za to područje cijelo, međutim, žao mi je što odbijate ove sve amandmane premda znate da ovo sve što govorim da je utemeljeno, da je moguće, međutim, jednostavno Oleg Butković je shvatio da je on ministar svoga sokaka i da najveći dio novca mora ići isključivo u njegov rodni kraj.

Jednostavno ne može i nema on to pravo, nema to pravo prema Dalmaciji, prema Lici, prema istarsko, riječkom području i tako, sve je to on navrnio gore oko sebe. Slavoniji, i o Slavoniji imat će jedan amandman, neki dan kad sam bio u Vukovaru, poštovani građani, narode koji ovo gleda, kad sam išao od Vukovara prema Iloku, onakvu cestu zaista nisam vidio, to je strava i užas.

Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za rekonstrukciju županijske ceste na području općine Muć, od Muća do Zelova. Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Ja ne znam, ovo sam dobro postavio, nekoliko sam amandmana dao, koji po meni su značajni amandmani, na razini su znači županijskih cesta, ali oću vam kazati da županije su besmislene, koliko ne vode brige o svojim cestama, a to je dokaz ovih nekoliko cesta, poglavito ova cesta od Muća do Zelova, to je ovaj Muć od ... [[Govornik se ne razumije.]] s ove strane Sutine kad idemo, to je nevjerojatno kolika je to nebriga za tim krajem. Opet ponavljam, Zelovo je plato koji se nalazi iznad 900 m. Znači plato koji nema vodoopskrbu, a očito nema dobro riješen put.

A Zelovo je perspektivno turistički s ton cestom i sa vodoopskrbom bilo bi najidealnije za turizam jer znam da ima veliki potencijal i da ima zainteresiranih investitora koji bi ulagali u sportski turizam u objekte gdje bi se sportaši gore na toj visini, ne bi tribali ići u druge zemlje na pripreme nego bi bilo područje Zelova koje je nekoliko desetina kilometara od samoga Splita, a fantastična je priroda, zrak, imamo u blizini i rijeku, imamo jezero, imamo planine, međutim, županija ne vodi brigu. Uvaženi tajniče, Tomo Mihotiću, vi ste radili u županiji, znate da je županija ogroman problem razvoju Dalmatinske zagore, otoka i obale, da je to tvornica uhljeba, koje nije briga za krvarinu tih ljudi koji iseljavaju svoju djecu da bi mogli opstati ni sa Zelova ni sa Ogorja, njima su bitne samo koncesije i koncesijski posao je njima bitan. I koga onde uhljebit, to je to. Zato tražim glasanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za otkup zemljišta i izgradnju puta i parkinga od D1 do groblja sv. Petra na području grada Sinja. Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Evo žao mi je što ovdje nisu kolege iz SDSS-a. Sveti Petar je groblje u Sinju pravoslavno groblje mi ga zovemo od milja u Sinju koje nema pristupni put i ljudi se ne mogu dostojanstveno svoje članove obitelji sahraniti. Pristupni put već godinama sam upozoravao i kao predsjednik mjesnog odbora i kao gradski vijećnik i u županiji i evo i vas to se nalazi groblje ispod Bokinoga rasta u samom predgrađu grada Sinja gdje se sa jednim otkupom, nekoliko sredstava jel to žao mi je šta nema ovdje kolege Pupovca, vašeg kolega Tomo Mihotić koalicijskog partnera da pomognem. Evo ja ga molim, pomogni Milorade Pupovče na vlasti sa svojom HDZ-ovima, sa HDZ-om otkupite tu zemlju od ljudi privatnih osoba, omogućite da se do groblja Sv. Petra može doći dostojanstveno i pokopati obitelji znači to je pravoslavno groblje, ali ima tu ljudi i drugi vjeroispovijesti koji se naravno pokapaju i ne treba ljude dijeliti na to, ali nebriga, nije briga nacionalnih manjina, ni Milorada Pupovca ovdje za tim nacionalnim manjinama. Niti bi on dao ovaj amandman, niti bi on to riješio nit potpredsjednik Vlade Milošević koji je s ovim upoznat. On je upoznat s ovim problemom pristupnog puta pravoslavnog groblja Sv. Petra u Sinju. Nije ga briga, jel ja živim s tim ljudima znam za njihove probleme, imaju iste probleme kao i naši ljudi, kao i ljudi koji su znači il nacionalnosti hrvatske il srpske to je nebitno. I ti ljudi zaslužuju dostojanstven pokop, a brojni od njih su hrvatski branitelji, brojni od njih su hrvatski branitelji, ali nije briga predstavnika nacionalnih manjina za jade tih ljudi koji ne mogu dostojanstveno pokopati svoje najmilije. Bulja. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izgradnju dionice Privija-Han na području grada Sinja. Traženi projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta.

Bajagića, čujte kako se odnosi, a bar vi gospodine Mihotiću, državni tajniče vi ste odozal pa poznajete to ko svoj džep. Dajte malo ruke nemojte trčati od Butkovića, vi ste ipak doli naše gore list djelomično, nadam se da možete se odvažiti i pukniti šakom o stol i reći da je to potrebno zbog sigurnosti djece, zbog sigurnosti djece u Glavicama. I predsjednik države RH je iz mog susjednog sela porijeklom, Zoran Milanović, evo pozivam i njega da osigura djeci. I to je sigurnost u prometu vrlo bitna i zato ste me razočarali jer znam da puno vremena provodite u Sinju, cetinskom kraju što nemate snage suprotstaviti se tom, tom sokačkom mentalitetu Olega Butkovića da je samo Hrvatska ono oko njegove kuće i to je to da bi se on dokaza kao seoski lola. Zato tražim glasanje o ovom amandmanu. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izgradnju nogostupa na području Sinja uz državnu cestu D291 u naselju Glavice Gornje. Grad Sinj u suradnji s Hrvatskim cestama naručio je izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa uz D291 dionica Šuća-Privija za koju se očekuje skoro ishođenje lokacijske dozvole. Dok je za dionicu D219 Privija-Han već izrađena projektna dokumentacija te se očekuje da bi javna nabava mogla početi u slijedećem investicijskom ciklusu.

Znači uz tu cestu, to je državna cesta, državnog karaktera koja iđe gori prema Bilome Brigu, prema Lagnju, prema Livnu, prema graničnom prijelazu i sa desne strane znači kad iđete od Sinja prema Hanu ima kanal koji nije natkriven. Taj kanal koje god vozilo upane u nju ili pješak on jednostavno ne može ostati živ, ali je to državna, dosta je ravno i ne mogu shvatiti da vi to ne prihvaćate, evo pa imate predsjednika RH pa evo bar zbog toga razloga, ako vas nije briga za 5.000 ljudi stanovnika iz toga područja. Ne samo 5.000 ljudi tih koji žive u Glavicama i te djece koja nemaju mogućnost nogostupa da dođu do Sinja, a blizu im je sami centar Sinja, nego omogućite i ljudima koji su u prometu vozači da im se ne dogodi zlo. Taj betonski kanal mislim mora se natkriti, mora se naći mogućnost da tu bude nogostup jer to selo zaslužuje, to grad Sinj zaslužuje. Ponavljam Glavice su najveće selo u RH koje nemaju status općine. 99% općina je manje po broju stanovnika. Jedino što radite uredno i temeljito u Glavica to su rudokopi, Stipanovića greben i sad Poljakova greda, pilat muljiku to je u redu i nitko ne vodi brigu o tim ljudima na tome području.

Predlaže se osigurati sredstva za izgradnju rotora na D60 u Glavini Donjoj. Napravljena je projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola i u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a u planu je nabave je ugovaranje izvođenja radova. Dakle ova prometnica to je, kritična točka, vi ste gore bili, ja mislim da smo mi i bili na jednom zajedničkom sastanku vezano za ovu, međutim, amandman koji nam dolazi također se vezuje na ovu prometnicu D60, dakle od samog čvorišta D76 i D60 u mjestu Grubine do samog grada Imotskoga je ova cesta u ne baš solidnom stanju.

Ne tražim glasanje.

Amandman se predlaže osigurati sredstva za izgradnju rotora i prometne infrastrukture na cesti D76, D60 u Grubinama. Projekt je u tijeku, napravljena je idejno rješenje za izgradnju rotora temeljem kojeg je donesen zaključak da je potrebno srušiti jedan objekt. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa započet će se s izradom projektne dokumentacije.

Ja bih volio da bilo tko svakoga dana u bilo koje doba dana dođe na spomenuto križanje i da sa spomenutoga križanja ili krene put grada Imotskoga ili iz grada Imotskoga put Zagvozda.

Ja ovaj amandman povući neću i ja od ovog ovdje odustati neću. Dakle mene ne zanima što su imovinsko-pravni odnosi u postupku, ima 12 godina, da se ima 12 godina određeni objekt stambeni koji je problem, ne može ukloniti, da bi na ovom području, samo Grubine imaju 980 stanovnika, samo Grubine.

37. amandman zastupnika Ante Kujundžića. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izgradnju mosta Omiš. Hrvatske ceste provele su specijalistički pregled mosta Omiš, kojim je ustanovljeno stanje građevine.

Hvala predsjedavajući.

Jadranska magistrala. Dakle vi ste ljeti se dolje vozili. Vi ste ljeti vidjeli na šta sve to sliči, vi ste ljeti vidjeli da koliko vam vremena treba da biste se iz Splita nekako s autom dovezli do Dugog Rata, do Omiša ili ne daj Bože, još produžiti prema Makarskoj, pa treba vam, maltene cijeli dan. Dakle riječ je o jednoj sustavnoj nebrizi, ne vas, opet kažem, Bože sačuvaj da bih vama nešto rekao, vi ste danas odradili svoj cijeli dan, svoj kruh svagdašnji zaradili, večeras ćete ići spavati, sutra opet nastaviti isto za razliku od ovih ljudi ovdje, virtualnih, ne vidimo ih, ne znamo gdje su kojima se, eto, očito fućka za njihovim radnim mjestom, plaća ide ionako i onako i kome će oni sad polagati račune, ali dobro. Kako izbori budu dolazili, valjda će tu češće i sjediti. Dakle, smatram osobno da grad Omiš, a mislim da ćete se i složiti sa mnom, je jedan biser i jedan specifičan spoj nekakvog, nekakvih klisura, naravno i mora, samoga, kao takvoga. Dakle, a uz to naravno, dodajemo i kanjon same rijeke Cetine. Složit ćete se sa mnom da postojeća magistrala koja je definitivno nije ona koja bi mogla udovoljiti i broju vozila koja svakodnevno idu na toj relaciji prema Makarskoj, a isto tako vjerujem da ste svjesni da ova prometnica nema apsolutno nikakve alternative u slučaju da se nešto dogodi. Normalne alternative. Dakle, ovaj amandman dajem na glasanje, tražim ova sredstva da se sanira taj most u Omišu, napokon i da to počne sličiti na nešto. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izgradnju brze ceste spoj Zagvozd-Vinjani Gornji. Hrvatske ceste su raspisale natječaj za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš, idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za planiranu državnu cestu.

Dakle, kao načelnik općine kroz koju ili kroz zapravo kroz čiji teritorij prolazi najveća dionica ove obilaznice zadnji inicijalni sastanak u biti jedini na tu temu je bio ima 2 godine, ima 2 godine. U 2 godine je neki dan ministar odgovorio da se radi studija utjecaja na okoliš. Ja ću vam reći jednu stvar i volio bih da je ukalkulirate. Dakle, obzirom da odabrana varijanta prelazi preko privatnih čestica na dobrom dijelu tih privatnih čestica su izgrađene obiteljske kuće s bazenom od kojih ljudi žive. Dakle, ja od ovog amandmana odustat sigurno neću, sigurno neću. Jedino što je Imotska krajina dobila u infrastrukturnom smislu od kapitalnih ulaganja jer da nije ne znam koliko bi bilo gore ljudi bez iti malo patetike je tu Sv.Ilija zahvaljujući dr. Ivi Sanaderu. Nakon toga nijedan kapitalan projekt. Vi znate i ja znam da je ovo kapitalan projekt i da je ovo drugo plućno krilo Imotskoj krajini i zapadnoj Hercegovini, a isto tako bih volio da mi kažete što vi mislite hoće li ona barem do 2030. biti.

Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju tunela Lisičine. Navedeni projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta. Ovaj projekt je u kontekstu izgradnje jednog dijela što ste pričali prometnog rješenja područja Omiša. Trenutno je ugovoreno i započeti su radovi na izgradnji mosta preko Cetine i tunela koji će spojiti postojeću cestu između Zakuca i Naklica.

U kontekstu toga grad Omiš je tražio izgradnju tunela Lisičine, ali nije pripremljena prostorno-planska dokumentacija temeljem koje bi se mogla ishoditi dozvola. Prema tome, izmjenom županijskog prostornog plana i plana prostornog općine Omiš stvaraju se te pretpostavke i onda se o tom tunelu može pričati. Dakle, riječ je o još jednom amandmanu koji je došao od strane ljudi koji žive u tom predivnom cetinskom, u tom predivnom kanjonu Cetine, rijeke Cetine. Vi se sjećate možda 45-dnevne sanacije koja je bila planirana same ove dionice kad su ljudi ostali odsječeni prometno od grada Omiša kad im je se sad predlagalo da idu nekakvim čamcima put Omiša i nekakvim platformama ovim Gledajte koju ćete vi alternativu naći definitivno da sam ja na tom području, definitivno nisam specijalac rekli bismo, ali ono za što ću govoriti i ako bude trebalo urlikati jest da ti ljudi koji žive u tom predivnom kraju dobiju ono što treba, a to je cesta.

40. amandman zastupnika Ante Kujundžića. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za sanaciju prometnice D8 do Jadranske magistrale na dionicu Dupci-Podgora. Na predmetnoj dionici se izvode radovi na sanaciji klizišta Podgora. Radovi na izgradnji nathodnika kod svetišta Vepric i nathodnika Sutikla u Podgori. Na ostatku dionice izvode se prema potrebi radovi održavanja kroz program redovnog održavanja državnih cesta. Hvala. Spomenuta dionica nisam ni spomenuo primjerice čak ni Seget prije Trogira koji je očajan na istoj dionici, katastrofa je cesta neki dan sam išao. Igrom slučaja ovdje sam puno puta prolazio ovom pogibeljnom dionicom ne znam da li ste svjesni da samim održavanjem za koje mi je jasno da sve ozbiljnije košta, međutim pričamo o ulaganju o kraju, u kraj koji poprilično dobrano puni Državni proračun RH, a s druge strane ukoliko zanemarimo pristupnu cestu sa samog autoputa i kroz tunel Sv.Ilija ukoliko se okrenemo na ovu dionicu Jadranske magistrale vi ukoliko ste njom putovali, evo neki dan mi je isto netko izgubio glavu, dakle ondje trebaju korijeniti zahvati, a nikako ne jedan oblik održavanja.

Dakle, ja amandman povuć neću, smatram osobno i tražit ću glasanje.